Izvolite.

Evo u zadnjih tjedan dana svjedoci smo stvarno strašnih zbivanja. U Pakracu je bačena bomba na djelatnike HEP-a, u Zlataru je ispaljen projektil, a u Šibeniku se zbio strašan zločin višestruko ubojstvo. Djeca su ostala bez roditelja, majke bez svoje djece. Sigurna sam da nitko od nas nije ostao ravnodušan na sve to. Sva ta mjesta su inače okarakterizirana kao mirna, bez veće stope kriminaliteta i stanovnici su potreseni što se to dogodilo u njihovim sredinama. Svi ti događaji pronašli su svoj prostor i u medijima. Danas ne želim zalazit u pozadine tih zbivanja nego želim upozoriti i na neka po meni važna pitanja koja su se ponovno otvorila. Počet ću od posjedovanja ilegalnog oružja i eksplozivnih naprava. MUP već stvarno dugi niz godina provodi akciju dragovoljne predaje oružja bez sankcija. Na žalost iz ovih primjera koje sam navela vidimo da se bez obzira na napore i medijske kampanje, akcije, ilegalno oružje i dalje nalazi u našoj blizini. Kao majka ta me činjenica stvarno brine. Pitam se je li stvarno represija jedan od načina kako bi smanjili posjedovanje istoga. Na žalost područja poput Pakraca koja su bila pogođena u Domovinskom ratu i danas imaju posljedica, a posjedovanje ilegalnog oružja jedno je od njih. Iz primjera Zlatara vidimo da to nije samo posljedica Domovinskog rata već puno širi problem. Sigurna sam da ilegalno oružje ne čini ljude koji ga posjeduju sigurnima, nego vidimo da mu ugrožava život ali i živote ljudi oko njega.

Meni su to strašne brojke zar ne? Još je strašnije saznanje da ga ima još u našoj blizini. Apeliram na sve koji ilegalno posjeduju oružje neka ga prijave nadležnom tijelu bez sankcija uz anonimnost. Tim činom ćete stvoriti sigurniju budućnost. Sljedeća strašna stvar što su neke osobe stradale obavljajući svoje radne zadatke na svom radnom mjestu. Kakvo smo društvo postali ako moramo strepiti i sa strahom ići na posao pogotovo ako obavljamo bilo kakav oblik javnog posla, javne djelatnosti. Nemoguće je da svi imamo službenu zaštitu jer ovdje se radi o radnicima na šalterima, u banci, u pošti, raznim institucijama, o trgovcima, poštarima, vozačima javnog prijevoza, o ljudima koji rade na sudovima, centrima za socijalnu skrb, o radnicima HEP-a. Svi oni se svakodnevno susreću sa napadima verbalnim ili fizičkim, a samo obavljaju svoj posao. O još jednoj stvari želim govoriti koja je u meni u svemu tome bila stvarno šokantna, ali mene strašno zabrinjava. O tome smo govorili nakon napada koji se dogodio nedavno ovdje i na Markovom trgu. Komentatori medijskih članaka koji pišu o ovom strašnom događaju javno izriču govor mržnje i podržavaju osobe koje su počinile ove strašne zločine. Ako samo na brzinu pregledamo komentare možemo pročitati. Svaka čast treba uzeti pravdu u svoje ruke, bravo, heroj, pa sve do insinuacija na koga još treba baciti bombu. Meni je to zastrašujuće. U trenutku u kojem se svi nalazimo unazad godinu dana od pandemije do potresa na Banovini živimo pod stresom i svatko na svoj način proživljava događanje oko nas. Neke osobe samo trebaju neki okidač da naprave neželjene događaje sebi i svojoj obitelji ili bilo kome u svojoj okolini, a komentari koji pozivaju na mržnju, na obračune i nasilje sigurno nisu dobro došli. Dapače, mogu prouzrokovati puno lošega. Naša djeca, naši mladi su na društvenim mrežama i čitaju te komentare. Na nama je da to spriječimo jer to nije sloboda izražavanja. Na žalost i pojedini političari koji koriste ovu govornicu trebaju se zapitati da li je koriste zbog slobode izražavanja ili poticanje mržnje, jer je granica između ta dva pojma jako mala. Za kraj. Obiteljima koji su izgubili svoje bližnje u svim ovim zločinima izražavam sućut, a ozlijeđenim djelatnicima HEP-a želim što brži oporavak.

Drago mi je da će danas ovdje biti ministrica kulture i medija jer s ovog mjesta, dobar dan ministrice, znate kada treba ući, jer s ovog mjesta želim postaviti pitanje na koje je baš ona najpozvanija odgovoriti. Koliko velikim nasilnicima se moraju pokazati ljudi koje je HDZ odabrao da vode HRT da se ova vlada odluči učiniti nešto bilo što, koliko je dokaza još potrebno? Ajmo ne govoriti o tome da u tome politike nema jer to naprosto nije istina, da je istina kada je prethodni nadzorni odbor HRT-a podnio svoja saznanja i iznio ozbiljne optužbe na račun ove kriminogene skupine koja podržava seksualne nasilnike, kojoj su dali priliku da upravljaju s milijardu i pol kuna hrvatskih građanki i građana, taj nadzorni odbor koji su većinom činili njihovi ljudi i članice i članovi njihove stranke ne bi ekspresno bili smijenjeni oni iz nadzornog odbora nego uprava HRT-a. Ova uprava HRT-a dovela je tu kuću do samog dna. Na svaku kritiku koja im je upućivana odgovarali su tužbama, progonili su vlastite novinare koji su posao željeli raditi odgovorno, progonili su, novac su trošili na suspektan način, nisu poštivali radna prava, mobingirali su trudnice, informativni program pretvorili su u najjeftiniju propagandu vladajućih. HRT danas više nitko ne smatra ozbiljnim ili relevantnim medijem. I sad izviru dokazi da je ova uprava prikrivala seksualno zlostavljanje jednog od svojih članova. Moja kolegica Rada Borić u svojem je jučerašnjem govoru s ovoga mjesta jasno istaknula da Hrvatska ima usvojen i to još od 2018.g. način postupanja u slučajevima prijava za seksualno zlostavljanje. Osim toga, Hrvatska ima i Zakon o žrtvama seksualnog nasilja u Domovinskom ratu na kojemu smo radili između ostaloga i Fred Matić, i Vesna Nađ, Rada Borić i ja, koji je u ovom saboru usvojen. I taj zakon jasno govori o važnosti izbjegavanja retraumatizacije žrtava seksualnog nasilja. Ne samo da uprava HRT-a nije slijedila tu proceduru nego su napravili ono što se nikada ne radi, suočili su žrtvu s napadačem. To je draga ministrice u RH i dalje protupravno, ali prije svega je moralno nedopustivo. I onda da bi na ranu utrljali sol stali su na njegovu stranu, čak nije bilo ni privida neutralnosti, to je sramota gđo. ministrice, to je pljuska u lice svim žrtvama seksualnog nasilja. Dal je to Hrvatska kakvu mi ovdje želimo? Dal je to Hrvatska kakvu vi želite gđo. ministrice? Da li su zlostavljači s HRT-a zbilja oni koje želite štititi? Pozivam sve kolegice i kolege u saboru da nadzorni odbor HRT-a pozovemo na savjest i na odgovornost i da kao tijelo koje mi biramo i koje nama odgovara pokrenu postupak razrješenja glavnog ravnatelja HRT-a zbog kršenja st. 8. čl. 20.

Ako ne činite ništa sasvim sigurno niste na strani žrtve. Nasilnik i nasilnici na HRT-u opstaju isključivo uz politički blagoslov stranke koja je na vlasti i politički blagoslov članica i članova vlade. Jednom, bar jednom učinite pravu stvar, pozovite ih na ostavku.

poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice.

Prije svega čl. 10., dakle on govori o djelima nedostupnima na tržištu, a kasnije se naravno govori o pravima korištenja takvih djela pri čemu st. 4. kaže da autor može u svakom trenutku osporiti ovaj status „nedostupnosti na tržištu“ svojim potpisom naprosto, dakle izjavom sa svojim potpisom. Mi smatramo da bi st. 4. trebalo proširiti na način da se osporavanje tog statusa „nedostupnosti na tržištu“ treba ograničiti u slučaju kad je djelo objavljeno u široj publikaciji u znanstvene ili akademske svrhe jer u tim slučajevima trebalo bi od autora zahtijevati ne samo pismenu izjavu nego i, i valjani dokaz, argument. I pri tom bi bilo dobro propisati i neki razumni rok npr. jednu ili dvije godine unutar kojega se taj status nedostupnosti može, može osporavati. Jer inače, dakle u protivnom ostane li ovako knjižnice ili izdavači periodičnih publikacija, pa čak i onih znanstvenih mogli bi doći u prilično zamršenu poziciju, a riječ je o javnom interesu. Nadalje, čl. 11. kaže da se narodne i književne, da se narodne, umjetničke i književne tvorevine ne smatraju predmetom autorskog prava, ali se za njihovo priopćavanje javnosti plaća naknada. Mislimo da bi iz ovoga trebalo izuzeti baštinske ustanove ili čak možda baštinske i istraživačke u smislu čl. 182 st. 2 i 3. Čl. 43 definira one davatelje usluga informacijskog društva koji nisu osnovani u svrhu ostvarivanja gospodarske ili ekonomske koristi, oni se, dakle ti subjekti ne smatraju davateljima usluga dijeljenja sadržaja putem interneta u smislu ovog zakona. Tu su nabroja internetske enciklopedije, obrazovni i znanstveni repozitoriji, itd., međutim, mi predlažemo da se tu ubroje eksplicitne i baštinske ustanove jer to smatramo potrebnim i pravičnim. A i duh ovog članka to dopušta jer nabrajanju spomenutih institucija počinje formulacijom „kao što su“, dakle ta formulacija je inkluzivna i ona sugerira otvorenost ovog skupa, predlažemo zato da dakle baštinske ustanove ovdje izrijekom ubroje. Čl. 160 st. 2 kaže da informativne publikacije ne mogu biti predmetom javne posudbe, smatramo da to treba naprosto ukloniti jer nema smisla ovog nakladnika, nakladnika koji, dakle izdaje informativne publikacije, stavljati u položaj koji je povlašten naspram položaja ostalih nakladnika, a onda ovaj interes, baš ovaj konkretno interes izdavača je zapravo ovdje minoran, a institucija posudbe informativnih publikacija je stoljetna i društveno korisna i stvarno nema smisla da je ovim načinom dokidamo.

Međutim, ovdje treba opet izuzeti baštinske institucije bar u nekom razumnom dijelu u kojem se to tiče njihove osnovne djelatnosti. Evo, to su primjedbe koje sam htio iznijeti, one naravno nisu nove, one su bile prisutne u javnoj raspravi i one su vrlo precizno bile argumentirane i one su naravno, sve te primjedbe otklonjene od strane predlagatelja sa zapravo jednom te istom faktički, jednim te istim faktičkim argumentom, a taj kaže da su odredbe i direktive obvezujuće. Međutim, ja bih samo još na kraju izlaganja htio spomenuti da, dakle da zaista je tako, direktive jesu obvezujuće za države članice u pogledu rezultata, dok se međutim, nacionalnoj vlasti ostavlja izbor oblika i metoda. Dakle ciljevi su obvezujući, ali postoji prostor fleksibilnosti u načinu ostvarenja.

A pardon, Marin Miletić, izvolite. Da, da. Ispričavam se.

Kako bismo neko pravo uopće mogli razmatrati pravom, nužno je da glede njega postoji učinkovita pravna zaštita i o tome je u velikoj mjeri riječ u ovome zakonu. Tražimo kako učinkovito zaštiti autorsko pravo i njemu srodna prava, posebice u internetskom prostoru. Autorsko pravo i njemu srodna prava već duže vremena zaslužuju novu zakonsku regulaciju i tu nema nikakve dvojbe i slažemo se s time. Razvoj interneta, razvoj različitih servisa, društvenih mreža na kojima se dijele opet, različiti sadržaji, ubrzao je potrebu za novim zakonskim okvirom. Vidimo po materijalima koje smo primili uz prijedlog zakona o autorskom i srodnim pravima, da je ova problematika izazvala veliku javnu raspravu i ogromno zanimanje hrvatske javnosti i to je opravdano. Internet je prostor za koji će mnogi reći da mora funkcionirati kao prostor slobode. Ja se s time mogu složiti u određenoj mjeri. No, postoje i neka ograničenja, ako se mogu tako izraziti, kojih sve više mi postajemo svjesni. Veliki internetski servisi i društvene mreže nedvojbeno samo regulacijom utječu sami na mnoge vidove korištenja internetskog prostora. Tu su i nacionalna zakonodavstva te odluke donesene na nadnacionalnim forumima koji se tiču zaštite autorskih prava i njemu srodnih prava te nekih drugih aspekata, a u dobroj mjeri na funkcioniranje interneta utjecalo je samo tržište koje postoji na internetu, kao i u stvarnom životu, u sinergiji. No, iskreno, trendovi koji se događaju u internetskom prostoru posljednjih nekoliko godina sve više zabrinjavaju. Nekolicina internetskih divova koji su izašli kao veliki pobjednici kontroliraju ogroman dio internetskog prostora. I mi ih sada pokušavamo kroz zakonodavstvo natjerati da sjednu s nama za stol i da pregovaraju s onima koji su u dobroj mjeri zasluženi za njihov uspjeh, da pregovaraju s autorima sadržaja koji se dijele i reproduciraju na internetu. Pritom, iščitavajući ovaj zakon, postajemo svjesni koliko je taj odnos između pojedinačnog autora i velikih internetskih servisa zapravo odnos izražene nejednakosti i neravnoteže. Sada pokušavamo kroz prisilne zakonske norme poravnati odnos snaga između dviju strana. Hoćemo li u tome uspjeti, nisam posve siguran, internetski servisi i društvene mreže već sada u velikoj mjeri kreiraju vlastita pravila, oni igraju neke svoje igre, njihovi algoritmi npr. koji se vrte u pozadini odlučuju koje sadržaje će preferirati, gurati, kako bi ti sadržaji onda došli do većeg, do većeg dijela opet argetirane populacije. U tom smislu ipak gledamo jednu širu sliku. Internet sve više postaje prostor globalnog monopola ili oligopola određenih kompanija. Što se tiče samog zakona u opsežnoj javnoj raspravi netko je prigovorio i da je zakon nomotehnički podosta neuređen, mnoge njegove odredbe izazvale su puno pitanja glede primjene. Mogu reći da se slažem s takvim primjedbama. Ovaj zakon ima vrlo široki krug adresata. Njegovi adresati su gotovo svi s obzirom da se svi služimo internetom. U tom smislu odredbe zakona moraju biti jednostavne i jasne, svima razumljive, a ne da ih razumiju samo pojedini stručnjaci neke agencije ili pravnici. Zakon je sad u prvom čitanju ima prilike za doradu i brušenje njegovih odredaba pa to očekujemo do drugog čitanja i sljedeće prilike za raspravu. Imate repliku, oprostite gospodin Miletić. Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Miletić možete li prokomentirati u kakvom, u kolikom obliku opasnosti se nalazi suodnos na relaciji internetske platforme i autorska prava u kontekstu dijeljenja konzumacije određene dobiti itd., itd.

S jedne strane imate velike internetske gigante ako mogu se tako izraziti i ako ću upotrijebiti neku sliku oni su na jednoj barci, ipak sam ja iz Rijeke pa onda, dakle oni su na jednoj barci i ta barka je poprilično nagnuta i s ovim zakonom u stvari mi želimo napraviti, vladajući žele napraviti jednu ravnotežu i to je dobro. Dakle, dobro je da idemo u tom smjeru i sad jednostavno treba vidjeti što sve tu još može se učiniti da se priča ako mogu tako reći uravnoteži.

Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice, predstavnici Vlade, kolegice i kolege, evo danas raspravljamo o Nacrtu prijedloga Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji je cjelovito donesen još 2003. i doživio je mnoge promjene posebice tijekom pristupnih pregovora. Čuli smo od predsjednice Vlada, Vlade, pardon ministrice da je ideja osim transponiranih direktiva modernizacija nacionalnog sustava zaštita autorskih izvornih prava s naglaskom na potrebe digitalnog društva i razvojem odgovarajuće pravnog okvira EU. U kompleksnim odnosima između izvođača i diskografa odnosno proizvođača fonograma ili redatelja i producenata te njihovim odnosa sa njihovim nakladnicima elektroničkih medija evidentno je da tu svatko traži nekakvu maksimalističku poziciju i tu moramo pronaći rješenje koje će postići dobar balans. Nažalost potrošači iz RH su još uvijek na zadnjem mjestu u EU po korištenju legalnih servisa za dijeljenje glazbe i audiovizualnih sadržaja. To se tržište u RH tek razvija i jasno je da prihodi na tom tržištu nisu dovoljni da zadovolje sve dionike, ali je izuzetno važno da se postave dobri temelji za kvalitetnu uspostavu tog tržišta. Rečeno nam je da je prilikom pisanja zakona velika pažnja posvećena odnosu izvođača i proizvođača digitalnih sadržaja međutim usprkos svim naporima izvjesno je da se još nije došlo do pravog rješenja i da će se na tome još morati poraditi jer su se naslijedili problemi u odnosima iz vremena analognih zapisa koji su u digitalnom kontekstu još kompleksniji.

Nadam se da je današnja rasprava dala rješenja koja će u kombinacija sa rješenjima iz drugih članica EU doprinijeti tome da se do drugog čitanja bude bliže rješenju tog problema jer iz dopisa i mailova koje smo primili vidimo da neki još uvijek nisu zadovoljni kao npr. Društvo hrvatskih filmskih redatelja. Ima još nekih prijedloga za reguliranje prava, prije nekoliko dana smo primili i dopis od partnera glazbenih autora koji zastupaju, koje zastupaju temeljem nakladničkih ugovora, a isto tako upoznati smo i sa dopisom koji smo dobili i od Google-a koji nam skreće pozornost na neke probleme. Veliki iskorak ovog zakona je uređivanje pristupa djelima koja su korisnicima dostupna na platformama za dijeljenje sadržaja i tu se u skladu sa okvirima koje omogućava EU direktiva postavio model koji bi trebao zaštititi naše autore jer se podrazumijeva da je platforma dužna dokazati da ima uređena prava. Već sam rekao u uvodnoj raspravi da sam uvjeren da će autori biti zadovoljni, ali nismo sigurni da će biti zadovoljni i oni ostali koji su sa njima stvarali to djelo. Kompleksan se odnos javlja i kad se govori o nastavnim materijalima budući da su se za svrhu nastave proširile iznimke od zaštite autorskih prava, a istovremeno neki predavači očekuju da će se sadržaji koje oni proizvode za potrebe nastave zaštiti autorskim pravima pa stoga smatram da će se na tom polju morati još raditi da bi se došlo do zadovoljavajućih rješenja uz napomenu ono što je bilo rečeno i na odboru, da se tu mora surađivati i sa Ministarstvom obrazovanja, da bi se taj sadržaj zapravo na neki način ovjerio od strane ministarstva. Isto tako, za očekivati je da će se do drugog čitanja javiti autori računalnih programa i baza podataka koji se prema riječima predlagača za sada nisu javljali, a tu je važno napomenuti da su se u tom djelu dosta detaljno unazadila prava korisnika računalnih programa i baza podataka a posebice u slučaju da je zbog neprimjerenog ponašanja autora, dovedeno u pitanje poslovanje korisnika odnosno da su ugroženi njegovi core procesi. Vjerujem da će autori osvijestiti činjenicu da se tu ništa nije mijenjalo ali je u programu Europske komisije za 2021. g. i revidiranje direktive koja uređuje zaštitu baza podataka, vezano za zdravstvenu raspravu o digitalnom dobu i tretmanu digitalnih podataka pa možemo očekivati da ćemo u 2021. g. imati raspravu o modernizaciji zaštite podataka i općenito o drugačijem tretmanu podataka u digitalnoj ekonomiji i da će se to kasnije transplantirati u naše zakonodavstvo. Hvala lijepa. Kolega, govorili ste o nerazvijenosti tržišta, kada govorimo o platformama za pregled audiovizualnih sadržaja u Hrvatskoj no tu bih želio podcrtati da je to zapravo po zakonu spojenih posuda, nije vezano za tržište i ponudu tržišta već za platežnu moć i imovinsko stanje naših građana. U trenutku kad se zatvaraju tvornice diljem Slavonije, malo je irealno za očekivati da će ljudi pohrliti pretplaćivati se na takve platforme, prema tome, kada poboljšamo opću gospodarsku imovinsku situaciju u Hrvatskoj, vjerujem da će se tada tržište i razviti. Govorili ste i o odnosu proizvođača i distributera autorskih sadržaja, mislim da ovaj prijedlog koji je pred nama zapravo korak unazad. Ja se nadam da će se do drugog čitanja on promijeniti kako bi kako ste rekli, barem ako ne svi zadovoljni, onda bili svi jednaki nezadovoljni jer to je znak da ste našli pravi kompromis. Pa evo krenut ću od kraja, čuli smo i već u raspravama da su ti odnosi odnosno postotci su za podjelu dosta nepovoljni i nisu svi zadovoljni, čuli smo isto tako od ministrice i predstavnika Vlade ... [[Govornik se ne razumije.]] nastojati to sve skupa uskladi i napravi nekakva ravnoteža, da se svi koji se mogu zadovoljiti, zadovolje, s obzirom da ima puno nezadovoljnih a kad ima puno nezadovoljnih, teško je sa malo novaca to sve skupa nadoknaditi. S druge strane, ovo što ste spominjali tržište da nije razvijeno, gledajte, mi smo čuli od našeg kolege Ivanovića kako to otprilike izgleda, on ima, netko je publicirao njegovu pjesmu na Youtubeu, na milijun klikova dobiva 6, 7, 8 kn ako se ne varam, mislim da to stvarno nije dostatno.

Poštovani kolega, spominjali ste autore računalnih programa, e sad budući da znamo da je bilo jako puno problema sa autorskim pravima ovih kompjuterskih programa, kako tumačiti činjenicu da se u ovu javnu raspravu zapravo nitko nije baš puno uključio iz informatičke zajednice? Da, to smo spominjali i na odboru, zapravo kad gledate prošlost i razvoj računalne industrije, onda znate da u prošlosti su zapravo bili puno aktualniji programi koji su radili na jednom računalu i nije bila kompleksna računalna arhitektura, softver nije imao kompleksnu arhitekturu. Danas softveri imaju dosta kompleksnu arhitekturu i zapravo one poslovne softvere koje je potrebno za poduzeća, dosta ih je teško kopirati da bi se koristili u poduzeću s jedne strane, s druge strane ako imate ove komercijalne softvere koji se koriste za široku upotrebu i koji se mogu naći na internetu, danas imaju malo sofisticiranije načine za licenciranje i za korištenje. Naime, vi ako ste na internetu, ako koristite nekakav servis, svako malo taj isti program koji ste instalirali neovlašteno, bez da ste ga kupili pa i kad ga kupite, ovlašteno, svako malo konzultira servis na internetu i pita da li je licenca važeća i do kada je važeća. Tako da možda zbog toga se informatičari nisu za to uključili ali mislim da će se morati uključiti zbog, prvenstveno zbog baza podataka koje stvaraju. Na redu je gđa. Grozdana Perić, nema je, gubi pravo.

Dakle, u svojoj pojedinačnoj raspravi želim možda malo pomoći kod recimo pojašnjenja termina koji se koriste ovdje a koriste se uglavnom krivo. Da, postoje autori, izvođači, diskografi kad je u pitanju glazbena industrija, na nju se fokusiram više zbog toga što ona je čini mi se, najveći predmet sporenja kada je u pitanju ovaj zakon i svi oni imaju neka svoja cehovska udruženja, recimo da je ceh pitanje politike ali imaju i društva za prikupljanje, raspodjelu i nekakvih novaca koje se ostvaruju temeljem zakona. I ovaj zakon bi trebao biti dobra podloga da u budućnosti tih problema u ovom smislu više nemamo pa će autori koji imaju svoje društvo, ono se zove ZAMP ili Zaštita autorskih muzičkih prava, prikupljati i raspoređivati novce autorima. Oni to čine sa još nekoliko udruge koje se nisu dobro ustrojile, i za glumce, i za recimo novinare itd., u jednom djelu, i oni se prema korisnima postavljaju. U sustavu kolektivne zaštite, svako od nas autora može pojedinačno nešto zatražiti kao zaštitu i može se dogovoriti jednokratno za naknadu ali kada je jako puno korisnika onda ste jednostavno prisiljeni imati situaciju u kojoj dajete punomoć nekakvom društvu poput ZAMP-a. Ono vas zastupa, prikuplja novce, uzima jedan veći dio novaca za sebe. Ja s tim nikad nisam bio zadovoljan, uvijek smo se oko toga svadili. Ali moje je pravo kao glazbenika i autora da se oko toga svadim, jer idealno bi bilo da se prikupi da nema troškova i da se podijeli ljudima koji su vlasnici i nositelji prava. Izvođači imaju HUZIP ili Hrvatsku udrugu za zaštitu izvođačkih prava, a diskografi imaju ZAPRAF, zaštita prava proizvođača fonograma. Dakle, kad se novci prikupe morate imati ugovore temeljem kojih se ti novci dijele. Diskografi tvrde u glazbenoj industriji da imaju te ugovore. Ja odgovorno tvrdim da nemaju. S druge pak strane, ako ih i imaju nisu predvidjeli ovu situaciju i u Europi postoji već i u svijetu bezbroj slučajeva kada sudovi nisu priznali te njihove ugovore koji nisu predvidjeli ovo što se dogodilo digitalnom revolucijom ili nije se dogodila u stvari revolucija, dogodila se samo evolucija. Jer nije se dogodila demokratizacija, nego je samo broj dionika porastao. Kakve veze je imala telekomunikacijska kompanija prije sa distribucijom filma iliti nekakve glazbe. Kakve su veze imali svi oni dionici koji su se pojavili u međuvremenu? Nikakve. Moramo ovim zakonom doći u situaciju da riješimo problem tih ugovora kojih nema. Moramo doći u situaciju da spriječimo ovu nepravilnu tzv. MP3 ekonomiju, gdje za jedan dolar kada netko posluša ili iskoristi bilo kakovu snimku na mreži za jedan dolar do izvođača i do autora dolazi vrlo malo. Autori su se uspjeli izboriti za tih nekakvih 12%, ali izvođači apsolutno nemaju ništa. Odgovorno to tvrdim i na mreži, na Internetu možete naći izjave vrhunskih hrvatskih izvođača, pa i ovih prosječnih poput mene gdje javno izjavljujemo da od toga stvarno nemamo ništa. Treba nam kvalitetna baza podataka koja će onda u ovom sustavu funkcionirati na korist hrvatskih umjetnika. Tu bazu podataka hrvatski umjetnici nemaju i veliki agregatori neće ni raditi pojedinačno. Oni žele raditi samo sa onima koji će im omogućiti da se na neki način svojim korisnicima predstave sa što je više moguće izvođača i autora. Primjerice ja sam u svojoj replici rekao ministrici da postoji rješenje ZERP-a, ja ga imam temeljem kojega je 21.10.2016. utvrđeno da fonogrami našeg najvećeg diskografa hrvatske naklade zvuka i slike ne pripadaju i nisu ušli u pretvorbenu masu. Temeljem tog rješenja protiv kojega se mogla dići tužba na Upravnom sudu, dignuta je tužba Upravnom sudu i u prvom stupnju je odbijena. Dakle, nema osnove. Ono što je najvažnije to je vlasništvo države Hrvatske i država Hrvatska temeljem tog vlasništva svake godine treba ostvariti velike količine novaca. Kad kažem velike govorim uistinu o milijunima kuna.

Kolega Škoro, pa vjerujem da vaša perspektiva je ovdje neprocjenjiva jer tu govorite iz perspektive izvođača i autora i diskografa, da pardon. Dakle, sve ste pokrili. No, ne bi bilo prvi put da zakonski kaskamo i ne samo mi, dakle nismo tu iznimka za nove situacije na tržištu. Dakle, ono što bi mene zanimalo, a vjerujem i hrvatsku javnost. Dakle, vi kao, kojoj god ulozi dakle koju ste naveli da imate ako netko evo primjerice ja imam pretplatu na Apple music na njemu imam dostupne vaše radove bilo kao izvođača, autora itd. Koliku korist vi imate?

Dakle, ta MP3 ekonomija je vrlo nepovoljna na žalost za izvođače, za autore. Ona je u krajnjoj liniji nepovoljna i za diskografe. Međutim, diskografi su ti koji baštine najviše novaca. Oni su vrlo kvalitetno ispregovarali svoju poziciju. Izvođači ako su sretni i ako imaju ugovor i ako su glavni izvođači dobiju nekakvih pet do šest posto ovisnosti o tome kako su ispregovarali svoju poziciju. Mi ovdje uglavnom govorimo o pratećim glazbenicima. Prvo što je to zakonom neregulirano. Drugo što ne postoje kvalitetni ugovori. I treće, da izvođači dobiju prilikom snimanja jednokratnu naknadu, ali to ne znači da nemaju pro futuro pravo da priskrbljuju za sebe i za svoje sljedbenike nekakve novce iz tih izvora. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, predsjedniče stranke. Činjenica jest i što se u tom španjolskom izvješću navodi da je cijela ta impresivna brojka izvođača odnosno pratećih ili glavnih glazbenika skupljena u proteklih 20 godina. I sami ste u vašem prvom izlaganju rekli da je to dugi put, da Englezi to rješavaju više stotina godina.

Ja sam uvjeren da će se naša ministrica koja je jako i uz to je i glazbenica složiti sa mnom. Dakle, ja sam kroz ozbiljan rad od tristotinjak stranica kroz ozbiljnu količinu hipoteze i pomoćnih hipoteza dokazao da dionici procesa u glazbenoj industriji puno toga ne razumiju i to je jedan dio, jedna sfera u kojoj je teško razumljivo ljudima objasniti razliku između materijalnog i nematerijalnog vlasništva i njihovoga prava. Ja sam uvjeren da ćemo mi iznaći model po kojemu će se ipak ispoštivati ono što se nameće samo po sebi, a to je da se taj dio prava štiti u kolektivnom sustavu zaštite jer individualno, to nam i praksa pokazuje, to i sva zakonska rješenja pokazuju, pa i ovaj španjolski model koji je, ja bih rekao, pozitivan i njemačka želja da napravi tu nekakvu promjenu i iskorak i Francuska isto tako, dakle da je to nešto, da je to put kojim treba ići da bi se riješila ta prava.

Ono što me interesira vezano je za vašu raspravu i za baze podataka. Rekli ste da bi trebali ti svi podaci biti upisani u jednoj bazi podataka. Molim vas da li imate neku predodžbu tko treba tu bazu podataka formirati, tko je treba održavati i kako bi se vršila prijava u tu bazu podataka?

Kad ispunite punomoć vi nekakvom društvu za zaštitu i raspodjelu prikupljenih sredstava dajete pravo da vas pravno zastupa prema korisnicima. U tom smislu nažalost moram nešto reći s ove govornice, puno je osobnih interesa i u krajnjoj liniji kada pogledate trošak zaštite on varira, on je u ZAMP-u negdje linearno gledano oko 24% dok je recimo kod diskografa puno manji jer se oni mogu puno lakše dogovorit, manje ih je i u tom smislu bilo bi najbolje kad bi postojala jedna baza i kada bi u toj bazi, tu bazu mogli pretraživati i po autoru i po izvođaču i po pratećim glazbenicima i po trajanju i po nazivu, u krajnjoj liniji ovaj i po svemu onome što, što imamo zahvaljujući digitaliji jel, određene kodove i tako to. Međutim, generalno gledano kako je to sve skupa vođeno osobnim interesom i novcima svako ima svoju bazu, pa eto na njima je da se dogovore. Uvaženi kolega Škoro, i sami ste istaknuli da ste tijekom svoje glazbeničke karijere se našli u sve tri uloge, dakle i u ulozi i autora i izvođača i diskografa i doista sa zanimanjem slušam vašu raspravu jer prije svega cijenim vaše profesionalno iskustvo, a onda i vaše akademsko znanje u ovom području, ako se ne varam i tema vaše doktorske disertacije je bila negdje usmjerena na ovo područje i razvidno je evo iz svih rasprava danas da je odnos između izvođača i diskografa doista kompleksan i da i jedna i druga strana ima svoje i teškoće i specifičnosti s obzirom na okolnosti i izazove digitalnog tržišta. I drago mi je da zastupate stav da je potrebno pronaći jedno optimalno rješenje i stoga me doista zanima, ja znam da ne možete odgovorit u jednoj minuti, ali me zanima imate li vi konkretan prijedlog pravičnog modela i konkretan prijedlog rješenja, što bi uvelike pomoglo dakle svim? Poštovana kolegice, dakle u vašim redovima sjedi moj dragi kolega, pa čak i ko autor na nekim pjesmama g. Ivanović i on je zasigurno najbolji svjedok toga da on kao glazbenik koji je sudjelovao u izradi i snimanju puno pjesama u ovom smislu ne dobiva nikakvu naknadu. Rješenje postoji, rješenje mora biti mrvicu drastično, neće biti savršeno, ali vrijeme koje je pred nama omogućit će nam da usavršimo taj cijeli model. Dakle, mi moramo nažalost jedan dio tih ili na sreću individualnih prava prevesti na kolektivna, a posebice kada su prateći glazbenici u pitanju i moramo naći taj omjer kojim će biti zadovoljna i jedna, i druga i treća strana. Autore ćemo teško dizati, dirati, oni spavaju na gornjem krevetu u ovom odnosu, konačno Zakon se zove o autorskom i srodnim pravima, ovo su srodna prava koja se mogu bez obzira što govori neka druga direktiva i iskustva iz Europe, ipak kod nas regulirat na način da mi budemo predvodnici u tome.

Prije su i aranžeri imali nešto onda smo to izbjegli.

Ja mislim da i u ovom našem saboru i u politici, pa i u biznisu iz kojeg privatno poduzetništvo iz kojeg ja dolazim uvijek je stvar dogovora. Ako sjednemo i ako se dogovorimo ja mislim da se možemo dogovoriti o svemu. Mislim da ćemo se dogovoriti i mi sa Ministarstvom kulture koje pokušava iznijeti pred nas jedan prijedlog za koji ja osobno mislim da ima smisla i da je jedan korak naprijed, ali nije savršen. Jedan dio ljudi nije zadovoljan, taj dio ljudi nije mali, posebice u ovim uvjetima i mi moramo pomoći da dobiju pravičnu naknadu. Baze podataka trenutno kontroliraju Udruge za zaštitu ovaj i raspodjelu prikupljenih novaca. Tamo sjede vrlo susretljivi ljudi, treba s njima sjesti i treba se dogovoriti, baze treba objediniti, to neće bit nikakav problem ako je dobre volje. Međutim, da bi bilo dobre volje i da bi bilo bilo kakvog dogovora svako od nas mora dio svog integriteta delegirati i prenijeti na nekog drugog i treba shvatiti da je dio jednog velikog mozaika u kojemu svi skupa pokušavamo napraviti boljitak za ove naše ljude koji su dio jedne velike industrije koja se zove kreativna kulturna industrija, ali o tome neki drugi puta. Kolega Škoro, vi ste dosta emotivno pristupili ovoj temi što je meni potpuno razumljivo no u jednom dijelu se nikako ne mogu složiti s vama kada tvrdite za sebe da ste prosječni izvođač, dakle ima jako dobrih vaših pjesama koje volimo poslušat, tako da se to mora ovdje i javno reći. Ja sam bila zastupnica u Europskom parlamentu kada su mnogobrojni poznati izvođači iz Hrvatske dolazili lobirati da se podrži Copyright direktiva jer su smatrali da ta direktiva može doprinijeti zaštiti prava autora diljem Europe. I ja doista mislim da je to tako unatoč mnogim protivljenjima koja smo doživljavali tada kod donošenja te direktive, a ovaj zakon je ustvari odraz i nekako slijedi te odredbe. A čini mi se da smo mi tu išli i korak dalje jer znamo da su izvođači doista u velikim problemima zbog digitalizacije i da se nisu pronašla rješenja. No koliko sam vidjela kroz ovaj zakon, kroz bar tri članka se pokušava nekako izliječiti ako mogu tako reći prava izvođača, pa me zanima smatrate li da je to jedan pozitivan korak i napor koji je naša država učinila u odnosu na propise iz EU? Prije svega hvala vam što ne mislite da sam baš prosječan izvođač, ali evo ja sam onako pokušavam biti skroman koliko je to moguće, svi mi volimo te svoje pjesme ko vlastitu djecu. Ono što bi ja pozdravio je definitivno želja da se to regulira. Mislim da se svi možemo složiti da to malo kasna jel cijeli svijet ima s tim problem. Dakle, legislativa u odnosu na digitalizaciju, informatizaciju kasni, Internet je učinio što je učinio, mi imamo svi skupa svoju percepciju toga, ali moramo pomoći tim ljudima. Ja zahvaljujem i vama i svima koji su EU se zalagali za to, znam da su kolege išle gore, puno puta je to teško objašnjivo, a s druge strane uvijek morate znati koga imate kad pregovarate s njim.

Ispričavam se još jednom na upadici, na radoznalosti ali ćemo nastaviti razgovor.

Evo početku da malo proširim ono pitanje koje sam po stavila kao repliku ministrici o tome da mislimo da ovaj prijedlog ne jača slobodu poduzetništva u području ovih kreativnih industrija već suprotno proklamirano načelima EU jača monopol kolektivnih društava npr. ZAMP-a stavlja autore u poziciju da svoja prava mogu ostvarivati isključivo putem takvih organizacija. Nasuprot tome tržišne slobode na zajedničkom tržištu EU proklamiraju načelo izbora, dakle slobodne volje da autori samostalno odaberu tko će ih zastupati, dapače unutar EU autori mogu čak izabrati kolektivnu organizaciju neke druge članice upravo da bi sustav postao konkurentniji. Dakle, pitanje presumpcije zastupanja nositelja prava kao osnovne pretpostavke za postupanje kolektivnih organizacija je postavljeno krivo. Dakle, naime u svim državama EU presumpcija zastupanja odnosi se na prava koja se mogu ostvarivati isključivo kolektivno dok se u pogledu tzv. individualnih prava ostavlja izbor nositeljima prava. Ovaj prijedlog postavlja presumpciju tako da obuhvaća kolektivna i individualna prava, ne ostavljajući nikakvo pravo izbora nositeljima prava. Dakle, općenito nacrt jača ulogu tih kolektivnih društava u smislu zastupanja autora i drugih nositelja putem presumpcije. Takav je pristup problematičan jer je suprotan direktivama EU koji proklamiraju načelo odabira dakle autori i drugi nositelji prava imaju pravo i mogućnost odabira da prava ostvaruju ili samostalno ili putem specijaliziranih pravnih osoba ili odabranog kolektivnog društva. U svakom slučaju koji god model odabrali podloga zastupanja trebalo bi biti ovlaštenje nositelja prava punomoć, ugovor i slično, u suprotnom posljedica je jačanje monopola kolektivnih društava, a u EU je vrlo jasno definirano koja su to kolektivna prava, a koja mogu i ne moraju biti. Ovakav zakon osim toga pogoduje nakladniku poslodavcu koji će neometano iskorištavati autorska prava, a kao posljedica ovog zakona doći će u pitanje zaštita i status radnog odnosa jer će brojni poslodavci odlučiti da nemaju potrebe za autorima jer i onako zadržavaju njihov portfolio autorskih djela. Ovakav prijedlog zakona nije predviđen europskom regulativom te nije bilo pravne obveze za ovakvim promjenama. Dakle, do sada je Zakonom o autorskim pravima bilo uređeno da ako se u izvršavanju obveza iz radnog odnosa stvaraju autorska djela, ugovorom o radu određuje se između ostalog, stječe li poslodavac pravo na iskorištavanje autorskog djela te posebice ako ga stječe opseg i trajanje prava iskorištavanja autorskog djela. Ako ovim zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos nije drukčije određeno, autorsko pravo na autorskom djelu zadržava autor bez ograničenja. Predmetnom odredbom je autor zadržavao autorska prava na djelu bez ograničenja dok je po novom zakonu ako nije drukčije uređeno, poslodavac stječe sva imovinska prava na autorskom djelu koje je stvorio autor. Time se autor stavlja u nepovoljni položaj, a poslodavcu se olakšava odluka o otkazu s obzirom da zadržava sva imovinska prava na autorsko djelo. S obzirom da je najveći dio ugovora o radu ili ugovora o djelu sadrži tipizirane odredbe kojima se ne uređuju prava nakon prekida radnog odnosa jasno je da će poslodavac u najvećem dijelu slučajeva dobiti sva imovinska prava na autorskim djelima. Jedan detalj iz ovog nacrta, članak 197. Prema tom članku dopušteno je bez odobrenja nositelja prava i bez plaćanja naknade korištenje autorskih djela i predmeta srodnih prava tijekom državnih svečanosti. Ta odredba je posebno problematična. Predstavlja jednu vrstu presedana u pogledu vlasničkih prava. Potrebno je dopuniti na način da se omogući korištenje autorskih djela tijekom državnih svečanosti, ali da se osigura pravična naknada na primjer iz Fonda za poticanje odgovarajućeg umjetničkog kulturnog stvaralaštva jer primjerice prilikom raznih inauguracija državnih svečanosti, protokola i slično uglavnom se plaćaju izvođači, ansambli, dakle svi oni koji sudjeluju u tom protokolu.

Anka Mrak-Taritaš je sad na redu.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena ministrice, uvažena ravnateljice. Zaštita autorskih prava i pravedna naknada autorima za njihova djela je zaista izuzetno važna. Riječ je o jednom ozbiljnom zadatku koji treba ispuniti ovo neobično doba u kojem živimo i u kojem ćemo sigurno i dalje živjeti, a to je doba digitalnih tehnologija. I to je zaista posebno važno za autore iz Hrvatske. Dakle, ovo naše hrvatsko relativno siromašno i važno je da prava autora budu zaštićena jer inače hajdemo biti pošteni. Neće imati od čega niti stvarati, a ni živjeti. S druge strane, na onom širem tržištu europskom i svjetskom jedina šansa su im veliki sustavi kao što je EU i da ima razrađenu i razvijenu zaštitu autorskih i srodnih prava. I sad mi dopustite ja ću u ovoj raspravi se ipak fokusirati na jednu temu koja je moja tema. Ja mislim da u ovom sazivu Hrvatskog sabora sam jedina arhitektica. U nekom drugom sazivu nas je bilo nešto više, ali mislim da nas ovdje nema. Dakle, imate dio koji je naravno da svjetla javnosti su nekako skoncentrirana na određene teme. Mene su posebno zaintrigirali oni članci koji govore o autorskim pravima koja su stvorena u državnoj i javnoj službi. Na javnim visokim učilištima u znanstvenom, umjetničkom i nastavnom radu, te autorska prava studenata koja su jednako tako stvorena na visokim učilištima izvršavajući svoje studentske obveze. Dakle, to su. To imamo sad na određeni način regulirano. Ono je regulirano i ugovorom o stvaranju tog autorskog djela po narudžbi, ali mi se čini da nije dovoljno precizirano i da bi bilo bolje da se to precizira nešto detaljnije. I sad ću vezano uz arhitekturu. Danas to u zakonu nemamo dobro regulirano. Ne jedanput sam se ja u svojoj stvarnoj praksi susrela sa tim da je pitanje vrlo jednostavno. Na jednoj stambenoj zgradi koja je bila rezultat natječajnog rada čovjek ili stanari kažu idemo zatvarati lođe, idemo zatvarati lođe zato što prokišnjavaju, zato što su nam problematični i idu i pitaju kog pitat. Dolaze do autora. Imate autora koji kažu o.k. Hajde ja ću napraviti nekakav prijedlog kako to napraviti da bude sukladno Zakonu o autorskom djelu. Ima autora koji to zaista imaju s tim problem. Dakle, kad počinje uopće jedno arhitektonsko djelo. Počinje skicama, počinje studijama, počinje različitim prikazima, završava idejnim projektima, nacrtima, glavnim projektima, izvedbenim projektima. I sad je tema, dakle što je interes bilo kojeg arhitekta. Interes je da mu zgrada bude napravljena. Dakle, nije interes da ima zgodne i lijepe planove i skice pa ih drži doma na zidu i pokazuje što je isprojektirao, nego da mu to bude napravljeno. I kad je to napravljeno onda s nekim sklapa ugovor i sad ostaje tema na način kako je ugovorio između poslodavaca, dakle onog tko mu je naručio, to je naručitelj i autora. Dakle, ovo je prijedlog koji imamo u zakonu. Jako bi bilo dobro da sa društvom arhitekata, odnosno još jedanput se prođe i da se vidi. Dakle, ja apsolutno cijenim napor da se nešto regulira. Mi ovo imamo regulirano na ovaj način. To je jedini test bilo kojeg zakona. Dakle, taj odnos između poslodavaca i autora s tim što ću se vratiti korak nazad. Zanimljiva mi je ova priča a to je autorska djela koja su stvorena u državnoj i javnoj službi. Imamo i posebnu temu, imam još malo vremena pa nabacujem teme je tema prostornog planiranja. Dakle, prostorni plan je nečije autorsko djelo. Danas taj prostorni plan tko donosi? Donose općinska gradska vijeća, odnosno županijske skupštine ili što već je. Pitanje je svaka promjena tog prostornog plana što to znači. Da, otvaram samo temu i samu dilemu koja nam se otvara, jer imamo neke članice EU.

Kolegice Mrak-Taritaš dotakli ste se ove posebne struke i mogli bi pričati o problemima te konkretne struke dugo. Ali želim vas nešto pitati u kontekstu upravo ovoga što ste spominjali a to su autorska prava. Rekli ste interese svakog arhitekta da se naravno njegov projekt i sagradi u prostoru, dakle da ima svoju formu i namjenu. No, rekli ste da zapravo koliko će arhitekt od toga biti obeštećen, odnosno koliko će uvjetno rečeno koristi izvući ovisi o ugovoru koji će potpisati sa nekim izvođačem ili nekim tko u prostoru gradi ono što je napravio. No moje pitanje je drugo. Budući da se to možda može povezati sa glazbenicima izvođačima, što ako se radi o tipskoj zgradi koja će se sagraditi puno puta kao što smo recimo imali kroz program POS-a i kakvi su ugovori bili za te arhitekte.

Ona se može napraviti nekoliko puta i tu je sad problem. Dakle, netko može imati autorsko djelo o arhitekturi, temeljem toga mu je napravljena kuća. On je sklopio ugovor i taj s kojim je sklopio ugovor to je u principu nekakva građevinska firma ili poduzetnička. Arhitekt napravi kuću i kuća neka koja je njegova vizija da bude lagana, bijela, sva nekakva prozračna ili bilo šta drugo. Baš mi je dobra zelena. Za to nije pod zaštitom, ne treba nikakvu suglasnost. Nije tema niti bilo kakve dozvole. Ja apsolutno cijenim bolje da su regulirane i sad nego da uopće nisu jer je bio problem što nisu bile regulirane. Poštovani zastupniče, opet vi sa svojim specifičnim znanjima koja su nama izrazito interesantna s obzirom da sa time imamo jako malo doticaja. Mene bi interesiralo kada u kojem slučaju i na koliko dugo se mogu štititi ta autorska prava pojedinih autora, odnosno pojedinih arhitekata i izvođača koji su bili prisutni u tom dijelu zato što sam imao jedan problem kad sam trebao raditi prenamjenu jedne zgrade u Splitu, autor se javio, još je bio živ, javio se i rekao da jednostavno ne dozvoljava da se jedan dio te zgrade prenamijeni iako je to bilo firmi nužno potrebno. To se jednostavno nije moglo napraviti, a zgrada je bila stara 40 godina. Arhitektura je stvarno ma ja neću reći da svatko za svoju djelatnost kaže, ali to vam je specifično i to je nešto drugačije. Ja ću vam reći iskustvo koje sam ja imala kao netko tko je bio sa ove druge strane. Bila je jedna zgrada koja je išla u rekonstrukciju i ja sam tražila kao netko tko je tamo potpisivao ta odobrenja da ne može ići u rekonstrukciju, nego da tražimo autora jer je stvarno bila otprilike vaš slučaj. I tražili smo autora i autor nije dao suglasnost. Investitora je rekao, pozvao se na tadašnji Zakon o autorskom pravu koji ništa nije o tome govorio, da budem poštena ništa nije o tome govorio. I reko temeljem čega vi to mene tražite?

Kako je sud završio ja to ne znam. Ovo rješenje koje ovdje ima o kojem sad raspravljamo je bolje od onog što imamo danas, jer danas to nemamo definirano. Da bi mi htjeli bolje, htjeli bi ali moramo biti razumni.

Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Evo od jutra raspravljamo o Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i nekako se iskristaliziralo da je ključna točka oko koje smo se svi složili da je treba doraditi, poraditi i raspraviti dakle odnos između izvođača i diskografa kada je u pitanju ostvarivanje prava na pravičnu naknadu iako i drugi dijelovi zakona zaslužuju također pozornost, no ovo je nekako problematika koja je izašla na površinu. I stoga evo želim dati svoj doprinos ovoj tematici. Prije svega ta direktiva o autorskom i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i sama prepoznaje taj slabiji položaj autora izvođača u odnosu na nakladnike i producente i sama direktiva uvodi nove mehanizme za jačanje pozicije autora izvođača u odnosu na nakladnike i producente, odnosno ako želimo tako govoriti dakle izvođača u odnosu na nakladnike. I svi ovi mehanizmi, dakle iz direktive ugrađeni su u prijedlog zakona. Dakle, mogu se prepoznati. Jedna je asocijacija HUZIP koja predstavlja izvođače, druga ZAPRAV koja predstavlja diskografe ako sam to dobro shvatila iz dopisa i kontakata mene osobno kao zastupnice i kao predsjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. E sad HUZIP odnosno izvođači, njihova asocijacija želi neotuđivo pravo na naknadu. I kad to tako promatramo onda moramo biti svjesni činjenice da je to u suprotnosti sa načelima ugovorne slobode iz direktive, točnije njenog članka 18. stavka 2. A jednako to moramo biti svjesni činjenice da to kod samih izvođača od kojih neki preferiraju i drugačije poslovne modele dovodi u pitanje pravnu sigurnost u pogledu postojećih ugovora između izvođača i diskografa. I također to u pitanje dovodi, nemojmo zaboraviti da ulazak i razvoj stranih digitalnih glazbenih servisa na hrvatsko tržište jer oni se protive takvom poslovnom modelu koji se nigdje do sada ne primjenjuje i time se na neki način hrvatskim korisnicima onemogućuje legalan pristup širem izboru digitalnih servisa uobičajenih na drugim tržištima i potiče se onda na drugoj strani nelegalan pristup glazbenim sadržajima. A jednako tako podsjetit ću da u niti jednom od postojećih nacrta nacionalnih zakona država članica EU kojima se prenosi direktiva ne nalazi se odredba o neotuđivom pravu izvođača. S druge pak strane imamo asocijaciju ZAPRAV koja zastupa diskografe koji smatraju da ne žele i izražavaju takav stav da ne žele nikakvu obvezu i žele da sve ostane onako kao što je prije bilo, kao što je bilo ranije tj. da se pitanje prijenosa prava iskorištavanja i naknada izvođačima rješava i dalje individualnim ugovorima. E sad i na trećoj strani imamo ono što nam donosi prijedlog ovog zakona koji nudi optimalno rješenje, odnosno nudi kolektivno pregovaranje koje pred asocijacije i izvođača i diskografa stavlja obvezu da se dogovore zato što u stvaranju i komercijalizaciji glazbe, glazbene snimke kao konačnog proizvoda za tržište neizbješno su povezani i upućeni jedni na druge i naprosto se moraju biti u stanju dogovoriti. A ukoliko pregovori ne uspiju prijedlog zakona predviđa i odgovarajuće mehanizme za rješavanje sporova preko Vijeća stručnjaka i arbitražu itd. I naposljetku mislim da je to važno napomenuti. Prema ovom prijedlogu zakona ali i prema sadašnjem važećem zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima koji je na snazi postoji mogućnost da izvođači svoja prava u digitalnom okružju ostvaruju kolektivno samo što nije, samo što u postojećem zakonu nije propisano da oni to moraju ostvarivati kolektivno. Dakle i ta je opcija na neki način propisana. E sad, s obzirom da na sve što sam sad rekla dobro je da ovo iskomuniciramo, dobro je da pitanje kolektivnog pregovaranja doradimo.

Zastupnice Bedeković, vi ste govorili o temi koja dominira današnjom raspravom, a to je odnos autora i izvođača. Ja bih se dotaknula još jedne teme koja je izuzetno važna, a pitanje je ovog zakona pa su se javili čak i cijeli pokreti kad se donosila direktiva a i sada na nacionalnim razinama gdje se dovodi u pitanje da li će građani imati pravo na Internet. Jasno je da se ovim zakonom regulira autorsko pravo, a ne regulira se vijest ili informacija, tj. pravo građana na vijest ili informaciju. Znam da su i Nizozemci i Francuzi donijeli zakone koji nisu imali nikakve reperkusije na prava građana, pa me stoga zanima slažete li se da će se donošenjem ovog zakona u stvari omogućiti da Internet ostane prostor za slobodu izražavanja, a s druge strane ono što smo htjeli postići da tehnološki divovi počnu dijeliti prihode sa umjetnicima i novinarima. Pa apsolutno se slažem sa vama i apsolutno jesam na tom stavu da prije svega građani i hrvatski građani kao i uostalom svi građani EU i dalje imaju pravo na informaciju, imaju pravo na Internet, imaju pravo na širenje, na dijeljenje, na diseminaciju na jednoj strani. Jer u fokusu ovog zakona kao što su izvođači, diskografi, dakle svi akteri kreativne i kulturne industrije jednako tako u fokusu moraju biti i hrvatski građani. Jer zapravo ovaj zakon se implicira ne samo na ove dionike o kojima danas govorimo, nego prije svega na hrvatske građane, a na drugoj strani imamo ja bih rekla monopol velikih i upravo zato između ostaloga ja sam to rekla i u svojoj uvodnoj raspravi i u ime kluba ovaj zakon prije svega štiti kreativnu industriju i hrvatsku nacionalnu kulturu, između ostaloga i od monopola. Uvažena zastupnice, drago mi je vidjeti da ipak ova rasprava o izvođačima je urodila plodom i da smo svi svjesni da je u njoj potrebno poboljšanje i da će se raditi na prilagodbi zakonodavnog okvira. Temeljna intencija ovog zakona je kao što je i zastupnica Petir rekla da mi na neki način reguliramo ili penaliziramo te velike internetske platforme tako da bismo zaštitili naša ljudska autorska prava. No, što učiniti kada je proces obrnut, kada se naši sadržaji koji nisu zaštićeni jer još uvijek nismo ni došli na taj stupanj da razmišljamo o njima kao autorskim djelima, ono sve što pišemo prenosi s Interneta na kojem je nastalo u ove klasične tradicionalne pisane medije. Možemo li i to nekako zakonski regulirati i bismo li trebali? Da, hvala vam lijepa kolegice na ovom pitanju. I to je pitanje doista zanimljivo, dakle jedne obrnute situacije. Ja vjerujem da ste se i vi našli kao što sam se između ostalog i ja u svojoj profesiji našla u situacijama da se moj autorski, dakle uradak na ovaj ili onaj način dakle iz tog jednog, svoje prvobitne forme širi na strane na koje nisam ni očekivala, niti željela da će se širiti. I u svakom slučaju potrebno je razmišljati da se i takve situacije predusretnu i da se i takve situacije na ovaj ili onaj način ovim zakonom pokušaju riješiti. Stoga mi je izuzetno drago da ovaj zakon, a nismo o tome govorili šteta je, možda ćemo u drugom čitanju kad bude druga rasprava koju željno iščekujem govoriti i o autorskim pravima [[Upadica Radin: Vrijeme.]] vezanim za nastavne materijale na visokim učilištima. Hvala i vama. Na redu je sada gospodin Miro Bulj. Ima ga? Ja sam mislio da ga nema. Izvolite.

Mene zanima, ja sam pitao ovdje ministricu dosta me je glazbenika zvalo. Znači u Hrvatskoj imamo jednu od svih tih kreativnih industrija koji je pokretač trenutno u Europi, pa i u Hrvatskoj i veliki doprinos donose u BDP-u. To su kreativne industrije. Međutim, zanima me sam ZAMP, to sam i pitao bio, jer ljudi koji su autori, koji su skladatelji. Mene ovdje zanima koliki je odnos, tj. udjel uplaćenoga, to sam pitao, nisam dobio odgovor, koji ostaje u ZAMP-u. Znači jer je očito da ZAMP stvara svoje carstvo. I ja nemam ništa protiv toga da stvara svoje carstvo, međutim očito ovdje na štetu autora i o onima o kojima mi pričamo bilo to skladatelji, bilo to izvođači ili oni tko ostvaruje to pravo po zakonu. Ja mogu reći da mene zanima puno pitanja, a naravno da ministrica može odgovoriti, a i kolegice i kolege. Recimo mi imamo brojne pjesme u RH koje naši političari pjevaju na društvenim mrežama. Da li je i to riješeno možda. I to je na društvenim mrežama bilo možda najgledanija pjesma i izvedba. Meni je bojna u tome ritmu i najbolje meni otpjevana. I ne znam kako je taj dio riješen ili da ja zapivam možda bojnu Čavoglave ili neku drugu pjesmu. Jel' riješeno to da na koji način je riješeno to pravo autora, jer očito monopol ovdje prevladava. To su velike kompanije ili diskografske kuće.

Znam jednoga se sjećam vremena kada je himna svirala, tj. otvarala se škola čini mi se u Kaštelama ili negdje doli i tada je ZAMP uputio ili netko, neku kaznu, nešto se dogodilo, nešto slično je bilo.

Znači kako ste taj dio definirali već ako je ZAMP dobio toliki monopol nad svim skladateljima i svima.

Da li to naplačiva možda netko?

Međutim, cili taj komplet, a netko zarađuje na tome.

Ne, dapače nama je drago da vi dolazite na alku, da pomažete.

Ova maskica vjerojatno kaže za jednoga ministra, pa evo toliko promocije o ministru, ugroze okoliša i propasti gospodarstva da nosimo i tu maskicu. Sad ne znam možda je i čovjek mogao to zaštititi vaš kolega ministar, pa evo mene zanimaju toliko stvari i toliko pitanja ima ovdje nejasnih i neriješenih. Kome novac iđe? Imate jednu repliku gospođe Andreje Marić. Poštovani kolega, u svojem zanimljivom izlaganju ste me podsjetili na još jednu problematiku a to je problem naših kulturno-umjetničkih društava koja izvode na tim otvaranjima kako ste rekli različite od himni pa do različitih što nacionalnog blaga pjesama, što nekakvih autorskih. I onda ta kulturno-umjetnička društva koja zapravo nisu profitna i teško ih je uopće financirati imaju problema kad im onda stignu uplatnice iz ZAMP-a.

U onome dijelu je bio najbolji i meni taj najbolji dojam ostavlja. I sad recimo da ja to spomenem i pjevam naravno kao poznata osoba da ću taj, nečije autorsko pravo skladatelja, izvođača ja koristim. Od kad su društvene mreže triba riješiti ljudima koji se bave kreativnošću, glazbom ili drugim djelatnostima, imamo znači druge industrije, druge načine koji jednostavno ti autori ne mogu. Triba naći načine da autor i vlasnik toga i da se osigura što lakše i što brže zaštita njegovog autorskog prava.

Ipak niste zahtijevali što je najbitnije.

Uvažena ministrice, ravnateljice.

Ja želim prije svega ovdje zahvaliti ministrici. Ministrica je od prve sjednice odbora kada smo stavili ovu točku dnevnog reda na odbor pokazala iznimni interes u pravo za ovo o čemu se danas ovdje u HS-u vodi najveći prijepor, a to je odnos izvođači diskografije, evo sjedi ovdje i Vilim Matula i g. Pavić i g. Kuzmanić odmah smo to shvatili da će biti jedan od možda najvećih problema. Ja bih rekao da ovaj problem apsolutno je rješiv i to smo konstatirali i na početku kada je ministrica u ime predlagatelja izlagala je rekla da ćemo u vremenu ispred nas napraviti tematsku sjednicu gdje ćemo pozvati i diskografe i izvođače i saslušati i jednu i drugu stranu i nakon toga u drugom čitanju zakon na kraju krajeva i promijeniti. Želim zahvaliti također još jednom čovjeku, to je Stanko Šarić inače je frontmen „Najboljih hrvatskih tamburaša“ nekadašnjih „Zlatnih dukata“ koji je učinio izrazito velik napor u korist izvođača, organizirali su se shvatili su da je upravo ovo trenutak kada možemo nešto napraviti po tom pitanju. I još nešto što smatram da je dosta bitno danas niko nije spomenuo. I ova korona kriza je upravo došla do toga i dovela nas do toga da izvođači kad nemaju posla, a stvarno ga nemaju evo više od 10, 11 mjeseci praktički jedan dobar dio njih je bez ikakvih primanja i dobro da možda ovaj zakon raspravljamo u ovom vremenu u kojem se nalazimo sada jel u nekom drugom vremenu možda ni izvođači ne bi primijetili ono što sve nedostaje u ovom zakonu i možda bi nekako prošlo što se kaže ispod radara. Ja sam autor i ima ne znam stotinjak pjesama i što se tiče autorstva tu mislim da je apsolutno zakon savršen, štiti se autorstvo u tom dijelu, čuli ste i od Miroslava Škore autor teksta dobije 65%, autor glazbe dobije 35% nekakvoga kolača, autorsko djelo je neotuđivo, autor prima naknadu odnosno naknadu od tantijema za svog život, nakon toga svoje autorsko djelo prenosi na nekoga od slijednika i narednih 70 godina slijednik i njegovi slijednici imaju pravo na to autorsko djelo.

To je što se tiče toga apsolutno i savršeno riješeno. Ove rasprave koje su se vodile ovdje su išle u jednom možda smjeru nepoznavanja cijele procedure pa evo na kraju ću malo odgovoriti g. Bulju. Ovaj zakon ne rješava kako će ZAMP i HUZIP raspodijeliti svoje novce, to je nešto sasvim drugo što nema veze sa ovim zakonom i ne može tu dati taj odgovor ni ministrica niti bilo ko drugi od nas. Ja mislim da ZAMP zadržava negdje oko 24% ukupnog prihoda od onoga što se skupi od tantijema, 24% ZAMP-u, a ostatak koji ostane se raspoređuje na one ljude koji su bili autori. Stoga evo puna podrška svima vama i svima nama koji smo danas sudjelovali u ovoj raspravi, evo baš u korist ovih krasnih ljudi kojima možda većina nas ne zna ni imena, a odsvirali su neke od najprepoznatljivijih dionica koje i dan danas možda svi pjevušimo, a ne znamo tko je to napravio.

Naravno, najviše govorimo o glazbi, ne radi se tu samo o izvođačima glazbe, tu su naravno i glumci i ljudi koji se bave nekim drugim industrijama kada je u pitanju kulturna djelatnost. Do sad smo imali situaciju, a možda ovo sve je rezultat revolta izvođača protiv dosadašnje situacije da su i oni glavni izvođači koji su uopće dobivali naknadu za korištenje djela, njihovih djela na takvim platformama nisu bili obaviješteni za što točno dobivaju naknadu nego su dobivali nekakve ničim objašnjene paušalne iznose. Je li to možda razlog zbog čega se oni danas toliko bune protiv ovoga prijedloga zakona i bi li i taj dio toga kako oni trebaju biti informirani o svojim naknadama koje su zaslužile trebalo zakonski ili podzakonski regulirati? Slažem se i sam primam takvo izvješće gdje piše da sam dobio 12 kuna i 17 lipa, a da nemam popis djela za koje sam dobio tih 12 kuna i 17 lipa. I slažem se da to treba riješiti, ali to bi naravno trebalo riješiti naše krovne udruge koje smo mi opunomoćili da nas zastupaju kada je u pitanju zaštita autorskih prava, zasigurno prostor pogotovo kada je u pitanju digitalija, a cijela ova priča se i stavila u fokus jel više nema ni ploča, ni kazeta, ni CD-a nego je sve na digitalnim platformama. Hvala potpredsjedniče. Evo gospodine Ivanoviću, kolega pitanje za vas, slušao sam evo i vašu raspravu, ali i sve sudionike današnje rasprave. Naravno da se osim u sabornici o pojedinim temama raspravlja i na radnim tijelima Hrvatskog sabora u ovom slučaju najpozvanije radno tijelo je Odbor za medije koji ste sami spomenuli u svojoj raspravi.

Posebno još ću jednom apostrofirati želim zahvaliti ministrici i svim članovima Odbora za informiranje, informatizaciju i medije koji su dali obola i stavili ovo u fokus i javnosti i Hrvatskog sabora i sjest ćemo sa oba dvije strane i probati donijeti rješenje koje će biti jednako pravedno i pravično za sve i nadam se da će do toga dogovora i doći. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Zastupniče Ivanoviću u Hrvatskoj ima oko 18.000 glazbenih izvođača i sami ste spomenuli nema više CD-a i kaseta sve se to preselilo na digitalne platforme, a vidimo da je na njima upravo vrijednost glazbe potpuno srozana. Prema nekim mojim informacijama od televizija tu se utrži nekih 25 milijuna kuna od digitalija oko 2 milijuna kuna. Obzirom da ste vi autor pjesama koje su uglavnom posvećene Slavoniji, pa pjevate o Slavoniji i Srijemu, Baranji, poznata je ona vaša pjesma Moj je dado puno radio, znači to su pjesme koje se slušaju, pa mene zanima ako možete reći koliko u stvari izvođenjem tih pjesama vi uopće možete profitirati osim što imate tu jednu emotivnu satisfakciju da ljudi vole slušat vaše pjesme. Pa bazen još uvijek nemam, nemam ni kuću na moru, ni bilo gdje. No ono što nikako ne treba smetnutni sa uma, mi autori teksta i glazbe još uvijek najveći dio kolača onog kojeg dobivamo od tantijema je od izvođenja naših pjesama koje izvode ti izvođači na svojim javnim nastupima za koje vi morate platiti u svatovima, zabavama, gostionama ili bilo gdje, tu dobivamo 1/3 ukupnog onog prihoda kojeg ostvarujemo. Prema tome, veza izvođača, autora i diskografa ne smije biti prekinuti niz to je jedan zatvoreni krug u kojem svi praktički rekao bi gubimo ako ne poštelujemo te stvari i ne dovedemo zakon u tu razinu. A sad da ću postat milioner jednog dana vjerojatno neću. Ja vam želim da postanete. Uvaženi kolega drago mi je da ste spomenuli i važno je to naglasiti vrijeme u kome raspravljamo o ovom prijedlogu zakona, a to je korona kriza gdje su brojni izvođači doista ostali bez angažmana na jednoj strani, a gdje na drugoj strani svi mi koji smo u izolaciji, samoizolaciji bili, a između ostaloga i pjesme su nam pružale dakle elan, potporu i davale nam, davale nam jačinu i drago mi je da ste spomenuli činjenicu da autorstvo nije ipak problematično i ono zapravo spada u kategoriju autorskih prava. Dok izvođači dakle spadaju u kategoriju srodnih prava i tu je priča puno problematičnija tim više što izvođača nerijetko nije samo jedan, nego ih je više od vokalne izvedbe, od instrumentalne izvedbe itd. i na sve to skupa još odnos između izvođača i diskografa koji svaka od tih grupacija u digitalnom dobu, na digitalnom tržištu ima svoje specifičnosti i svoje teškoće. Ono što još možda bitno za naglasiti, izvođači kad snimaju djela oni ipak ostvaruju jedan dio prihoda, da ne bi se smatralo da izvođači sve to rade volonterski, besplatno pa oni ništa ne dobiju. Oni dobiju s diskografom potpisuju ugovore i točno se zna koliko će dobiti glavni izvođač, koliko će dobiti neki prateći vokal, e sad tu imamo isto jedan problem što se često izvođači odnosno ovi ne glavni izvođači nego ovi koji su iza često uzmu nekakav honorar koji je jednokratni i jednostavno taj novac nestane, oni ga potroše, a onda više nemaju, nemaju ta neka druga prava. E to je problem, ovim zakonom bi trebalo malo poboljšati da kad dođu u neke godine i kad ne budu možda više toliko top izvođači da ipak dobivaju dio prihoda, evo to je bit priče. Poštovani kolega dijelom je obuhvaćeno ovim ranijom replikom što ste govorili, zanimalo me vaše mišljenje znači vezano uz raspodjelu između diskografa, autora, izvođača, ne govorimo naravno o ovim najpoznatijim izvođačima koji nekad su možda i autori sad govorimo znači o manje poznatim izvođačima, što smatrate da li je, da li je u zadovoljavajućem iznosu su oni sudjeluju u raspodjeli novca. Uvijek će postojati ta dilema da li je to obeštećenje adekvatno bilo je ovdje rasprava o klikovima na Youtube-u vi možete imati na pjesmi ne znam 2 miliona klikova, a da ćete dobiti 100-tinjak ili 200-tinjak kuna, da to neće biti nekakav novac. Ono što se treba boriti, naravno da ovaj to zakon neće uspjeti urediti, moramo se boriti protiv velikih platformi koje uzimaju enormne novce, a u biti nama sipaju ovdje samo nekakve, nekakve mrvice, a da izuzmu sve to što su autori, izvođači dali te mreže vjerojatno odnosno te platforme nitko ne bi ni pratio.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, u današnjem svijetu zaštita autorskih prava je od iznimne važnosti pogotovo zato što od njih dolazi veliki udio u bruto društvenom proizvodu i uz autorska prava su vezani veliki gospodarski interesi. Zato se autorska prava rješavaju zakonskim putem. U slučaju Hrvatske imamo i dodatno pitanje usklađivanja sa zakonodavstvom EU. Autorsko pravo omogućuje zaštitu prava onih koji su ih stvorili te njihove imovinske interese. Moderno gospodarstvo temeljeno je na kreativnosti, intelektualnom vlasništvu i logično je da je potrebno zaštititi prava autora i srodna prava. Kada govorimo o regulaciji ona mora biti takva da se uredi najbolje za gospodarstvo i za sve, za sve zainteresirane strane. Naravno, važno je da rješenja budu takva da se uvaže interesi različitih strana, ali i uvažavanje snage koja, koje svaka od tih strana ima. Ako imamo pitanje vezano uz glazbenu industriju nisu u jednakom položaju velike tvrtke diskografi i izvođači. Velik dio manje poznatih izvođača su pojedinci koji od toga stvaraju prihode za sebe i za svoje obitelji, o njima moramo posebno voditi računa. Kada govorimo o zaštiti prava uvijek treba uvažiti i mišljenje struke. Ljudi koji rade u navedenom sektoru zasigurno najbolje znaju probleme koji postoje stoga bi njihove konkretne prijedloge trebalo prihvaćati. Važno je da se razgovara. I na ovaj prijedlog zakona ima mnogo kritika, naravno nije moguće zadovoljiti sva mišljenja i interese, no treba voditi dijalog sa stranama kako bi se došlo do konsenzusa ako je moguće. Tema je važnost pozicije gospodarstva jer se radi o pravima u sektorima glazbe, filmova, tv serija, knjiga i mnogim drugima. Na taj način oni koji su ih stvorili dobivaju povrat za svoje djelo te budu nagrađeni. Upravo omogućavanjem ostvarenja imovinskih prava i interesa motiviramo još bolje i kreativnije ideje u budućnosti. Motiviramo ih na daljnji rad i stvaranje nove vrijednosti. Time dajemo potporu novim idejama zaposlenosti i kroz poslovnu djelatnost nove prihode za stvaratelje, njihove obitelji kao i porezne prihode za državu. Dakle i posljedice su ekonomske ali postoje i druge posljedice među ostalim i socijalne. Osiguranjem tih prava interesa pomažemo razvoju gospodarstva. Koristi možemo očekivati za autore, ali i za čitavo društvo. Usklađivanjem s europskim zakonodavstvom pomaže se stvaranje zajedničkog europskog tržišta na kojem se takmiče gospodarski subjekti i stvara se bolji i kvalitetniji sadržaj pogotovo ako znamo da europsko tržište čine 100-tine milijuna ljudi. Koliko je kreativna industrija važna najbolje govori snimanje filmova i serija u Hrvatskoj koju pomažu vidljivosti naše zemlje u svijetu te pomažu time i hrvatskome gospodarstvu, da ne govorimo koliko je ljudi zaposleno u tom segmentu ekonomije. Slično je s glazbenom industrijom koja zapošljava velik broj ljudi. Posebno pitanje koje se otvara jesu internetske platforme na kojima se prikazuju glazbeni spotovi kao i filmovi i serije te problemi koji iz toga proizlaze. Nadam se da će se poslušati kritike i poslušati prijedlozi iz struke kako bi konačno rješenje bilo u najboljem interesu svih strana. Također bih se samo htio nadovezati danas se govorilo o direktivi koja je bila u Europskom parlamentu zašto neki od zastupnika su glasali kako su glasali, radilo tada u tom trenutku o znači pristupu informacijama. Naime, o likovima za različite vijesti o kojima se govorilo te se smatralo da je najbolje da budu dostupne što širem krugu građana. Hvala poštovani potpredsjedniče.

Dakle, tu se ne radi o ovim najpoznatijim izvođačima, znamo da često zarađuju velike iznose, mnogi od njih su bogati, no velika, velika većina izvođača zapravo ti prihodi su njihovi prihodi od kojih žive oni i njihove obitelji. Tako da smatram da su izvođači oni koji sudjeluju u najmanjem dijelu u raspodjeli novca od toga i mislim da su oni i sada i ovom krizom uzrokovanom korona virusom najpogođeniji, ali i općenito dobivaju najmanji udio od tih prihoda. Mislim da su izvođači najviše pogođeni.

Kolegice i kolege saborski zastupnici toliko smo unisono se borili za izvođače danas da mislim da osjećamo i konkretne zakonodavne posljedice ove korona krize te ne bismo nikada tako glasno se borili za ičija prava da nam doista nismo osvijestili njihovu važnost jer više ne možemo prisustvovati nikakvim koncertima i zapravo smo svi u manjku konkretno konzumiranja glazbe. Ali to je dobro eto u ovom pozitivnom duhu drago mi je da možemo izvući neke pozitivne posljedice od ove teške situacije u kojoj se svi nalazimo. Što se tiče izvođača mislim da je tu dovoljno rečeno i da jedino što ostaje visjeti u zraku kao pitanje odnosi se na konzistentnost toga treba li njihova prava rješavati kolektivno ili individualno, konzistentnost u smislu toga kako rješavati i autorska ali i novinarska prava, jednako tako individualno ili kolektivno. Ja bih ovdje nastavila govoriti o jednom drugom dijelu zakona koji se odnosi na Članak 96. i koji se odnosi na autorska prava odnosno na odnos između poslodavca i onoga autora. Dakle, kaže se da ako ugovorom o radu ili drugim aktom koji se uređuje radni odnos sklopljen između autora i poslodavca nije drugačije određeno smatra se da je poslodavac stekao isključiva autorska i imovinska prava iskorištavanja autorskog djela stvorenog u radnom odnosu u sadržaju i opsegu koji je potreban za obavljanje njegove redovite djelatnosti bez prostornog i vremenskog ograničenja i neovisno o prestanku radnog odnosa za vrijeme čijeg trajanja je djelo i nastalo. Jednako tako se smatra da je to djelo dobio poslodavac ovlaštenje da ga javno objavi, prerađuje i prevodi te tako iskoristi sastav i s drugim djelom itd. Dakle, zašto ovo pitanje smatram osobito važnim? U prvom redu tu su slučajevi poput novinarske profesije, ali recimo i moj osobni slučaj nekoga tko dolazi iz sfere znanosti, koji itekako pazi na citatnost, a koji je objavljivao i različite kolumnističke zapise koje kasnije prerađuje, dorađuje budući da se bave jednim te istim pitanjem i koji preraste onda i u članke i u knjige itd. Pitanje toga smijem li ja raspolagati svojim djelom i na koji način ga smijem mijenjati, dovoditi u neki novi odnos ili u neki novi oblik bi trebalo biti moje autorsko pravo, a ne pravo poslodavca koje se ono daje poslodavcu osim ako ugovorom nije drugačije određeno. A naravno da moramo biti svjesni da osim ovog okvira koji zakon pruža teško da će ikoji drugi zakonodavni okvir ići pogotovo ugovori o djelu i ugovori o radu, da će ići na ruku autorima. Prije će biti da će se na svaki način pogotovo u ovim prekarnim profesijama i taj minimum njihovih prava suzbiti. Dakle, to je jedna od stavki o kojima se manje danas govorilo, a koje je od velikog značaja za širu zajednicu i veliki broj djelatnika i koju bismo trebali nanovo razmotriti u drugom čitanju zakona. Isto tako treba imati u vidu da ovaj cijeli kontekst o kojem govorimo i kojeg sada pokušavamo regulirati se bazira na jednom obliku ekonomije dijeljenja, a ta ekonomija dijeljenja koja je način na koji funkcioniraju internetske platforme ide prema dokidanju i radničkih prava. Dakle, većina tih platformi se ograđuje od onoga što se događa u praksi i smatra sebe samo servisom, odnosno ne nudi nikakvu radničku zaštitu. Tako da je teško za povjerovati da ćemo uspjeti u ovom digitalnom svijetu učiniti doista presudan iskorak u pogledu autorskih prava. U digitalnom svijetu tržište funkcionira na jedan način gdje se profit uzima kao temeljni element, a taj profit nije nužno vezan i za isključivo ljudska bića. Dakle, ako se nekakva fotografija pojavi u digitalnom svijetu, imali smo i slučaj toga kada je selfie napravio majmun, onda se i postavilo pitanje može li i majmun imati autorska prava. Znači ova pitanja pokazuju da nije isti digitalni svijet kao što je bio ovaj stvarni svijet na kojem se taj digitalni svijet bazirao. U tom smislu mislim da ćemo morati razmisliti i o drugim načinima dokidanja monopola koji su u nemogućnosti koje nam ovaj virtualni svijet pruža, a ne toga da isključivo pokušavamo štititi autorska prava što nam vjerojatno u praksi na svim razinama neće ni uspjeti. Poštovana zastupnice, koliko je komplicirana priča oko autorskim pravima u vremenu suvremene tehnike dobro svjedoči jedan primjer koji samo na prvi pogled može izgledati bizaran i smiješan, a u biti je otvorio vrlo ozbiljna pravna i bioetička pitanja i pitanja životinjskih prava i autorskih prava. Naime, riječ je o britanskom fotografu Davidu Slateru koji je godinama u Indoneziji snimao divlje životinje. I onda 2011. godine mu se dogodilo oprema je bila odložena da jedan majmun makaki je došao, ukrao aparat i okinuo nekoliko selfija. I sad Slater kad je pronašao aparat vidio je da su ispale vrlo zanimljive zabavne fotografije selfija tog majmuna. Objavljivao ih je, a onda je Udruga za zaštitu životinja PET-a ga je tužila tvrdeći da majmun je autor te fotografije i da bi onda toj populaciji majmuna trebala pripadati autorska prava što je završilo na sudu.

Kada je selfie donio pravo bogatstvo onda se postavilo pitanje može li majmun imati autorska prava. Odlučeno je da majmun može zanimljivo biti autor, ali ne može imati autorska prava. No, ako gledamo koji su smjerovi uopće društvenog razvoja i mogućnosti koje nam pružaju tehnologije onda se i postavlja otvoreno pitanje na koji ćemo način tretirati životinje kao što imamo i u ovom konkretnom svijetu, gdje one imaju i nekakve tantijeme od svojih nastupa kako ćemo ih tretirati u ovom virtualnom svijetu. Postoji jedno otvoreno pitanje, nisam stigla sada se na njega detaljnije osvrnuti, a to je nastavničkog materijala. Ovdje se govori o autorskim pravima zaštićenog sadržaja, no postoji velika količina materijala pa pogotovo koji se sada radi, a koji nije na ovim platformama od kojih se može naplaćivati i kojeg nitko nije zaštitio jer to do sada nije ni poznato kao proces [[Upadica Radin: Hvala.]] I to je pitanje koje nas sve treba zabrinjavati i koje trebamo nekako osigurati zakonski okvir. Hvala. Nemate više replika. A Miro Bulj, nisam vas. To je u zadnjem trenutku bilo jel'da? Izvolite. Evo ja bih kolegice kao što ste rekli, problem je znači nad autorskim pravima naravno monopol određenih institucija, tj. zakonskog okvira. Mene zanima taj najbitniji sad trenutno za sve ljude, to je znači današnji svijet digitalizacija, znači društvene mreže, autorska prava, oni koji kreiraju na društvenim mrežama. Ja sam spominjao samo jedan primjer jednog našeg kolege jer nije samo Miroslav Škoro pjevač ovdje, svi mi znamo zapjevati netko na ovaj način i recimo taj autor kad ja zapjevam i na društvenim mrežama to prikažem, taj autor ne može ostvarit to pravo.

Da bismo mogli to pitanje riješiti trebali bismo prvo odgovoriti na pitanje što su uopće te platforme. To je ono pitanje koje nas sve muču jer su te platforme u nekom trenutku razvoja interneta i njegovog širenja bile tretirane na jedna drugačiji povlađeni način u odnosu na nekakve klasične medije. I zbog toga su doživjele svoj eksponencijalni rast i zbog toga su akumulirale veliki broj sadržaja. Kasnije se to pojavilo i kao osnovni problem jer onda one ne odgovaraju za te sadržaje, a ona je pitanje i ovih ostalih prava koja su utemeljena u realnom svijetu mogu li se na njih primijeniti. Recimo imamo osnovni problem toga da će Google koji je danas postao i doživljava se iako je to pogrešno kao nekakva neutralna platforma na kojoj, kao travnjak ili kao forum na koji svi zakoračujemo, ako mu ne dozvolite da objavi neki sadržaj bez da je za njega platio reći će da je to cenzura. Eto što je nama taj Google postao, a on nije to [[Upadica: Hvala.]] za što se zadaje i za što mi mislimo da bi trebao biti.

Kolegice i kolege, Zakon o autorskom i srodnim prvima štiti stvaratelje i njihove materijalne interese ali ima i cilj učiniti djela dostupnijim za aktivnosti obrazovanja, istraživanja i očuvanja kulturne baštine. Obrazovne ustanove i ustanove kulturne baštine kao i drugi nositelji tih aktivnosti ne bi se trebali naći ograničeni novim pravima i novim odredbama u obnašanju te društveno korisne i uglavnom nekomercijalne funkcije u općem interesu. Nadasve narodne knjižnice kroz mehanizam posudbe omogućuju ravnopravnu dostupnost informacija kulture i znanje za sve članove našeg društva bez obzira na njihov socijalni status. Nadalje, s obzirom na opću digitalizaciju dostupnosti kulture i znanja pogotovo u trenutku situacije ograničene fizičke dostupnosti kakvoj i sada svjedočimo, ali i općenito sve većoj digitalizaciji građe postavlja se pitanje zašto u Članku 188. kojim su određena ograničenja prema umnožavanju u korist pojedinih ustanova, zašto se obrazovnim ustanovama i ustanovama kulturne baštine nije omogućilo da čine dostupnim digitalizirane sadržaje koje temeljem ovog članka mogu reproducirati i to upravo u skladu sa svojom javnom svrhom obrazovanja, očuvanja kulture i znanje i to pristup na daljinu u sigurnom mrežnom okruženju. I time bi u znatnoj mjeri bila povećana dostupnost digitaliziranih djela pogotovo za one koji žive u sredinama u kojima obrazovne ustanove ili ustanove kulturne baštine ne postoje ili imaju vrlo ograničenu građu. Sada bih se ipak vratio još nešto na pitanje filmadžija s obzirom da je stvarno i po kolegi Ivanoviću ja mogu naslutiti da će biti nekakvog dogovora u korist prije svega izvođačkih prava, sada želim reći što recimo Hrvatsko društvo filmskih djelatnika kaže ovako da, pozdravljaju da u Članku 15. uz redatelja koji se smatra glavnim koautorom audiovizualnog dijela stavak 3. Članka 15., kao i ostale koautore audiovizualnog dijela da se navodi autor scenarija, glavnog snimatelja, glavnog montažera slike i zvuka te skladatelja glazbe posebno skladane za korištenje u tom dijelu. Dakako ovaj to se podržava, istovremeno upozoravaju jer su primijetili da su recimo neki drugi članci od onoga što je bilo na e-savjetovanju kao što je nekadašnji Članak 85. o kojem smo već govorili koji se drastično promijenio. I to ono famozno o 7 godina ovaj, međutim tu je isto pitanje primarnih i sekundarnih prava, ali oni upozoravaju na to da je to zapravo skinuto iz krajnje spornog koregulacijskog sporazuma o postupku i pravilima nabavke djela i neovisnih proizvođača koje je taj suspektni HRT i njegova ekipa o kojoj smo već čuli u kom smjeru ide i koji nikako da njihova izvješća dođu na red očito da se u tom smislu zazire od toga, međutim oni su nametnuli tu priču o 7 godina, preočito. U tom dijelu ovaj između ostalog se definirano da primarni licencijski paket se proteže na razdoblje od 7 godina. Osim što je dokument krajnje sporan nije donesen u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima, odnosi se na samo jednu televizijsku kuću i na ograničene vrste audiovizualnih dijela i budući da i Zakon o autorskim i srodnim pravima regulira puno širi spektar audiovizualnih djela. U svakom slučaju oni navode onaj prijašnji članak o kojem su razmišljali i s kojim su bili zadovoljni, a pogotovo ovaj drugi dio tog članka kaže ono što je bitno, a to je koautori se ne mogu odreći prava na primjerenu i razmjernu naknadu iz stavka 1. ovog članka, a kamoli na 7 godina, to je sve bilo unutra i mislim nejasno je ovaj zašto je to nestalo.

Falilo je filozofske, estetske teorije, teorije medija, falilo je malo i praćenja konkretnih problema u praksi koje otvaraju ova rješenja ili polu rješenja. Valter Benjamin piše znameniti esej, umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije prije osamdeset i nešto godina gdje on promišlja kako novi mediji kao što su fotografija ili film mijenjaju ideju umjetničkog djela, pa onda i autora, da ne idem sad na Michela Foucaulta i samu ideju autora i sva pitanja [[Upadica: I o umjetničkoj auri, da.]] Jer situacija je u biti nevjerojatno složena kad uđemo u tu problematiku. Recimo vaša izvedba monodrame je jedinstven čin, međutim kad je mogućnost da se ona snimi pa da se sprži ili proda na milijun CD-ova to je drugo.

Međutim, kada kažete i teorijska osnova i praksa, europska praksa je pokazala da se ide u ovom smjeru i da se pojača mogućnost pregovaračka onih ljudi koji su inače u tom smislu u lošoj pregovaračkoj poziciji. I ja bih htio sada samo na ovo se pozvati na to što je ministrici poznato dakako o tome smo govorili 6 zemalja EU je donijelo tu zaštitu izvođačkih prava. Belgija, Francuska, Estonija, Italija, Španjolska, Švedska i Švicarska na kako, neke od njih su vrlo bogate, ali i mi ako želimo baštinu pogotovo na koju smo ponosni sačuvati moramo to učiniti.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Mi govorimo o Zakonu o autorskim pravima. Ali čitajući pojedine odredbe u biti sam zakon ne štiti ta prava. Autorsko pravo je vlasništvo nematerijalno. Ono jest imovina pokretna ili kako god je hoćemo nazvati, nisam pravnik ali de facto spada u nešto što je vaše ako ste autor nečega. Bilo da je riječ o djelu, bilo da je riječ o izvođenju djela i to je autorstvo kao što je isto autorstvo i zbir tuđih djela, ali ste vi autor tog zbira i njegova interpretacija. To su sve autorska prava. Ja ću se osvrnuti na nešto što mi je izuzetno poznato kao bivši novinar koji je između ostaloga sudjelovao u prošlom stoljeću u izradi izmjena i dopuna zakona, medija, priopćavanja, informiranja ovisno o tome što je bilo u trendu u to doba u hrvatskom jeziku. I novinar kad napiše svoj tekst da li esej, da li nešto što je hrvatska novinarska priča zato što je to oblik novinarski koji postoji samo u Hrvatskoj iz stare novinarske tradicije, da li je komentar, da li je pet redaka iz onih pet osnovnih pitanja tko, gdje, šta, kada, kako i zašto. Ja sam uvijek autor teksta neovisno o ugovoru koji imam, ugovor o djelu, ugovor o honoraru, ugovor o radnom odnosu. Ja sam autor. Moje obaveze prema nakladniku su jednokratne. Ne može imati nakladnik isključivo autorska prava zato što sa s njim imam ugovor. O tome bi se moglo razgovarati na način da se potpisuje dodatni ugovor gdje ja imam obavezu, odnosno ugovor o exkluzivi. Ali ugovor o ekskluzivnom pravu, dakle da ja imam pravo pisati samo za tog nakladnika to se mora dodatno honorirati, ne može biti di perse nešto što se podrazumijeva, a kamoli da bude utvrđeno zakonom. Pitanje korištenja ono što sam ja dao nakladniku neovisno o ugovornom odnosu ne može prenijeti drugi nakladnik ako je u komercijalne svrhe, ne može i ne smije bez moje suglasnosti. Stvar je vrlo jednostavna. Kad mi govorimo o informaciji, o tekstu, dakle o fotoreporteru jer i to je vijest i snimka koja je novinarske naravi, koja je informativne naravi je isto tako autorska vijest. To je sve autorstvo. Ono se daje nakladniku jednokratno. Svako ponavljanje treba tražiti suglasnost ako je u komercijalne svrhe suglasnost autora i nakladnika koji daje drugoj izdavačkoj kući ili što već jest. Tehnologije se mijenjaju, ali načela ostaju ista.

Ali ovdje mi govorimo uvijek o istoj stvari. Samo se mijenja tehnologija prijenosa, da li je riječ o nekoj kazališnoj izvedbi ili je riječ o autorskom tekstu. Ali to je tome tako. Ovaj zakon treba štititi autore. Ovaj zakon štiti nakladnike i distributere. Loše, nikako. Nikako. Druga je stvar kada se nešto koristi bez naknade. Meni je jasno i u svakom slučaju moraš citirati izvor i autora, u svakom slučaju. Samo u slučaju da je u nekonvencionalne svrhe, dakle obrazovne, znanstvene itd. u tom slučaju ne mora se tražiti naknada ali se može tražiti suglasnost. Ali ako moja vijest završi kod trećeg nakladnika na njegovom portalu koji živi od reklama da izvinete bez naknade autoru i nakladniku ta priča ne može ići. Ne može ići neovisno o radnom odnosu i još jedna stvar kao autor neovisno o radnom odnosu ako sam ja ugovorom vezan za nekog nakladnika na meni je na tekst koji sam samovoljno inicijativom, dakle ne po radnom nalogu svog urednika napisao, na meni je bez daljnjega da ga ne mogu ponuditi drugoj kući dok ga prije ne ponudim svojoj matičnoj kući s kojom imam radni odnos. Ali ako ta kuća ne želi objaviti taj moj tekst, ona mora, ja imam pravo taj tekst dati na tržište. I to bi trebalo vrijediti ne samo za novinarske tekstove nego i za druge. Kolega Fabijanić ako sam ja dobro vidjela u Članku 162. je tu poprilično po meni dobro ovaj regulirano da svaki put kad se članak nekog novinara objavi na internetu, novinar ima pravo na udio u naknadi kojeg se u ugovoru s nakladnikom ne može odreći, a ostvaruje ga putem kolektivne organizacije što bi bilo dobro da primjeni i na ovo o čemu smo danas pola rasprave zapravo razgovarali, a to je odnos u odnosu na prava izvođača. Međutim ono gdje na što ste također ukazali je veliki problem i nadam se da će se to do drugog čitanja ovaj ispraviti i bila je i primjedba Hrvatskog novinarskog društva to je da do sada po postojećem zakonu su zapravo autori je zadržavao autorska prava na djelu bez ograničenja ako nije bilo drugačije zakonom regulirano.

Poštovana kolegice Glasovac to je ono na šta sam ja htio ukazati. Dakle, smisao i cilj ovog zakona ne ulazeći sad u pojedine novele pojedinih članaka je da moramo time zaštiti autore, a ne trgovce. I u tome je čitava priča. Mi smo po današnjoj legislativi, ali i oni od ranih '90.-tih godina štitili autorska prava na način koji sam to rekao u svojoj raspravi. Dakle, moje je autorstvo hoćeš li ekskluzivu to ćeš platiti, tebi moram dakle ustupiti svoj članak, ako ga nećeš ja imam pravo to dati drugom nakladniku čak i ako sam u radnom odnosu u toj izdavačkoj kući, jer si ga ti odbio. I to nije pitanje kolektivnog prava, to je pitanje autorskoga prava. Kolektivno pravo je pitanje vezano za, isključivo za tarifni dio i za radna prava. Ne možete vi kolektivno regulirati nešto što je autorsko pravo. Kolega Fabijanić, vi očito imate rješenje pa evo možda da mi pojasnite s obzirom da zastupate da autor i on mora dobiti naknadu što god da se desi u ovom našem digitalnom svijetu i tko god da preuzme njegovu vijest, on treba dobiti naknadu, tako sam razumio. Pa evo imamo dnevno na 10-tke portala u RH to opet novinari stvaraju određene vijesti koje su opet vijesti iz svijeta politike recimo, emisija jedna na HRT-u i onda se šeraju ili se prepisuju ajmo reći svi isti ajmo reći članci i svako ga prenosi na svoj način sa drugačijim naslovom. Tko tu treba dobiti kunu po vama s obzirom da je ovaj to vrlo jednostavno ne, i tko bi trebao imati autorska prava nad time s obzirom da njih 10-tak prenosi istu vijest svako na svoj način, svi imaju drugačiji naslov. Ili u svijetu muzike onda, ne znam ja nešto podijelim ili nešto napravim tko treba dobiti taj novac, ako je to tako jednostavno kako vi govorite? Pa u biti je vrlo jednostavno, utipkajte svoje ime i prezime na Google, odite ne news na članke i vidjet ćete tko je sve spomenuo ali zna se točno kome ste vi dali izjavu, druga stvar su press konferencije itd., to je vrlo jednostavno, to je vrlo kontrolabilno, to je vrlo, nije riječ o svjetskom hitu kojeg se pokušava skinuti bez naknade. Gotovi ste? Da, dobro. Gospođa Andreja Marić. Poštovani kolega evo slažem se s puno toga što ste rekli, s jedne strane imate autora određenog članka, a s druge strane imate nakladnika što u nekim zamršenim situacijama koje su mi evo čak i poznate iz nekakve prakse, gdje imate autora određenog članka, imate njegovog urednika, imate nakladnika. I sad je pitanje odgovornosti, recimo u sudskom procesu kad ispadne da autor tog članka u stvari onda izjavi je pa pol toga nisam napisao ja nego je napisao moj urednik pod utjecajem nakladnika. Što u takvim situacijama? To su okolnosti koje se moraju utvrditi na sudu, na kraju krajeva, a sukladno pravilima struke. Dakle, autor članka može uvijek glavnom uredniku uskratiti svoje ime i prezime u slučaju da se tekst suštinski izmijeni. Dakle, on se može odreći svojih autorskih prava u korist uredničkih ali onda urednik je u svakom slučaju uvijek bi trebao biti onaj koji odgovara za ono što je objavljeno. I problem je u tome što kod nas najčešće u sudskim procesima nastradaju novinari i urednici, a ne nakladnici po čijoj se uređivačkoj politici eventualno nešto difamira ili ovaj objavljuje nekakva fake news ali o tome u idućoj točki dnevnog reda. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega dakle govorili ste ovdje o autorskom djelu koje je nastalo u radnom odnosu pa ste zapravo to na neki način spomenuli zapravo jedan primjer. Dakle, novinara i nakladnika, međutim ono što mislim isto tako jasno u zakonu piše da se upravo ili ugovorom o radu ili bilo nekim drugim aktom između poslodavca i odnosno poslodavca i radnika može to pitanje i drugačije riješiti. Također, spominjali ste ovdje i naknadu, imate u ovom prijedlogu zakona dakle Članak 97. koji jasno kaže u slučaju da je to za poslodavce imalo određenu povećanu dobit ili priljev dakle sredstava onda se mora tom radniku i dati određena posebna primjerena naknada dakle tako se naziva u ovom prijedlogu zakona. S druge strane radnik je netko tko radi za plaću, dakle bio to novinar, ja isto u odvjetničkom društvu sve što napravim je kako god autorsko djelo napravim što god napisao zapravo je nešto što je regulirano mojim odnosom s poslodavcem. Tako i ista stvar sa radnikom odnosno novinarom i nakladnikom. Nažalost vam moram dati riječ tako piše u Poslovniku. Ono što želim istaknuti to su dvije razine sporazuma, jedno je pravo koje proizlazi iz radnog odnosa, a drugo je autorsko pravo. Smatram da treba specificirati da ekskluzivno pravo se mora drugim ugovorom regulirati.

Nemate više odgovor, nemate više replika, hvala.

Poštovani g. predsjedavajući, kolegice i kolege. Da javnosti približim djelić problematike koji danas raspravljamo poslužit ću se usporedbom između knjižnice i knjižare. Dakle, u knjižari kada kupite knjigu ona postaje vaše vlasništvo, možete ju ponijeti kući odnosno sa njome raspolagati po vlastitom nahođenju. U knjižnici pak na osnovu mjesečne ili godišnje pretplate posudite onoliko knjiga koliko želite ili možete pročitati. Knjigu posudite, pročitate i vratite i taj odnos traje sve do trenutka kada istekne članarina, nakon toga morate ju obnoviti kako bi vam knjige bile ponovno dostupne. Otprilike to i jest isto jedan model, istovjetan model onome na streamyx servisima, a u principu taj je model po mnogim karakteristikama i najsličniji ili čak identičan sustavu tzv. rental reit prava iznajmljivanja koje postoji i u ovom prijedlogu zakona. Kod toga prava godinama je ustaljena i neupitna zakonska praksa da se kod iznajmljivanja nosača zvuka naknada ostvaruje kolektivno i onda dijeli na 3 jednaka dijela. Dotadašnji omjer raspodjele kod iznajmljivanja nosača zvuka bio je trećini autoru, trećini izvođaču, trećina diskografima tj. od 10 kuna prihoda recimo svakom su pripale 3 kune i 30 lipa. Kod iznajmljivanja iste te snimke na internetu to se pretvorilo u model po kojem od 10 kuna prihoda streaming platforme 1,20 ode autorima, 5,5 kuna diskografima, a izvođači su potpuno ispali iz raspodjele odnosno inkorporirani su u diskografsku naknadu. Prihodi autorima jako su pali, a prihodi diskografima dramatično porasli, ali iz raspodjele su nestali izvođači. Ta drastična preraspodjela naknade s kreativaca na distributere koja je jedini uzrok sadašnjih krajnje poremećenih odnosa između nositelja prava dogodila se načelno nelegalno na bazi nepostojećih ugovora ili ne važećih ugovora u kojima prava činjenja dostupnim javnosti ili ono što bismo zvali Internet ili digitalna prava nisu izrijekom navedena jer u vrijeme potpisa ugovora nisu niti postojala. U Europi je bilo već nekoliko slučajeva gdje su sudovi presudili da takvi ugovori ne vrijede i da se ne odnose na prava činjenja dostupnim javnosti, dakle da su se diskografi lažno predstavljali kao ovlašteni zastupnici izvođačkih prava na tim snimkama. Diskografi su itekako svjesni da bi svi ti stariji ugovori pali u možebitnom sudskom postupku, to su i priznali činjenicom da ta prava pokušavaju riješiti aneksima ugovora. Ukoliko, kada i ako neki glavni izvođač želi objaviti novu snimku mora diskografu dakle retroaktivno prepisati svoja internetska prava za sve snimke koje je ikada objavio kod toga diskografa. Direktiva je ostavila mogućnost nacionalnim zakonodavcima da kroz postojeće ili nove zakonodavne modele uspostave balans u situacijama kada je on očito poremećen i da se autorima i izvođačima osigura … [[Govornik se ne razumije]] eto malo i engleskog, što drugim riječima znači da se kroz zakon treba revidirati postojeće i utjecati na buduće odnose diskografa i izvođača. Nemoguće je, gotovo nemoguće taj rebalans provesti na individualnoj osnovi jer to bi značilo potpisivanje tisuća, desetaka, pa i stotina tisuća novih ugovora ili aneksa ugovorima kojima bi se ispravljali trenutni odnosi. Jedino realno i uopće izvedivo rješenje je da države, poglavito naravno naša u slučaju ovog prijedloga zakona zakonom zaštiti izvođače i njihova prava od takve vrste nazovimo ga neprijateljskog preuzimanja. Jedini način da se takvi masovni ugovorni rebalans provede jest naravno da se to radi kroz kolektivnu zaštitu. Pri tome to nije nikakav presedan jer se već efikasno implementira kolektivna zaštita u raznim područjima masovnog korištenja snimaka. Jedine organizacije koje raspolažu takvim podacima nužnih za provedbu odredaba bile bi Udruge za kolektivnu zaštitu prava. Nitko u tome sustavu ne bi bio oštećen niti na koji način, sva 3 dionika glazbene produkcije bi ostvarili ono pravo koje su im dosadašnji zakoni, a osobito nova direktiva zagarantirali. Eto, zahvalio bi se danas na jednoj jako kvalitetnoj raspravi sa svih strana sabornice, zahvalio bi se i gđi. ministrici i ravnateljici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u nadi da ćemo ove prijedloge ili barem jedan dio njih vidjeti i u slijedećem čitanju, pa i u konačnom prijedlogu zakona. Zahvaljujem vam na pažnji. Sada do 16 i 15 minuta ćemo imati pauzu radi, kao što sam rekao, provjetravanja sabornice.

Poštovana ministrice, kolegice i kolege. Mislim da nakon svih ovih rasprava možemo zajednički zaključiti da smo na ovom izuzetno važnom zakonu koji smo danas raspravili treba još dosta raditi i da treba poprilično stati u konzultacijama sa dionicima koji su zainteresirani za taj zakon. Nadam se da će svi dionici na koje se ovaj zakon odnosi poslati svoje primjedbe koje će se raspraviti do drugog čitanja, te da će se zajednički zaključci uključiti u konačan prijedlog zakona. Moramo posvetiti posebno veliku pažnju da bismo zadovoljili sve one koji svojim radom, intelektom i posebice svojim talentom doprinose stvaranju novih vrijednih sadržaja koji se koriste od strane naših građana i to naročito danas kad su nosioci podataka nosioci multimedijskih sadržaja gotovo svima dostupni. Daleko veća gužva se stvori kad to stavimo u kontekst interneta, u kontekst društvenih mreža, u kontekst velikih internetskih servisa i ostalih elektroničkih nosioca podataka odnosno djelitelja multimedijskih sadržaja. Vjerujem da ćemo se svi složiti da je neosporno da će se ovim zakonom osuvremeniti pravni okvir za zaštitu autorskih prava i srodnih prava i sigurno će se u većem dijelom prilagoditi digitalnom društvu. Međutim, čuli smo kroz rasprave da ćemo odredbama zakona teško zadovoljiti sve dionike, posebice u muzičkoj industriji budući da je teško definirati načine raspodjele naknada između autora, izvođača i diskografa. Ovo nam se između ostaloga očituje i u činjenici da trenutno ne postoji jedinstvena baza podataka o djelima već svatko, ovdje mislim na HDS i ZAMP, znači službu zaštite autorskih i muzičkih prava Hrvatskog društva skladatelja na HUZIP, Hrvatsku udrugu za zaštitu izvođačkih prava i ZAPRAV, Udrugu za zaštitu prikupljanja i raspodjelu naknada fonogramskih prava ima zapravo svoju bazu. Čuli smo već u raspravi, a ja ću još jednom ponoviti, prijedlog da se što je prije moguće formira ta jedinstvena baza koja će omogućiti bolju kontrolu, a predstavnici vlade mogu razmotriti i mogućnost da se sve te 3 navedene udruge spoje u jedno odnosno njihove funkcije da se spoje u neku krovnu udrugu, pa će se sustavi još više pojednostaviti i … [[Govornik se ne razumije]] optimizirati, smanjit će se troškovi za informatizacijske sustave, a istovremeno će sve biti kompatibilnije i kontrolabilnije. Da bi bar malo jasnije bilo kolika je gužva u zadovoljenju pojedinih interesa moram spomenuti da dok nam se s jedne strane javljaju autori, s druge se javljaju i udruge koje polemiziraju o mogućim odredbama vezanim za prava na naknadu o digitalnim streaming servisa poput Spotifya, Apple music, Deezera i sličnih. Osim dionika u muzičkoj industriji svoje su nezadovoljstvo izrazili i kazališni redatelji i filmski redatelji koji očekuju da se rasprave i njihove primjedbe i sugestije, a isto tako javljaju se i zastupnici Googla koji upozoravaju na potencijalne probleme zbog pojedinih odredaba zakona, a potrebno je napomenuti da se pri tom pozivaju na tumačenja EU direktiva od strane velikih europskih imena. Rezumirajući sve što smo čuli u današnjim raspravama, što smo komunicirali sa zainteresiranim strankama, što smo pročitali u pristiglim dopisima i u e-mailovima mogu reći da se do sad napravio veliki posao zahvaljujući radnoj skupini i ministarstvu, da se zakon uskladio sa EU direktivama, ali da još uvijek predstoji veliki posao da se zadovolje i interesi ostalih autora, a isto tako da postoji i veliki broj nezadovoljnih čije interese ćemo kroz primjedbe i konzultacije zadovoljiti nadam se do, do drugog čitanja ovog zakona.

Pred nama je u prvom čitanju Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Imali smo vrlo zanimljivu raspravu, a ono što je još važnije bile su odlične i primjedbe koje su bile u javnoj raspravi na prijedlog zakona koji je bio izazvao zaista strašno puno primjedbi. Postoji ona jedna uzrečica „taj se nije rodio koji je svima ugodio“ I zaista je riječ o jednom vrlo, vrlo, ja bih rekla i teškom i kompliciranom i zahtjevnom jednom poslu jer što je smisao zapravo cijelog ovog zakona? Smisao je da se stvori pravni okvir u jednom novom tehnološkom razvoju gdje morate zadovoljiti i omogućiti nova stvaranja proizvodnje i distribucije i iskorištavanja autorskih djela i svih onih dijela koji su predmet i zaštite srodnih prava. Dakle, mora se omogućiti da autori budu zaštićeni, da autori za to budu pravično nagrađeni, a živimo u jednom vremenu kad putem svojim smartphonova koje imate ovdje možete apsolutno u bilo kojem času koristiti nekakve stvari i kako to učiniti? Nije jednostavno. Da je lako ja sam sigurna da ne bi bilo ni ovoliko primjedba ni ovoliko rasprava. Rasprava je, ja se nadam nadležno ministarstvo, bila izuzetno korisna i da ćemo ono što dobijemo u drugom čitanju biti poboljšica. Da će se sve riješiti, neće. Da je sve moguće riješit, nije moguće. Da trebamo napraviti iskorak i napraviti jedan zakon koji odgovara u vremenu u kojem jesmo, trebamo. Da mu treba dati mogućnost da zaista živi na terenu i da se vidi kakav je on u primjeni, trebamo. Moja primjedba je uvijek bila kad imate jako puno odredbi, dakle uvijek kad vam je tema da li nešto izregulirati što detaljnije ili nešto ostaviti malo onako, ja bih rekla okvirnije ovdje se izrađivač odnosno ministarstvo odlučilo ići dosta detaljno, imamo 314 članaka što je jedan poprilično ozbiljan zakon. Ali ajdemo vidjeti i razmotriti, mi imamo zakon iz 2003. i voljeli bi da ovaj zakon definira sve i da nema nekakvih začkoljica i svega ostalog nemoguće, dakle samo da stavimo okvire. Ja još uvijek čitam knjige, moja djeca rade to drugačije, rade to na platformi. Ja na plažu idem sa torbom u kojoj je knjiga, moj sin ide sa svojim i uopće se čudi kako uopće mogu čitati i listati.

I onda imamo jedan problem koji nemojte nikad zaboravit, dakle Hrvatska je država nastala, ne samo da smo dobili svoju državu mi smo se i nekih drugih stvari vrlo brzo morali napraviti, kad vidite koliko mi dugo jesmo država, vrlo malo, u ljudskom rodu to vam je treptaj oka, dakle demokracije su se razvijale drugačije i naravno da imamo neriješenih stvari. Tko je nasljednik Jugotona? Tko je nasljednik pojedinih autorskih prava? Šta sa onom silnom arhivom koja je izuzetno dobra, koja je arhiva HRT-a odnosno Radio-televizije tad je bilo ne znam Zagreb? Imali smo jednu televiziju i Dnevnik je svake nedjelje bio iz drugog studija oni koji dugo pamte, a ja dugo pamtim. Dakle, imamo s jedne strane to nasljeđe, imamo tu jednu arhivu koju trebamo voditi računa, imamo neko nasljeđe koje se i čita u ovom zakonu, a imamo jedno novo vrijeme jedne nove tehnologije. Što će biti sutra? Nešto novo, nešto drugačije jer je to za neke nove ljude, za neku novu priču. Ja neću vas gnjaviti s arhitektima, gnjavila sam dosta, ja kad sam studirala sam crtala rukom i danas nastavim kada nešto moram naraditi skicu radim rukom, mladi ljudi crtaju na kompjutoru, sve su kompjutorski programi. Neko drugo vrijeme, neka druga priča.

Evo imali smo gotovo cjelodnevnu raspravu o jednom vrlo važnom i kompleksnom zakonu. Držim da je rasprava bila prije svega zanimljiva, a onda korisna kako za nas tako za kreatore zakona, a ono što je najvažnije treba polučiti jedan dobar pravni okvir za sve one koji će biti korisnici ovog zakona, a to su svi oni ljudi koji se u Hrvatskoj bave kreativnom i kulturnom industrijom. I stoga ću u ime Kluba zastupnika HDZ-a ponoviti da se predloženim zakonskim prijedlogom nacionalni sustav zaštite autorskog i srodnih prava modernizira i to modernizira u skladu s potrebama prije svega današnjeg suvremenog digitalnog društva u koje smo kročili, današnjeg suvremenog digitalnog tržišta i jednako tako u skladu s razvojem odgovarajućeg pravnog okvira EU i naravno dodatno će se unaprijediti određeni aspekti i nacionalnog sustava. Jednako tako ponovit ću i naglasiti da sustav zaštite autorskog prava i srodnih prava prije svega ima za cilj osigurati poticaj za stvaranje autorskih djela kao i za ulaganje u stvaranje autorskih djela i drugih predmeta zaštite, ali jednako tako i osiguravanje pristupa javnosti tim djelima odnosno predmetima zaštite i to na način da se naknadama od korištenja djela i drugih predmeta zaštite osigura povrat ulaganja u njihovo stvaranje i osiguravanje pristupa javnosti odnosno da se osigura financijska osnova za daljnje bavljenje kreativnim djelatnostima. I stoga je ovaj zakon važan ne samo za ekonomski, gospodarski nego i za društveni aspekt kreativne industrije u Hrvatskoj. Naravno očekujemo i to smo se ja ću reći manje-više svi s tim složili, da će donošenje ovog zakona osigurati jasnija pravila zaštite autorskih prava i srodnih prava prikladna za primjenu u digitalnom okruženju i kojima će se postići naravno veća pravna sigurnost i svakako doprinijeti gospodarskoj održivosti kreativnih, kulturnih i medijskih industrija, ali jednako tako i očuvanju kulturne baštine, a da se pri tom ne narušava sloboda izražavanja i drugi interesi korisnika digitalnih sadržaja i usluga.

Kolegice i kolege zastupnici. Nalazimo se u prijelomnoj svjetsko-povijesnoj situaciji, a ovo što se dogodilo s korona krizom, potenciralo je neke promjene koje su išle intenzivno, ali ipak sporijim tempom nego što danas svjedočimo. Ja sam po zanimanju profesorica i osnovni strah koji se kod nas profesora pojavio i ono o čemu su oni međusobno razgovarali u trenutku ove krize, gdje se inzistiralo da mi pređemo na nekakve digitalne platforme i na njima počnemo poučavati je, hoćemo li u budućnosti uopće biti potrebni. U jednom trenutku, ako dopustimo da se naša znanja i naša predavanja snime i budu taj nekakav jednosatni, dvosatni materijal, čemu mi uopće? Što će se s nama događati, jesmo li uopće potrebni, je li ovo put prema tome da se mi reduciramo ili da nas se riješi u potpunosti? Na koji način štititi naša prava i što je uopće taj nastavni materijal, trebamo li se mi za to pobrinuti ili će se tako nešto dogoditi u okviru određenih zakonskih prijedloga? Nitko od nas do sada o tome nije niti razmišljao, no imajući u vidu ovo s čime smo se sada suočili, morat ćemo ozbiljnije pristupiti tim problemima, da bismo zaštitili svoja, u ovom slučaju, autorska prava. Naravno, u nadi da je tako nešto samo privremeno i da ćemo se opet vratiti ovoj živoj nastavi, no kako trenutno ide, u nekoj skorijoj budućnosti, ne nužno sutra, i da se popravi epidemiološka situacija, sve više i nastava će biti virtualna, a nastavnici su ono o čemu smo premalo razgovarali kada smo govorili o autorskim pravima. Drugo pitanje, pitanje radnog odnosa i pitanje kome pripada djelo koje je nastalo u okviru određenog radnog odnosa, vrlo je važno pitanje za sve nestalne kreativne profesije, novinare u prvom redu i u tom smislu treba više razmisliti kako ići na ruku onima koji su primorani mijenjati radna mjesta i koji ovise o tom svom portoliu koji jedino što imaju i s čime mogu kasnije raspolagati. Bojim se, zaključno, što ću istaknuti da mi uopće pitanje onoga što je intencija zakonodavca i što pozdravljam, a to je da se suočimo s izazovima digitalizacije, da se nekako čak i ujedinimo, pa se pokušamo tako ujedinjeni, kao i EU na ovoj tržištu, protiv ostatka svijeta, tako i u ovom digitalnom svijetu na nekoj široj razini bilo izdavača, bilo različitih kompanija koja zaštićuju autorska prava, izborimo protiv ovih giganta koji su trenutno toliko prošireni da su u posjedu i da nas mogu ucjenjivati, da se to pitanje neće moći riješiti ovakvim zakonima. Da se neće moći riješiti prije nego što uopće zagrebemo ono što je ključno, a to je što su te platforme. Što je Facebook, što je Twitter, što je Google, što su sve te platforme koje objavljuju i reproduciraju taj sadržaj, a da ne pružaju adekvatnu naknadu. Podsjetit ću da u trenutku ubrzanog razvoja interneta, da se njima uvelike išlo na ruku ne sluteći koju će one moć imati u budućnosti, pa smo tako imali Communications Decency Act, čl. 230 koji je davao tim servisima jako bitne privilegije, trenutno govorim o Facebooku i onome što se naziva društvenim mrežama, ali i medijima, da ih se ne tretira kao izdavače zbog čega nisu pravno odgovorni za sadržaj koji korisnici plasiraju putem njihovih servisa. Obavezuju se jedino da moraju maknuti ono što je kažnjivo na federalnom nivou i da imaju imunitet od pravne odgovornosti za micanje sadržaja koje smatraju, uglavnom, uznemirujućim, lošim, itd., dok god postupaju u dobroj vjeri. Dakle, na različite načine te su platforme izuzete od pravne odgovornosti. Kako ih onda, imajući u vidu specifičnost njihovog pravnog statusa, natjerati da uvaže i poštuju autorska prava, a da prethodno ne riješimo njihovo funkcioniranje jednom za svagda. Nakon različitih cenzura ili onoga što su neki interpretirali kao cenzura, koji su se u posljednje vrijeme pojavila, a tiču se pitanja objavljivanja na društvenim mrežama, brojne su zemlje otvorile pitanje trebamo li regulirati njihovo djelovanje.

talijanski danas je hrvatski. Andrej Plenković je legitimni predsjednik Vlade RH jer je na izborima osvojio toliko glasova da je sa kolegama iz SDSS-a i nekih manjih stranaka uspio stvoriti Vladu. Jel tako? I ta Vlada je produkt volje građana, meni se on ne sviđa i krivo mi je, ali tako je kako je, Izborni zakon nije pošten, ali takav je nepošten ali takav je. Međutim mi danas imamo nešto na što hrvatski građani ne mogu utjecat, na izbor Andreja Plenkovića mogu usprkos lošem Izbornom zakonu, sutra kada budu izašli na izbore pa neka glasuju za suvereniste i dobit ćemo alternativu, ali meni se ne sviđa što mi ne možemo utjecati npr. na jedan iznimno snažan alat koji danas kontrolira javno mnijenje, a to su društvene mreže, ali ne kontroliramo uopće. Neke normalne države su uvele tu ograničenja i kontrolu jer pazite, mi smo ipak demokratsko društvo i politiku biramo, ali mi smo dali mandat nekome u Facebooku, u Twitteru u TikToku u Redditu na YouTubeu da nama u našem prostoru rade što god hoće. To je jedan problem. Drugi problem koji nije direktno vezan uz ovo, ovaj prijedlog zakona je što oni to rade besplatno odnosno lipe nam ne plaćaju, a izvlače milijarde i milijarde kuna godišnje od hrvatskih građana i hrvatskih poduzeća i nikom ništa.

I sada, ono što ja povezujem s ovime, o tome sam govorio jutros na početku rasprave, evo govorio sam prvi sad govorim i zadnji, mora biti moja zadnja, dakle … [[Upadica se ne razumije.]] osim dom, slažem se kolegice Mrak, tamo sam. Dakle, ono što je ključno ovdje naglasiti, mi smo dali mandat, dozvolili smo nekim mega kompanijama za koje ne znamo tko s njima upravlja, na koji način upravlja, što radi da plasiraju bilo koje sadržaje i da nemaju nikakvu pravnu odgovornost prema pravnoj regulativi i u našoj državi Hrvatskoj, apsolutno nikakve. Ja ću vas ovdje upozoriti na jedan događaj nedavni, a to je npr. da je bivši, danas bivši predsjednik SAD-a vjerojatno najmoćnije države svijete, blokiran na jednoj od najvažnijih društvenih mreža npr. na Twitteru. Dakle, govorimo o autorskim pravima, a nismo regulirali one platforme, digitalne platforme gdje plasiramo te sadržaje. Ja mislim da ovdje idemo da smo u raskoraku, ajmo prvo regulirati odnose između tih pružatelja usluga i naše države Hrvatske, a onda ćemo moći govoriti o ovome, inače je ovo trla baba lan jer ove kompanije stvarno mogu sa bilo kojim autorskim djelom raditi što god i ne odgovaraju nikome u Hrvatskoj. Ajmo prvo riješiti ovaj problem, a onda možemo ići korak dalje. Dakle, ja sam ovo govorio više puta, evo pohvalit ću se da sam govorio prvi, siguran sam da će o ovome govoriti sve više i više kolega, čuo sam evo kolegica prije mene je nešto govorila o tome, ovo moramo staviti u fokus javnosti jer ovo će nam biti u doglednoj budućnosti jako veliki problem, kao i problem, ne samo kontrole, evo sad će me možda neko opet prenijet na krivi način, ali evo bit ću taj koji će i tu napraviti prvi korak, kao i problem umjetne inteligencije, dakle umjetna inteligencija je itekako korisna i treba tu ulagati, ali npr. neke normalne države kao što Amerika ili Kina one su uvele čak i ministarstva koja se bave prijetnjom umjetne inteligencije. Dakle, ajmo i o tome razgovarati i u HS-u i neka ministarstva donesu i po tom pitanju nekakve zaključke, to su problemi kojima se normalne države, razvijene, napredne bave. Ali evo vidite kako je to u Hrvatskoj, dakle mi zatucani katolibani uvijek te neke najnaprednije teme guramo. Uglavnom mislim da sam bio dovoljno jasan malo više suverenosti, a malo manje slobode onima koji koriste hrvatski prostor, a nisu iz Hrvatske.

Hvala svim zastupnicama i zastupnicima. Kako sam više puta uzimala riječ tijekom današnje rasprave ne bih više ništa komentirala osim se s ovog mjesta zahvalila na svim vašim komentarima i svim prijedlozima koje ćemo razmotriti do drugog čitanja. Nama je rasprava bila jako korisna. Raspravu su sigurno pratili i predstavnici svih udruga koji predstavljaju one kojima se njihova autorska i srodna prava štite i mislim da i oni mogu biti zadovoljni jer bez obzira i na neka slaganja i ne slaganja, današnja rasprava je pokazala da u Saboru postoji visoka svijest o potrebi zaštite autorskih i srodnih prava, istaknuta je potreba pronalaska balansa između različitih nositelja prava pravičnih naknada tamo gdje postoji generalni stav da ona za sad nije postignuta. Mislim da je jako važno što je puno zastupnika govorilo o pitanjima dostupnosti dakle s jedne strane da čuvanje prava i autorskih i srodnih, ali s druge strane uvijek pronalazak balansa da svi ti sadržaji, pogotovo oni koji su važni za javnost budu dostupni, bolje promicanje i zaštita nacionalnih kulturnih i kreativnih industrija u odnosu na globalne platforme. Mi ćemo uzeti vrijeme koje bude potrebno da se pronađe konsenzus oko još ovih nekih otvorenih pitanja, načelno rok za donošenje, za usklađivanje s direktivom je lipanj ove godine, dakle ima sasvim dovoljno vremena da se uzmu u obzir i vaši komentari, ali i komentari onih udruga koje su iskazivale svoje nezadovoljstvo ili ambiciju da se neke stvari urede drugačije.

Dakle, i to je nešto što je jako važno da je regulirano s obzirom na sve ono što se ima u posjedu npr. na HRT-u, pa je onda isto tako važno sve te materijale i sva ta autorska prava regulirati i kako ih onda regulirati i kako ostvarivati, dakle svi izvođači, svi korisnici i ovaj imatelji autorskih prava koji imaju pravo potraživati onda određena sredstva. U pravu ste, pogotovo zato jer u tom dijelu, dakle trajanja prava ovaj zakon nije donosio nekih novina, a taj dio zapravo u potpunosti je uređen međunarodnim bilo konvencijama ili europskim direktivama. Drugu repliku ima g. Habijan. Poštovana ministrice, evo danas je bilo ovdje riječi o autorskom dijelu koje je stvoreno u radnom odnosu, međutim ja bih ovdje pohvalio i spomenuo nešto što zapravo nitko nije naveo, a to je pitanje odnosno napokon da se regulira i pitanje autorskog dijela studenata. Dakle, naime ovim prijedlogom zakona jasno je propisano dakle da autorska prava na autorskim dijelima koje stvore studenti na bilo kojem studiji pripada njihovim autorima bez ograničenja, kao i obveze visokih učilišta da donesu pravila o postupanju s autorskim dijelima studenata.

Osim potrebe da se ovo pravo regulira mislim da je to i jedna dobra poruka o tome, o važnosti zaštite autorskog prava, dakle treba uvažit autorsko pravo od onog prvog trenutka kad se steknu uvjeti da se neko autorsko djelo smatra autorskim dijelom.

Rasprava nije bila u smislu da rigamo vatru, da, nego je bila u smislu ajdemo nešto napraviti da bi bilo bolje. Kad bi vi morali nekako ocjenjivati što bi, što bi bilo najteže za riješiti u ovoj zakonu, jer imate neke stvari koje će bit jednostavnije, lakše i sve ostalo, ali ima neke stvari znate kad imate suprotstavljene 3-4 grupacije, nema niko čarobni štapić da sad, imali bi ga i već bi bio prijedlog zakona, što bi vi ocijenili što će tu bit najteže za riješit? Hvala lijepo. Pa kao što smo i do sad, uložit ćemo sve napore koje možemo da moderiramo raspravu između različitih dionika i da se pokuša postići njihovo suglasje. Kada različiti dionici postignu neki minimum suglasja onda je puno lakše napisati normu jer ovdje uređujemo privatno pravne odnosne, znači zakonodavac mora jako paziti u slučaju autorskih i srodnih prava da ne ide predaleko u nametanju rješenja jer se zapravo cijela ova grana prava oslanja na međusobne odnose. Mislim da je jasno iz rasprave da nam ostaju određena pitanja vezano uz diskografe i proizvođače fonograma i određena pitanja u okviru filmske industrije koja zaista treba još razriješiti. Poštovana ministrice, na kraju rasprave bih rekao da autorska prava ljudi koji stvaraju, poglavito u novo vrijeme kroz društvene mreže se koriste njihova prava, ja sam vam naveo i određeni primjer gdje od određenoga autora skladatelja se mogu izvoditi, npr. ja sam naveo jednu pjesmu našeg kolege i ona je sad gledana u previše, po meni najbolja izvedba, po meni je to bila najbolja izvedba i spomenuo sam bojnu Čavoglave, kako riješiti to na društvenim mrežama da autori ostvare svoju naknadu, a to očito je vrlo teško i komplicirano. Imate li nekakvu naznaku prijedloga da i ono što na društvenim mrežama se prenosi od autora da ostvare pravo na svoju naknadu, pa makar to pjevao ja, pa prikazivao na društvenim mrežama ili neko od naših kolega kao što sam spomenuo ovu jednu od najboljih izvedbi bojne Čavoglava koja je dosta i gledana od našega kolege saborskog zastupnika? G. zastupniče, ovaj zakon je stvorio adekvatan okvir i za autore i za izvođače, pa ja pretpostavljam da će i autor i izvođači na koje se referirate naći način da u okviru ovog zakona sebi osiguraju pravičnu naknadu. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Ustava RH i čl. 172. Kao što ste vidjeli po naslovu, radi se o prvom čitanju i odnosi se odredbe Poslovnika koje se odnose na takvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za informiranje, informatizaciju i medije i za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje? S nama je gđa. Nina Obuljen Koržinek, izvolite.

Poštovani zastupnice i zastupnici, kao što sam ranije danas istaknula, mislim da je sretna okolnost da nakon Zakona o autorskim i srodnim pravima otvaramo raspravu i o prijedlogu Zakona o elektroničkim medijima, budući da i jedan i drugi tekst usklađuje se sa onim potrebama koje sa sobom donosi digitalno doba, novi oblici distribucije i proizvodnje sadržaja koji uvelike mijenjaju osnovne postulata rada medijske industrije. Ovim zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti radija i televizije, objavljivanje elektroničkih publikacija, kao i zaštita pluralizma i raznovrsnosti medija, te sastav i djelokrug regulatornog tijela Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije. Iako je to sigurno poznato svim zastupnicama i zastupnicima koji su čitali tekst, ja bih ipak uvodno, s obzirom na određene interpretacije u javnosti naglasila da ovaj zakon ne uređuje društvene mreže. Dakle društvene mreže nisu definirane kao mediji i nisu predmet regulacije sukladno ovom zakonu. Zakon koji je sad na snazi donosili smo 2009. g. tijekom pregovora o pristupanju Hrvatske EU i on se, iako je doživio neke manje promjene, nije više mijenjao, nije u velikoj mjeri mijenjao od 2009. g. On se, ovaj prijedlog koji je danas pred vama u prvom redu, usklađuje se s Direktivom o audio-vizualnim medijskim uslugama, i htjela bih reći, mi smo imali ambiciju ovaj zakon u prošlom mandatu i ranije predložiti, međutim, pregovori oko te direktive trajali su dulje nego što smo očekivali, tako da je javna rasprava provedena zapravo prošle godine u rano proljeće, a iz poznatih razloga, zakon je tek sad upućen u HS. Osnovni ciljevi direktive bili su prošiti određena audio-vizualna pravila na platforme za dijeljenje video sadržaja, kao i na audio-vizualni sadržaj koji se dijeli na određenim uslugama društvenih medija, uvesti fleksibilnost ograničenja primjenjivih na televiziju, ojačati promidžbu europskih sadržaja i naravno, dalje do one mjere koje omoguće, posebno zaštiti djecu, učinkovitije suzbiti govor mržnje i ojačati neovisnost nacionalnih regulatornih tijela. Dakle ako usporedimo onaj okvir s kojim smo se usklađivali 2009. i ovaj s kojim se usklađujemo danas, ono što treba istaknuti jest da smo mi imali vrlo precizno definirane klasične medijske usluge, dakle klasične linearne medijske usluge, posebno radio i televiziju, ali zapravo vrlo malo regulirane nelinearne usluge, koje su u međuvremenu evoluirale i kojih je danas zapravo jedan jako veliki broj. Ja ću pokušati sažeto istaknuti neka, 20-tak najvažnijih točaka ili područja koja se mijenjaju u ovom zakonu u odnosu na postojeći tekst, uz naravno, nadogradnju definicija, poseban naglasak u ovom zakonu, stavlja se na osobe s invaliditetom i postupno povećanje dostupnosti svih usluga osobama s invaliditetom te se medijima stavlja, elektroničkim medijima stavlja u dužnost razviti akcijske planove kako bi poboljšavali tu dostupnost. Dakle, zaboravila sam samo uvodno spomenuti, dakle dio ovih točaka koje ću istaknuti proizlazi iz Direktive, a jedan dio odnosi se na unaprjeđenje našeg zakonodavnog okvira gdje smo potpuno autonomni uređivati ovo područje u onom dijelu gdje smo uočili da su potrebne određene preinake ili unaprjeđenja. Dakle jedna takva odredba odnosi se na veću transparentnost u objavi podataka, vezano na objavu vlasničke strukture, dakle sad je obveza da mora biti objavljena na internetskim stranicama, kao i na objavu podataka o financiranju i dostava Agenciji za električke medija, izvatka iz Registra stvarnih vlasnika. Isto tako, ona obveza potrošnje 15% godišnjeg iznosa namijenjenog za promidžbu ili oglašavanje od strane tijela državne uprave, sad se proširuje i na elektroničke publikacije, prije su bili samo radijski i televizijski nakladnici, tako da je i izdavačima elektroničkih publikacija omogućimo da sudjeluju u jednom dijelu tih prihoda. Uvodi se obveza i to smatramo jako važnim, da se sredstva za financiranje elektroničkih medija na lokalnim razinama moraju provoditi uz javno objavljene kriterije i putem javnih poziva. Mijenja se način izračuna programske osnove čime će se omogućiti lakša prilagodba linearnih medijskih servisa za vrijeme trajanja koncesije stvarnim potrebama njihove prilagodbe tržište, usklađuje se udio ukupnog tjednog programa koji mora biti posvećen priopćavanju vijesti i obavijesti s područjem sukladno veličini koncesijskog područja. Tu je bilo uočeno da su postojale određene nelogičnosti. Na tragu prethodne rasprave o zaštiti i očuvanju hrvatskih kulturnih i kreativnih industrija u ovom zakonu podižemo kvotu za hrvatsku glazbu radijskim nakladnicima sa 20 na 25%, a komercijalne televizije po prvi put novim zakonom moraju ulagati u domaću neovisnu produkciju. Međutim, s obzirom na ovu krizu u kojoj smo se našli ova odredba stupit će na snagu s odgodom od dvije godine i tad ćemo tek krenuti s malim postupkom u nadi da će se taj postupak s vremenom povećavati. Što se tiče ove kvote sa 20 na 25% što se tiče hrvatske glazbe, moram istaknuti da najveći broj hrvatskih radijskih nakladnika već značajno premašuje tu kvotu. Što se tiče pitanja narušavanja pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, udio svih programa pojedinog pružatelja medijske usluge sukladno ovom zakonu neće smjeti prijeći 45% udjela u gledanosti, a ako prijeđe tih 45% neće moći dalje stjecati nove udjele u drugim pružateljima medijskih usluga niti će moći dobiti novu koncesiju. Naime, mi smo imali ta pitanja koncentracije vezano isključivo na linearne znači na radioteleviziju odnosno tisak i pojavila se potreba da se zapravo u odnosu na praćenje koncentracije pogleda cjelina prisutnosti na tržištu. Onaj princip koji smo uveli zakonom iz 2009., a to principi koregulacije i samoregulacije zadržavaju s ambicijom daljnjeg jačanja jer mišljenje je naše Vlade da je uvijek puno bolje kad mediji ulaze u režime samoregulacije i koregulacije, a da je zapravo sama regulacija ili neki drugi pravni lijekovi nešto što kad god je moguće treba izbjeći. U zakonu se uvodi obveza poticanja medijske pismenosti, uvodi se pružateljima audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev da moraju osigurati 30% udjela europskih djela u svojim katalozima. Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev koji nemaju pravni nastan u Hrvatskoj, a usmjereni su na Hrvatsku bit će dužni uplaćivati sukladno Audiovizualnom zakonu financijski doprinos za proizvodnju europskih djela. Isto tako bolje se definira definicija neovisnog producenta koja je stvarala dosadašnja definicija stvarala je određene probleme u primjeni. Isto tako možemo reći da nešto liberalnije se postavljamo prema mogućnosti produljenja koncesije. U slučaju onih nakladnika koji nisu imali opomenu ili im nije privremeno bila oduzeta koncesija i koji imaju usvojen statut medija u slučaju kad nema drugih zainteresiranih. Drugim riječima, omogućit će se da oni bez prolaženja ponovne kompleksne procedure samo notifikacijom interesa da nastave sa tom koncesijom da ju mogu i produljiti. Isto tako rok trajanja koncesije produljuje se s 10 na maksimalno 20 godina, što smatramo da će isto omogućiti nakladnicima koji vrlo često moraju uložiti značajna sredstva i u opremu i u druge resurse, produkcijske resurse da se većom pravnom sigurnošću se bave tim poslom. Što se tiče pitanja oko programske osnove, tu je došlo do određenih usklađivanja u prvom redu vezano uz uočene nelogičnosti dosadašnjeg zakona, uvodi se i sezonalitet u odnosu na vlastitu proizvodnju, dakle zima-ljeto, smanjuju se neki postoci, gledaju se dulja vremenska razdoblja. Isto tako treba spomenuti da se to je bilo dosta o tome riječi u javnosti već, pitanje prekršajnih odredbi. Taj se broj nije povećavao u odnosu na dosadašnji zakon, međutim zbog drugačijeg nomotehničkog organiziranja zakona možda se činilo nekim čitateljima zakona da ih je sada puno više. Isto tako što se tiče područja videa na zahtjev, tu se uvodi obveza 30% europskog sadržaja u svim katalozima, uvodi se obveza onima koji imaju pravni nastan izvan RH ta kontribucija, uvode se i određene korekcije u odnosu na postotak vijesti kao što sam rekla ovisno o području pokrivanja. Donosi zakon neka unapređenja u onom dijelu funkcioniranja Vijeća za elektroničke medije odnosno Agencije za elektroničke medije gdje je bilo primjedbi. U javnosti se, pogotovo uoči današnje rasprave i na kraju ovog uvoda željela bih to posebno spomenuti, posebno potenciralo pitanje čl. 93. i odredbi koje se odnose na dakle odgovornost nakladnika za komentare ispod članaka na elektroničkim publikacijama ili ono što se u zakonu naziva „sadržaj kojeg generiraju korisnici“ S tim u vezi povlačila su se pitanja je li se ovim zakonom uvodi cenzura, pa i u tom kontekstu govorilo se o navodnim drakonskim kaznama za nakladnike. Mislim da će biti korisno za ovu našu raspravu da podsjetim da su nakladnici zapravo i do sad bili odgovorni za cjelinu svog sadržaja, ovdje se to samo dodatno podcrtava.

Ono na što se stavlja naglasak u čl. 93. su teška kršenja Kaznenog zakona, dakle kad govorimo o, kad govorimo o zločinu iz mržnje, poticanju na mržnju, dijeljenje dječje pornografije ili nesankcioniranje sadržaja koji su štetni za maloljetnike, dakle govorimo o vrlo teškim kaznenim djelima. Mislim da ne bi, da ta teza koja se počela prenosit u javnosti oko cenzure zaista ne stoji i nikome nije bila nikakva namjera bilo koga cenzurirati ovdje se samo radi o odgovornosti za sadržaje koji se nalaze na elektroničkoj publikaciji jer moramo biti svjesni da se taj, generiranje tog sadržaja ne omogućuje bez razloga, dakle nakladnici omogućuju generiranje tog sadržaja zato jer to povećava doseg, klikanost, a onda to povećava i vrijednost tog oglasnog prostora, dakle nakladnici monetiziraju i izvorno napisani tekst, ali i sve ono što se nalazi ispod tog teksta i u tom smislu naše je mišljenje, a to je bilo na neki način i iznjedreno u okviru radne skupine da se to područje treba regulirati. Pred raspravom, pred nama je uskoro i na razini EU rasprava o novom didžitel servis izekt, dakle aktu o digitalnih uslugama gdje će ovo pitanje biti vrlo visoko na dnevnom redu i očekuje se daljnja rasprava i pronalazak nekog zajedničkog rješenja. Ono što na kraju ovog uvodnog dijela želim istaknuti da je cijelo područje kulturnih i kreativnih industrija značajno zahvaćeno covid krizom, takva je situacija i u medijima koji ovise u najvećoj mjeri o sredstvima koja prikupe od oglašivača u vremenu krize, ekonomske krize naravno da tvrtke prvo štede na oglašavanju. Mi smo malo tržište, neovisni mediji neizmjerno su važni za našu demokraciju i mi se nadamo da ćemo i kroz planirani program oporavka i otpornosti osigurati određene mehanizme koji će pomoći našim medijima da prođu kroz ovu krizu. Poseban naglasak bit će stavljen na financiranje medijske pismenosti, dakle programa medijske pismenosti jer i to je zapravo jedna tema koja objedinjuje mnoge dileme o kojima smo već danas razgovarali, a vjerojatno ćemo razgovarati i tijekom ovog popodneva. Dakle, ja vjerujem da ćemo s ovim poboljšanim novim zakonom stvoriti jedan kvalitetniji okvir za rad hrvatskih medija i omogućiti i nakladnicima, ali i novinarima, pa onda naravno i njihovoj publici daljnji razvoj održivih profesionalnih i kvalitetnih elektroničkih medija u RH. Imamo nekoliko replika, izvolite uvaženi zastupnik Raspudić. U ime Kluba zastupnika MOST-a tražim pauzu od 15 minuta kako bi se dodatno konzultirali o iznimno problematičnim aspektima ovoga zakona na koje sam i osobno upozoravao na resornom odboru, a vidim da je sve ostalo neizmijenjeno. Radi se o stvarima koje zadiru, koje narušavaju ustavno pravni poredak RH, koje zadiru u ustavom zajamčenu slobodu govora, slobodu izražavanja mišljenja, slobodu vjeroispovijesti, također koje su suprotne i Općoj deklaraciji UN-a o ljudskim pravima a pored toga određeni članci poput čl. 51. ugrožavaju slobodu poslovanja i slobodnog tržišta. Radi se o vrlo ozbiljnim stvarima, radi se o jednoj, kolokvijalno da se izrazim cigli umotanoj u celofan Zakona o elektroničkim medijima i smatram da nam je za raspravit te stvari potrebno obaviti dodatne konzultacije. Mi smo ovdje čuli jednu vrstu Orvelovskog novog govora, čuli smo da su direktive EU o kojima bi bilo dobro čuti više govore o suzbijanju govora mržnje. Što je govor mržnje, gdje se on spominje i definira u našem zakonodavstvu, tko je arbitar određivati što je govor mržnje, a što nije govor mržnje i je li zadaća države i zakonodavca skrbiti se nad mržnjom i ljubavlju ili je naš posao nešto drugo i hoće li se Ministarstvo kulture morati preimenovati u Ministarstvo kulture i ljubavi doslovno u Orvelovom smislu? Da nam je neko u trenutku pada Berlinskog zida, pada i konačno i drugog totalitarizma na tlu Europe rekao da ćemo 2021.g. slušati ovakve sintagme koje se nameću, a koje kao da su prepisani iz Orwellove 1984. čovjek ne bi vjerovao.

Imamo sad nekoliko replike, molim ministricu da dođe. Prva je replika uvaženi zastupnik Marijan Pavliček. Izvolite. Smatram da ovaj prijedlog zakona ima niz manjkavosti, međutim o tome ću više u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suvrenista. Međutim, imamo ovdje jedno konkretno pitanje za vas. Zar vi osobno niste prekršili ovaj prijedlog zakona odnosno postojeći zakon, naime čl. 28.aktualnog zakona koji je još uvijek na snazi tj. čl. 33.koji glasi „Državna tijela i njihovi predstavnici te sindikati i različite interesne skupine ne smiju utjecati na nakladnika televizije i/ili radija glede stvaranja audiovizualnog ili radijskog programa. Naime, 17.ožujka 2020.g. u neposrednoj blizini na inicijativu Andreja Plenkovića na tajnom sastanku na kojem ste prisustvovali i vi bili su glavni urednici medijskih kuća Hrvatska gdje ste od istih zatražili kako treba izvještavati glede korona pandemije, zar to nije očito kršenje ovog članka zakona? Nisam nikad prekršila niti jedan zakon, a pogotovo ne ovaj zakon. Nitko nije nikome sasvim sigurno u Hrvatskoj u demokratskoj Hrvatskoj nalagao kako će izvještavati. Medijske slobode i neovisnost medija jedan je od temeljnih principa na kojem se gradi naša demokracija i mi sasvim sigurno te principe nikad ne bi kršili. Tražimo stanku u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista kako bi se dodatno konzultirali oko prijedloga ovoga zakona. Ne mogu se ovdje složiti s vama ministrice da niste pokušali nametnuti i urediti uređivačku politiku hrvatskih medija. Naime, upravo je premijer Plenković na sjednici Vlade 23.prosinca i to pred kamerama otvoreno pokazivajući prstom prema svim medijima rekao kako treba izvještavati što se tiče cijepljenja. Zar to nije još jedan egzaktan primjer kršenja članka ovoga zakona? Čuli smo vaše razloge. Sljedeća replika uvažena zastupnica Boška Ban Vlahek. Poštovana ministrice. Uspjeli ste izraditi prijedlog koji je istovremeno na štetu i medijima ignoriranjem njihovih problema i omogućavanjem tužbi s drakonskim kaznama i pravo na slobodu govora, što je svojevrstan uspjeh, dok ni na koji način ne rješava problem govora mržnje u javnom prostoru. Uvodno sam rekla, a ponovit ću evo danas koliko god puta bude trebalo, nikakve se drakonske kazne ne uvode. Usporedite ovaj zakon sa zakonima iz 2009.i 2003.svi iznosi svih kazni su potpuno isti i ništa se u tome nije mijenjalo. Drugo, mi nigdje nismo govorili i ja nikad ne koristim u odnosu na ovaj zakon govor mržnje. Termin govor mržnje je jedan kolokvijalni termin koji nije definiran niti jednim zakonom, ako ste se referirali na čl. 93.onda su to vrlo precizno navedena djela koja su inače obuhvaćena Kaznenim zakonom, a odnosi se o sadržajima koji potiču na kaznena djela terorizma, kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom, kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju sve definirano Kaznenim zakonom, a ne ovim zakonom. Što se tiče povećanja broja kazni, da riječ je o tome da je u prošlom zakonu bilo 34, a sada 104 točke po kojima se može prekršajno goniti. Da, vi ćete reći da je to zbog drugačijeg načina formuliranja, no ja ne pronalazim, možda nisam dovoljno pažljivo gledala neke odredbe poput nejasne poput utjecaja na moralni razvoj maloljetnika koje se sada kažnjavaju, a u zakonu se nisu kažnjavali. Ono što ću vas i pitati je, što znači u čl. 14 da se ideje nacionalističkih totalitarnih režima osuđuju, znači li to da one nacističkih totalitarnih režima prolaze? Drugo ću vas pitati o terminima koje ste prenijeli u ovoj zakon, a bili su i u prethodnome koje su potpune nebuloze. Objasnite mi što je ponašanje koje uvelike šteti zaštiti okoliša za razliku od onog koje šteti zaštiti okoliša, što je to moralna šteta maloljetnicima, što je nemoralno, a što je osobito nemoralan sadržaj?

Vjerujem da su svima na raspolaganju savjeti pravnih stručnjaka koji mogu ukazati zašto je zbog nomotehničkog raspisivanja sada veći broj alineja, ali je potpuno jednaki broj odnosno za tri alineje manje su referirane u prekršajima. Čl. 14.u cijelosti je prenesen tekst iz Zakona o sprečavanju diskriminacije, a ovi termini koje govorite dakle uvelike štetiti ili štetiti, pronalaze se u direktivi izravno su preneseni iz direktive i kao što sigurno znate, vi ste saborska zastupnice ovdje su se transponirale već brojne direktive. Jedan dio direktiva prenosi se izravno pa je tako unesen i u ovaj tekst zakona i nije se mijenjao u odnosu na zakon iz 2009.g. Hvala. Poštovana ministrice.

Donošenjem Nacionalne razvojne strategije stvorit će se uvjeti da se donese i strategija razvoja kulture i medija kao što je i naznačeno u tom dokumentu, o tome sam više puta govorila. Što se tiče Zakona o medijima on je predviđen za četvrti kvartal znajući da se taj zakon gotovo 20 godina nije mijenjao mi smo prije početka rada na tom zakonu pozvali neke ključne dionike na prethodne konzultacije pisanim putem do početka ožujka da nam dostave svoje prijedloge u kojem smjeru mijenjati taj zakon jer postoje vrlo različita mišljenja i to od stručnjaka. Jedni koji misle da ga treba minimalno doraditi i da je dobar temelj i drugi koji misle da treba značajne izmjene. A što se tiče usklađivanja s direktivom, mi smo nažalost zbog situacije s covidom propustili rok kao i većina drugih država članica, rok je bio rujan 2020.g., međutim vjerujemo da ćemo to uvažena zastupnica Marijana Petir. U čl. 46.ovog zakona uvodi se veća zaštita kulturnog identiteta kroz povećanje kvote hrvatske glazbe i hrvatskih audiovizualnih djela što svakako pozdravljam, mislim da je to značajan iskorak te je također u čl. 71.se definira što se potiče državnim novcem iz fonda pa je tako navedeno da se potiču oni sadržaji koji povijesno i vjerodostojno prikazuju Domovinski rat što je odlično, podizanje svijesti javnosti o sposobnosti i doprinosu osoba s invaliditetom, poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade, dakle to su sve sadržaji koje svakako treba pozdraviti. No, potkrale su se tu i neke nejasnoće i termini koji se tumače na različite načine pa se dovode u vezu i sa rodnom ideologijom što svakako ne predstavlja vrijednost hrvatskog naroda, pa bih se ja založila da se kroz čl. 71., ali i kroz neke druge članke to rasvijetli i da se uvede termin poticanje ravnopravnosti između žena i muškaraca što ujedno i je ustavna kategorija u RH. Zaista u dogovoru sa predstavnicima ključnih dionika podigli su se postoci kvota za različite sadržaje hrvatskih kulturnih i kreativnih industrija i mislim da je to dobro i tome treba dati poticaj. Što se tiče fonda, fond je pokazao u zadnjih više od 15 godina svoju ulogu u prvom redu u pomoći lokalnim i regionalnim medijima koji bi vrlo teško s obzirom na mala tržišta na kojima djeluju mogli opstati da nema fonda. Kategorije u fondu su se mijenjale, u ovom prijedlogu koji sada ide nismo mijenjali kategorije, nije to bilo izneseno ni u javnoj raspravi, ali naravno zato smo tu u prvom čitanju da poslušamo sve prijedloge. U odgovoru na pitanje zastupnice SElak RAspudić ispravno ste rekli da ste u problematičan članak 14.copy-paste ono što je u zakonu iz 2009.bilo u čl. 64., pa uključujući i ovo gdje piše „zabranjeno je poticat i pogodovat poticanju širenju mržnje ili diskriminacije na osnovi“ i sad ide „ideja fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitaritarnih režima“ Ja iz politološke literature znam za fašistički, nacistički i komunistički totalitarizam. Je li riječ o tipfeleru kojeg ste napravili 2009., pa ga sad opet prenijeli, što znači da i ne čitate ovo što, što donosite ili vi amnestirate iz nekog razloga nacizam, pa nacizam je ok, a žigošete nacionalizam, što je vrlo fluidan pojam od zdravog patriotizma može biti pa do šovinizma. Dakle, ponavljam ideja fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugim totalitarnih režima, je li tipfeler? Ako priznate to onda ne čitate što prenosite, a ako nije tipfeler zašto amnestirate nacizam, a navodite komunizam, fašizam i nacionalizam? Kao što sam rekla ova definicija prenesena je iz Zakona o suzbijanju diskriminacije, dakle ona nije pisana za ovaj zakon, a naravno saslušat ćemo sve prijedloge i razmotrit sve prijedloge, nemojte molim vas imputirat da bi bilo koji totalitarni režim, a pogotovo nacistički koji je proizveo toliko zločina amnestirala.

Meni se imputira da ja na neki način relativiziram, a ja sam uočio da tu izostaje osuda i sankcioniranje nacizma. Očito je riječ o tipfeleru, vi ste priznali. Taj tipfeler je vjerojatno bio u Zakonu o suzbijanju diskriminacije iz 2008., pa u Zakonu o medijima 2009., pa ste ga prenijeli i danas, dakle vi mehanički copy pastate, ni ne čitate ovo što iznosite pred HS jer inače ne biste iznijeli takav tipfeler gdje ispada da se amnestira nacizam. Slijedeća replika uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana ministrice, Internet je danas zasigurno najveća platforma na kojoj se ostvaruje pravo na slobodan govor za ljude diljem svijeta. I svaki put kad dođemo u neku tanku liniju da se na bilo koji način ta sloboda govora, sloboda izražavanja na određeni način ili ukida ili regulira naravno da su nama svi radari stvarni oni radari koji funkcioniraju krenu i pitamo se u što se to može pretvoriti jer nikad nije dobro kad krenete prežestoko uvijek se to pretvori u nešto drugo. To smo imali u povijesti slučaj zaista da smo vidjeli da to jednostavno ne ide u dobrom smjeru. I druge zemlje imaju problem s ovim o čemu mi govorimo i imaju nekoliko načina ili nekoliko modaliteta. Dal se, dakle bilo je mogućnost da se i vidi način na koji su ispod pojedinih članaka su uvijek anonimni oni koji šire govor mržnje, da se to pretvori ipak u nešto drugo [[Upadica: Vrijeme]] možda bi to bio model koji bi nam pomogao. Dakle, postoji puno modela, ja sam o tome i moji kolege uoči ove rasprave govorili, dakle postoje mediji koji potpuno onemoguće komentiranje, postoje mediji koji imaju određeni rok u kojem je moguće neki članak komentirat, postoje mediji koji inzistiraju bez obzira ako ste i vidljivo anonimni da se, da biste stekli pravo na komentiranje morate negdje registrirat svojim pravim identitetom i na takav način prebacuju odgovornost na one koji takve sadržaje šire i dijele. Nikakva namjera nije sankcionirati medije nego upravo suprotno poslat jednu poruku da je potrebno za takva teška kaznena djela odabrati najprimjereniji način da se njihovo dijeljenje koje ugrožava širu zajednicu na takav način kao što je sad tolerira. Poštovana ministrice, rekli ste u svom uvodnom govoru da je odgovornost urednika bila i prije propisana, a da se sada samo dodatno podcrtava, pa vas ja pitam, oprostite kolegice može malo, hvala, pa vas ja sada pitam da li je s obzirom da ako je bilo i prije to regulirano da li je potrebno to ponovno podcrtavati ili se stvarno radi o tome da se, da se vrši pokušaj pritiska u smislu autocenzure? Drugo, s obzirom da plaćamo HRT milijarde kuna godišnje zanima me čemu nametanje regulacija radijskim postajama i televizijama u smislu količine vlastite proizvodnje, vremena trajanja određenog sadržaja i slično kada očito HRT ima dovoljno sredstava i ispunjava taj dio prema građanima, zašto to ne prepustiti tržištu i da gledatelji i slušatelji imaju onaj sadržaj koji traže, a ne onaj koji im se propisuje? Što se tiče ovog prvog dijela pitanja, dakle kao što sam rekla dosadašnji zakon je puno preciznije definirao linearne elektroničke medije, a puno manje nelinearne, tu spadaju elektroničke publikacije, ali tu spadaju i sve usluge na zahtjev. Budući da je prethodni članak precizno definirao ista ova kršenja za različite platforme koje prenose sadržaj na zahtjev na isti način potpuno istim, a to je propisano direktivom, na isti način se primjenjuje i istom logikom i za elektroničke publikacije. Što se tiče odnosa HRT i komercionalnih nakladnika mi uvijek balansiramo između onoga što je komercionalnim nakladnicima dohvatljivo. Neusporedive su javne obveze HRT-a i to tako treba i biti u svim područjima obrazovanja, kulture itd., ali i komercionalni nakladnici imaju svoju javnu ulogu. Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Uvažena ministrice, iščitavajući Zakon o elektroničkim medijima zakonodavac pokazuje jasnu namjeru o zaštiti hrvatskih autora, hrvatskih djela i hrvatskih neovisnih proizvođača s ciljem promocije hrvatskih kulturnih djela na unaprjeđenju audiovizualne industrije u smislu sačuvanja radnih mjesta i otvaranju novih radnih mjesta. Molim vas hoćete mi reći kako se ponašaju audiovizualni servisi koji nemaju poslovnu nastanu u RH u proizvodnji sadržaja na hrvatskom jeziku?

Dakle, kao što sam rekla uvodno, ovaj zakon poseže za reguliranjem a sukladno odredbama direktive nekih područja ili nekih djelatnosti koje dosad nisu bile regulirane. Tako je i sa različitim oblicima prekograničnog emitiranje a posebno u odnosu na različite platforme na zahtjev, dakle bez obzira na njihov poslovni nastav. Ako se oni obraćaju publici na jednom govornom području ili većinski se obraćaju, ili većinski imaju radnu snagu iz tog područja, oni potpadaju pod jurisdikciju tog regulatora te države. To će sad biti slučaj i u Hrvatskoj, a onda je logično se nametnulo i pitanje da i kontribuiraju kao i drugi nakladnici koji djeluju na teritoriju. Poštovana ministrice, ovdje imamo u čl. 39. da tijela državne uprave i javne ustanove kojima je osnivač RH su dužne 15% od ukupnih sredstava koje su namijenjene za promidžbu, utrošiti na lokalnim ili regionalnim radio postajama ili televizijama. Međutim, one su dužne također i dostaviti izvještaj, međutim imamo saznanja da to sva tijela državne uprave ne rade odnosno da ne utroše taj dio sredstava, a zašto ne utroše? Zato jer su kazne predviđene za nepoštivanje svih odredba osim ove odredbe, što nas dovodi do toga da je tu nešto diskriminatorno. Zanima me što mislite o tome i hoćete li poduzeti nešto da se to promijeni? Ovo je jedna vrlo afirmativna odredba koja ide prema, ona ima cilj da se ne plasiraju sva sredstva od oglašavanja prema nacionalnim medijima, s nacionalnim koncesijama, nego da se jedan dio dakle 15% usmjeri prema lokalnim. Otkad smo donosili tu odredbu, uvijek je trajala rasprava, posebno se udrugama ... [[Govornik se ne razumije.]] trebali za ovo propisati neku prekršajnu odgovornost s obzirom da se radi o tijelima javne vlasti, nekakvo je razmišljanje bilo da se ipak ide sa ponovnim apelima, upozorenjima, zato je i unesen ova obveza izvještavanja do 31. ožujka, nakon čega se onda one koji to ne poštuju može sankcionirati, međutim pokazuju podaci da je zapravo najveći broj ih te odredbe poštuje. Zahvaljujem se. Poštovana ministrice, u čl. 16. se vrlo dalekosežno po mom mišljenju pretjerano propisuje kako mediji trebaju raditi, na koji način se događa i moraju prikazivati, da se korektno moraju predočavati činjenice, događaji itd. i navodi se niz kriterija koje mediji moraju ispunjavati. S druge strane, isti ti kriteriji ne poštuju se u javnim natječajima za dodjelu javnih sredstava za programe i projekte medija pa ste tako, upravo vaše ministarstvo sklopilo ugovor i dodijelilo 1,3 milijuna kuna udruzi Priznajem i vlast koji imaju portal Priznajem.hr iz Slavonskog Broda koji poznat po dezinformiranju, fake newsu i zapravo prepoznat u nekim dijelovima, nekim člancima kao portal koji širi mržnju prema određenim skupinama [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] pa vas molim da nam kažete da li taj ugovor raskinut u međuvremenu kada ste saznali o kakvom se mediju radi? Pa što se tiče čl. 16., on je tu prenesen isti kakav je bio i smatram da je dobro podsjetiti na određene temeljene principe, oni izviru iz Zakona o medijima, a u jednom manjem broju članaka ponovljeni ili malo drugačije formulirani u Zakonu o elektroničkim medijima. Što se tiče natječaja za Europski fond solidarnosti, s obzirom da ste i vi iskusna u prijavljivanju na fondove EU-a, jako dobro znate na koji način se evaluiraju projekti, znate ko je PT1, PT2 i na koji način se provode te procedure pa onda isto tako jako dobro znate da Ministarstvo kulture nije ono koje odlučuje na koji način će se dodijelit sredstva nego se gledalo projekte i jesu li oni koji su prijavili projekte ispunili sve kriterije.

Evo ministrice, zanima me smatrate li uistinu sindikate interesnim skupinama? Naime, tako ste ih nazvali u čl. 33. i praktički kriminalizirali sindikalnu borbu upozorivši da sindikate treba spriječiti od utjecaja na nakladnike. Inače, stavimo na stranu žute sindikate, uglavnom se sindikati bave borbom za radnike i javnim dobrom, radničkom borbom, znači što bi trebao biti interes ovog zakona. Istovremeno ovaj zakon pokazuje prave interesne skupine koji su utjecale na njegovo pisanje pa tako Fond za poticanje pluralizama otvaramo komercijalnim tržišnim i profitno orijentiranim medijima, smanjena je obaveza objavljivanja lokalnih vijesti lokalnih televizijskih postaja sa 10 na svega 4-5 ili 7% omogućava se da nakladnici u potpunosti mijenjaju programsku osnovu samo 2.g. nakon dobivanja koncesije, te domaća, obaveza domaće proizvodnje je potpuno nedefinirana ostala, što znači da nakladnici mogu računati programe koji su u cijelosti realizirani van Hrvatske [[Upadica: Vrijeme]] na stranom jeziku, što međunarodne televizijske kuće i čine. Dakle, čl. 33. kaže državna tijela i njihovi predstavnici, te sindikati i različite interesne skupine. Mislim da se ovo da jako logički analizirat, za to nemamo vremena u jednoj minuti. Po vašoj interpretaciji valjda bi i državna tijela onda bili interesne skupine, ne radi se o tome, potpuno je jasno na što se misli u ovom članku. Radi se o tome da jednostavno za svoje vlastite interese takvi zagovaratelji, a posebno državna tijela i njihovi predstavnici ne smiju utjecati na nakladnike televizije ili radija glede stvaranja audiovizualnog ili radijskog programa. Vezano uz ovu drugu temu kao što sam rekla mi smo imali jedan disbalans gdje su linearne elektroničke usluge, dakle televizija i radio bili jako normirani za razliku od onih koji su na zahtjev i koji privlače sve više publike i koji nemaju nikakvih obveza i ovaj zakon je zapravo u dogovoru sa svim dionicima tražio balans, mislim da je postignut dobar balans. Poštovana ministrice, postojeći Zakon o elektroničkim medijima iz 2009.g. ima precizno definirane klasične medijske usluge i znamo da se zakon od 2009. nije značajno mijenjao. Međutim, znamo i to i jasno je da su se u međuvremenu značajno promijenile i tehnologije, ali i dostupnost elektroničkih sadržaja korisnicima. Čl. 93. predloženog zakonskog prijedloga odnosi se na odgovornost nakladnika za sadržaje koje generiraju korisnici odnosno odgovornost nakladnika za komentare korisnika da tako kažemo i molim vas da još jednom objasnite svrhu i smisao ovog članka. Onako kako ga ja iščitavam u njemu nije riječ o ograničavanju slobode govora, niti je riječ o bilo kakvoj cenzuri, nego o suzbijanju govora mržnje i odgovornosti nakladnika za generirane sadržaje koji sadrže govor mržnje. Kao što sam i uvodno rekla, odbacujem bilo kakvu insinuaciju da bi bilo kome palo na pamet u demokratskoj Hrvatskoj 2021. uvodit cenzuru ili ograničavat bilo čije, bilo čiju slobodu govora. Međutim, mi znamo da sloboda jednog, sloboda pojedinca prestaje tamo gdje počinje ugrožavat druge. U slučajevima teških kršenja kaznenih djela propisanih Kaznenim zakonom, dakle govorimo o dječjoj pornografiji, pozivanju na rasizam, ksenofobiju, kaznena djela terorizma, mora postojati odgovornost. Ako netko želi dijelit takve sadržaje može u demokratskoj državi i za to mora snosit odgovornost jednako kao da je došao takve poruke vikati ispred HS. Nema razlike između prostora javnog trga i digitalnog svijeta i mislim da je to kroz sve rasprave koje smo dosad čuli većinski ipak za ovakva rješenja imamo podršku. U čl. 15. i 16. koji su zapravo povezani, propisuju se kriteriji kojima trebaju udovoljiti audiovizualni i radijski programi, te sadržaji elektroničkih publikacija. Ta je propisana odredba imala i prekršajnu odredbu sa sobom. Međutim, iz nekog razloga, a čini mi se da je to zbog medijskih natpisa, brisali ste tu prekršajnu odredbu, a koja je nakana ovog zakona sigurna sam da je objavljivanje točnih informacija, na koji način ćete onda zapravo, na koji način će onda oni koji prekrše to pravilo snositi neke posljedice jel mora bit nekakva kazna za nešto što si napravio mimo zakona? Javna rasprava služi tome da uočite kad nešto pogriješite. Mi smo u raspisivanju u tom novom načinu raspisivanja prekršaja zaista došli u situaciju koja nije postojala u prethodnom zakonu da su se za čl. 15. i 16. pojavile prekršajne kazne. Kad smo na to upozoreni odmah smo to izbrisali jer ove čl. 15. i 16. treba čitati kao principe, a ne kao nešto što bi se sankcioniralo. Uvodno sam rekla da ovaj zakon inzistira na principima koregulacije i samoregulacije. Za slobodne medije, za neovisne medije u pluralnom i demokratskom društvu uvijek je bolje kad ovakva pitanja se tretiraju unutar tijela koja potiču samoregulaciju, koregulaciju, znači Vijeća časti, novinarskog društva, Vijeća za elektroničke medije u onom dijelu u kojem ili drugih samoregulatornih akata, a ne kroz neke prekršajne odredbe. Poštovana ministrice, evo svi vas napadaju, ja moram reći da je to zakon u prvo čitanju, kao prvo, a kao drugo moram reći da je zakon u raspravi dobio i niz pohvala. U prvom redu zbog veće transparentnosti o objavi podataka pružatelja medijskih usluga vezano za objavu vlasničke strukture na internetskim stranicama. Međutim, ono što mene muči je to što nigdje nije navedeno kada lokalna samouprava može biti vlasnik medija, pod kojim uvjetima, a to otvara naravno niz mogućnosti za politički utjecaj na medije zbog financiranja, sufinanciranja i drugih utjecaja. Prema sadašnjoj zakonskoj regulativi da bismo vidjeli tko ima i kakve obaveze ima prema medijima u lokalu moramo posegnuti prema Zakonu o lokalnoj samoupravi koji definira obvezu lokalne samouprave prema mediju, ali isto tako nigdje ne piše pod kojim uvjetima može biti vlasnik. To su riješile sve države EU, riješila je to i Srbija, pa pitam kad ćemo to mi riješiti, dal ćemo to riješiti u ovom zakonu ili nekom drugom zakonu? Kao prvo nemam osjećaj da me baš nešto jako napadaju, imamo danas jako dobru raspravu, prvo o Zakonu o autorskom pravu, a onda i o ovom zakonu ja zaista s pažnjom slušam sve i pohvale, a i evo ponekad neke male napade. Mi smo u ovom zakonu, u ovom prijedlogu donijeli prijedlog transparentnije objave vlasničkih struktura. To smatramo da je jako važno jednako kao što smo propisali obvezu izvještavanja medija, nisu svi nakladnici s tim bili sretni o izborima financiranja. Smatramo da će to za naše građane biti važno da vide, tko je vlasnik, tko ga financira i propisali smo obvezu da za lokalne medije, za financiranje lokalnih medija se moraju raspisivati javni natječaji, a ne kao što danas određene jedinice lokalne samouprave ih financiraju izravno. Mislim da će to biti veliki iskorak, ne znam kako bismo ograničili tko može biti vlasnik medija ili ne, ali ostavimo to za raspravu do drugog čitanja.

Mene zanima kad je to u hrvatski pravni sustav uveden taj termin i odakle vama pravo i ideja da se taj termin uvodi i možda evo da za početak objasnite Hrvaticama i Hrvatima što je to rodni identitet, da evo znamo, što sutra ne smijemo raditi odnosno što će biti sankcionirano prema prijedlogu ovog zakona. Gospodine zastupniče, a ponekad je kako vi kažete Hrvaticama i Hrvatima lakše objasniti nego na nekim drugim mjestima. Ja sam čim je to pitanje postavljeno na odboru, moram priznati bila začuđena od kud je ta tema uopće izronila. Dakle, ovo su odredbe od prve do zadnje potpuno isto napisane kao i 2009. godine i do prije par tjedana kad se ta tema dignula na odboru zaista nikad nisam čula nikoga da je primijetio da bi u ovom zakonu bilo nešto problematično, a sve je usklađeno sa Zakonom o sprječavanju diskriminacije. Međutim tu smo u prvom čitanju da čujemo sve komentare i sve argumente što je to 2021. godine postalo problematično kad do sad nikada nije bilo problematično, međutim odlučno odbijam vaše insinuacije da se ovdje itko bavi rodnom mitologijom, ovaj zakon se bavi elektroničkim medijima.

Ako je zakon istovjetan kao što je i bio prethodni zašto donosimo uopće novi prijedlog zakona. Dakle, a neke stvari koje su loše možda su se i potkrale. Ja vas upozoravam i ponovno vas pitam. Poštovana ministrice, zašto se u ovom prijedlogu zakona uvodi jedan novi termin ili dakle zašto se uvodi i što to znači, što podrazumijeva rodni identitet? Znači ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika i dobivate opomenu. Izvolite zastupnik Bulj.

Znam osobno bih mogao govoriti o problemima koji su u medijima nalaze, međutim je činjenica da ovim nametanjem kazni, sankcija zbog komentara medijima je po meni udar na slobodu, slobodu novinarstva. Kako vi mislite da će biti slobodno, znači tko će prosuđivati što je uvreda, što nije i na koji način? Hoćete vi neke kriterije raspisati ili na koji način? Ja samo mogu kazati, evo u Splitsko-dalmatinskoj županiji daje se novac liječnicima, njihovim direktorima škola da osnuju svoje portale, novac županijski da bi blatili mene il nekog drugog, al to je tema za se, ali opet sam za slobodu medija, a vi očito gasite slobodu medija. Dakle i ja sam naravno za slobodu medija i sigurna sam da su svi zastupnici koji su izabrani u ovaj demokratski sabor, zalažu se za slobodu medija. Nitko ne govori o uvredama, nitko ne govori o bilo kojem drugom sankcioniranju, nego ponovit ću o odgovornosti kako bi se onemogućilo objavljivanje sadržaja koji potiču na kaznena djela terorizma, kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom, kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju. Ja ne mogu vjerovati da bilo tko u Hrvatskoj, a posebno ovdje u ovom saboru bi imao išta protiv da oni koji dijele takve sadržaje za to budu sankcionirani. Da biste ih mogli sankcionirati morate znati na koji, morate uključiti odgovornost onoga koji im je omogućio prostor u kojem se takvi sadržaji dijele.

Zahvaljujem. Poštovana ministrice, moje pitanje se odnosi na prekršajne odredbe, znači onaj dio gdje se novčanom kaznom propisuje iznos od 100.000 do milion kuna. Prema vama se upućuje apel vlasnika malih medija koji kažu da ova razina početna od 100.000 kuna je za njihovo poslovanje jako puno.

Da ovakve drakonske kazne ne može izreći vijeće nego isključivo sud. Dakle, prema našim podacima, a možemo i kasnije u raspravi, nemam ovdje sad sve te podatke, mi nismo imali nikad takvih drakonskih kazni i sve u svemu godišnje se izreče između 15 i 20 kazni, sveukupno prema svim medijima mislim da nikad nije izrečena niti jedna više od 100.000 kuna, ali provjerit ću. Dakle, radi se zaista bi se radilo o nekim ekstremnim, vrlo grubim kršenjima, ali bih ih morao utvrditi sud, a ne Vijeće za elektroničke medije.

Hrvatski branitelji su stvorili državu za slobodu govora, ali vi namećete ovdje svega i svačega, od rodne ideologije do naravno da ćemo biti protiv sadržaja koji su neprimjereni. Međutim, koji su kriteriji da mene kao političara recimo tamo u komentarima neko napadne, hoćete to tražiti ili kako ćete?

Ovo nije bila povreda Poslovnika nego vaša replika i zato vam izričem opomenu. Sljedeća replika uvažena zastupnica Marijana Puljak. Zahvaljuje.

Recimo da u tekstu županu Žiniću ispod dole se pojave komentari da župan ima ne znam 13 kuća ili zapošljava ljude itd., dakle komentar koji je netko će reći lažna vijest. Hoće li portal biti odgovoran za tu lažnu vijest ili će se procesuirati onoga tko je objavio tu lažnu vijest? Dakle, po ovome kako je sada u čl. 93.ispada da će portal odgovarati za nekakve lažne vijesti i lažne činjenice koje su ostavili komentatori. Poštovana gospođo zastupnice. Ja ću ponoviti dakle da se u odnosu na čl. 93.odnosti samo na objavljivanje sadržaja koji potiču na nasilje ili mržnju, a posebno sadržaje koji potiču kaznena djela terorizma, kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom, kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju. Ne mislim da bi bilo kakvo pozivanje na bilo kakvu osobu, pogotovo javnu osobu moglo se podvest pod ovako nešto. Dakle, znamo na što se ovo odnosi i ne bi bilo dobro interpretirati odredbe da će bilo tko interferirati sa onim što građani misle, bez obzira iznijeli to anonimno ili svojim imenom i prezimenom. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Hvala. Mi smo nedavno ovdje u HS-u imali izvješće DORH-a za 2019.g. i u njoj tih kaznenih djela iz govora mržnje ima jako malo, dakle taj problem je u Hrvatskoj je sporadične naravi, dakle nije uopće nekakav ogroman problem kako vi iz Vlade želite pozdravit iako je svaki govor mržnje nešto što nije prihvatljivo u jednom normalnom društvu. Dakle, vi s ovim zakonom idete kako biste ograničili slobode, slobodu govora. Sjetimo se da je predsjednik Sabora jednom prilikom rekao Jandroković, da je za njih najveći problem i za ovu Vladu Facebook društvene mreže, vama očito ne odgovaraju komentari na vaše vođenje države i sada idete uvesti jednu autocenzuru jer koji portal će to biti odgovoran za one koji komentiraju, radije će u potpunosti onemogućiti komentare. Dakle, radi se o klasičnoj cenzuri i mi ćemo protiv ovoga žestoko ustati.

Ja se nadam da ste ga pročitali iako nisam u to sigurna jer da ste ga pročitali ne biste ovo tvrdili. Dakle, u čl. 93.govori se o sadržajima koji potiču na kaznena djela terorizma, kaznena djela u vezi s dječjom pornografijom, kaznena djela koja se odnose na rasizam i ksenofobiju i to je to, ništa dalje i ništa manje i ništa više.

Ne da niste pročitali nego prepisujete iz zakona koji su prije bili na snazi, a gdje su bili određeni tipfeleri. Dakle, jedini vi ovdje niste nešto pročitali. A što se tiče svega ovoga što ste nabrojali, nitko normalan to ne može opravdati, ali vidjeli smo sa ste vi spremni sve proglasiti terorizmom.

Zajedno s njim sam komentirao i raspravljalo čl. 93., a ministrica manipulira zato što brka dva stavka u odgovoru na pitanja. Dakle, u jednom stavku se govori o odredbama Kaznenog zakona, znači ako ste protiv ove manipulacije Orwellovske vi ste okej vam je dječja pornografija, rasizam i ostalo.

Ovo nije bila povreda Poslovnika ni kod vas, i vama izričem opomenu.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, uvaženi zastupnik Željko Pavić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice, kolegice i kolege. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije je kao matično radno tijelo napravio, raspravio na 3. sjednici održanoj 2. prosinca 2020. g. Prijedlog Zakona o elektroničkim medijima koji je predsjedniku Sabora podnijela Vlada RH aktom od 12. studenog 2020. g. U uvodnom obrazloženju koje ste u možda malo izmijenjenom obliku čuli u izlaganju ministrice, ministrica je istaknula da će se predloženim Zakonom i nacionalno zakonodavstvo RH transponirati odredbe EU direktiva. U raspravi su članovi Odbora najviše pozornosti posvetili čl. 93 st. 3 Prijedloga zakona, u kojem se navodi da je pružatelj elektroničke publikacije odgovoran za cjelokupni sadržaj na elektroničkoj komunikaciji, uključujući i sadržaj koji ... [[Govornik se ne razumije.]] korisnici te su upozorili i na mogućnost zlouporabe od strane pružatelja kao i na to da će pružatelji možda prije ukinuti komentare i time onemogućiti kritičko izražavanje. Rečeno je i da govor mržnje u svakom slučaju treba suzbiti, ali problem je što on nije dovoljno precizno definiran te je potrebno pronaći ravnotežu između suzbijanja govora mržnje i slobode izražavanja. Izneseno je i mišljenje da bi navedeni stavak trebalo izbrisati iz prijedloga zakona. Nadalje, primjedba je iznesena i na pojam „rodni identitet“ koji se spominje u čl. 14, 22, 71, 97 te je predloženo također, njegovo brisanje, ali je dogovoreno da taj pojam, kao i ostali pojmovi u navedenim člancima, budući su preuzeti iz Zakona o suzbijanju diskriminacije, ostaju. Predloženi zakon u raspravi dobio je i niz pohvala, u prvom redu zbog veće transparentnosti objave podataka pružatelja medijskih usluga vezano za objavu vlasničke strukture na internetskim stranicama, kao i za objavu podataka vezano za iznose i izvore financiranja te uvođenja obveze da se sredstva za financiranje proizvodnje i objavljivanje regionalnih i lokalnih programa dodjeljuje putem javnog poziva na temelju javno objavljenog kriterijima. Pozitivnim je ocijenjeno i to da audio-vizualne usluge ne smiju sadržavati poticanje na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv grupa ili člana grupe koje se temelju na diskriminaciji na osnovi spola, rase, boje kože, etičkog ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja jezika, religije ili uvjerenja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualnoj orijentaciji ili državljanstvo, kao ni sadržaj koji izazivaju na počinjenje terorističkog kaznenog djela. Također, članovi Odbora pohvalili su i nastojanja da se zaštiti hrvatski .../nerazumljivo/... također, članovi Odbora pohvalili su i nastojanja da se zaštiti hrvatski kulturni identitet kroz povećanje kvote hrvatske glazbe, hrvatskih audio-vizualnih djela te uvođenje kvote za djela neovisnih producenata audio-vizualnih djela, kao i rješenja usmjerena na zaštitu maloljetnika koja je sve više potrebna s obzirom na nove tehnike i tehnologije. Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova, sa 6 glasova za, 2 glasa protiv i 2 suzdržana odlučio predložiti HS-u sljedeće zaključke: 1. Prihvaća se Prijedlog Zakona o elektroničkim medijima; i 2. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi izneseni u raspravi dostavit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Prvi se za raspravu javio Klub zastupnika suverenista, uvaženi zastupnik Pavliček i Zekanović, izvolite.

Pod krinkom usklađivanja sa zakonodavstvom EU, ovim prijedlogom zakona nas vraćate u mračno razdoblje komunističkih režima jer onemogućavate hrvatskim građanima slobodno izražavanje vlastitog stava, jer onemogućavate i ograničavate slobodu mišljenja, što je u suprotnosti i sa Ustavom RH s čl. 38, a isto tako u suprotnosti s Općom deklaracijom o ljudskim pravima UN-a. I najveći apsurd toga što i dalje smatram da se upravo vi, ministrice, prekršili ovaj zakon, čl. 28, aktualnog zakona, odnosno čl. 33 novog prijedloga zakona koji kaže: „Državna tijela i njihovi predstavnici te sindikati i različite interesne skupine, ne smiju utjecati na nakladnika televizije i/ili radija glede stvaranja audio-vizualnog ili radijskog programa. Naime, 17. ožujka uoči same korona pandemije, upravo u neposrednoj blizini HS-a, u prostorijama Vlade na tajnom sastanku koji je inicirao premijer, na kojem ste prisustvovali vi sa glavnim urednicima medijskih kuća u RH, istima je jasno dano do znanja kako trebaju izvještavati o korona pandemiji.

Očekujem najotvorenije od svih medijskih kuća da se uključe u ovo i to čvrsto. Podcrtavam još jedanput, odgovornost medija i internetskog prostora, da otklanjamo te nebuloze koje postoje u eteru i da vaša uređivačka politika, N1, Nova, RTL i HTV, svima imate tu odigrati ulogu, nema dileme. To su riječi premijera Plenkovića a pri tom je upirao prst u novinare koji su bili na sjednici Vlade. Prijedloga Zakona o elektroničkim medijima. Zemljo, otvori se. Kada predlagatelj krši vlastiti zakon. Zemljo, otvori se. Ovo ima samo u RH a vi to možete negirat koliko hoćete, ali to je nažalost istina. Ali vratimo se sada i na manjkavosti samoga zakona. Naime, u čl. 93. ovog zakona, stavak 3., kaže se da je pružatelj elektroničke publikacije odgovaran za cjelokupni sadržaj objavljen na elektroničkoj publikaciji uključujući i sadržaj koji generiraju i korisnici. Ajmo reći laički, znači vlasnik jednog portala će bit odgovoran za sve one sadržaje odnosno komentare čitatelja koji će biti ispisani ispod članaka objavljenih za govor mržnje kao što vi kažete. Jeste li vi svjesni je li moguće vlasnik portala uopće nadgledati taj cjelokupan prostor i zašto bi odgovarao za ono što će neki čitatelj napisati? Taj isti vlasnik portala bit će prinuđen jer nema resurse, ugasiti mogućnost komentiranja i vraćamo se opet u mračno razdoblje, vraćamo se 20 g. unazad kada nemamo dvosmjernu komunikaciju što omogućava internet 2.0, nego jednostranu komunikaciju odnosno samo novinske članke koji su nam predstavljeni ovisno o ideološkom predznaku samog autora članka. No, dok mi raspravljamo o ovim zakonima, istovremeno velike kompanije, društvene mreže, Facebook, Twitter, mogu bez ikakvih problema, samovoljno po njihovoj procjeni blokirati korisnika na duže vrijeme, skinuti mu njegovu objavu, post bez gotovo ikakvog obrazloženja odnosno ustanova Faktograf u RH će odlučiti koji je sadržaj istinit a koji nije. A taj isti Faktograf čine ljudi koji imaju određenu ideologiju koja ne mora bit ista mojoj ideologiji, vašoj ideologiji i oni trebaju odlučivati da li neki sadržaj istinit ili ne. Stoga smatram da je Hrvatskoj potreban zakon koji će omogućiti poštivanje svih prava i sloboda hrvatskih građana na društvenim mrežama i internetskom prostoru. Kao i u mnogočemu, i ovaj puta nam može Poljska biti primjer jer planiraju donijeti zakon koji će štititi prava i slobode svojih građana na društvenim mrežama koji će omogućavati Poljacima da u slučaju blokade profila ili objave, imaju mogućnost žalbe te sam senzor može biti financijski kažnjen ukoliko se utvrdi pristranost pri cenzuriranju određenih objava na društvenim mrežama.

Ja mogu samo nakon svog kolege Pavličeka reći ovdje „Amen“ zapravo, ali evo ipak ću nešto reći. Jedna od najglupljih, najskandaloznijih i najjadnijih izjava koje je hrvatska Vlada donijela je tzv. interpretativna ili interpretacijska izjava povodom donošenja Istanbulske konvencije a u njoj među ostalim kaže odnosno stoji „RH smatra da odredbe Konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav.“ I onda uzmemo ovaj prijedlog zakona, Zakona o elektroničkim medijima i onda ovdje u čl. 93., 14., 22., 71., 97. se spominje nekakav čudnovati rodni identitet. I ministrica maloprije u replici nije znala reći, pojasniti što je to rodni identitet, da građani sutra ne bi možda se ogriješili o članke ovog zakona. Ona se to ne usudi izustiti. I kaže da je to bilo i u prethodnom prijedlogu zakona, odnosno zakona aktualnom, je, bilo je u jednom članku, čl. 64. se stvarno spomenulo, međutim ono što je jako bitno ovdje reći da što se tiče hrvatskog Ustava, u hrvatskom Ustavu ne postoji rodni identitet, to se ne spominje. Čl. 17. govori o nejednakosti osoba s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, nacionalno i socijalno podrijetlo i to je to. Nekakav novi fluidni rodni identitet ne spominju međutim mi ga sustavno uz sve prijedloge zakona gdje god možemo, guramo. E ovo je primjedba, nek se to isključi a od vas tražim da kao predlagatelj objasni o čemu se radi. Evo ja stvarno ne znam što to znači rodni identitet. Ja znam što je spol. A što je znači rod, odnosno što ovdje ovaj zakon podrazumijeva, ja ne znam. Kolega je spomenuo čl. 93. u kojemu se govori o, znači, 93. stavak 3. pružatelj elektroničke publikacije odgovaran za cjelokupni sadržaj objavljen na elektroničkoj publikaciji uključujući i sadržaj koji generiraju i korisnici. Jel se to odnosi i na vašu Facebook stranicu, ministrice? Evo sad primjer, sada kolega bilokoji ili kolegica, vama napravi nekakav komentar kojim nešto govori kontra rodnog identiteta, jeste li vi krivi ili je kriv taj koji nešto pisao protivi rodnog identiteta? Evo, to mene zanima, ili je pružatelj usluga u ovom slučaju, Facebook, pa će on odgovarati? Znači, tko odgovara? Provider, onaj glavni, Twitter, Facebook ili vi? Ovo je jako konkretno pitanje, evo molim vas da se o ovome porazgovara. I evo jedan konkretan primjer pa mi malo recite ko to zapravo nas već sada cenzurira? Ja sam više puta bio sam se susreo sa cenzurom na društvenim mrežama, prvi put mi je to bilo kad sam objavio sliku Slobodana Praljka, dan nakon njegove ili tu večer nakon što je znači on umro. Onda je moj profil bio blokiran, ne samo moj tisuću drugih profila i svaki put se to događa kad god neko objavi sliku Slobodana Praljka. Je li Slobodan Praljak upada u ove kategorije ove što ste vi naveli? U koju kategoriju on upada, gdje je on? Ja ne znam. Tko to kontrolira? I reći ću vam konkretan primjer, evo ga od prije dva dana. Opet sam blokiran, opet sam blokiran ovaj put na društvenoj mreži Twitter radi ove objave, pa mi recite evo vi mene naučite što sam ja pogriješio. A objava kaže „Ovo izgleda sjajno, na društvenoj mreži gdje dominiraju slobodoumni ljevičari pronašlo se čak 600 katolibana koji bi štitili život, usprkos golemom trudu naprednjaka“, stavio sam navodnike naravno. Također moram konstatirati kako je nevjerojatna količina bijesa i mržnje pobornika ubijanja nerođenih.“ I mene Twitter tu blokira, smanji mi …, onemogući mi djelovanje. Ministrice, koju sam ja odredbu zakona prekršio? Ja znam da kolegici Benčić, Borić pretpostavljam i Puljak ovo odgovara, ali nama Hrvatskim suverenistima ovo ne odgovara.

Hvala gospodi zastupnicima Pavličeku i Zekanoviću. Uvijek razumijem da smo mi ovdje u ime Vlade da bi naravno obrazlagali vama saborskim zastupnicima, ali nas prati i šira javnost tako da na neka pitanja koja ste podigli jednostavno moram odmah reagirati.

Dakle, vaš FAcebook i vaš Twitter to su vaši računi na društvenoj mreži, ovaj zakon ne uređuje društvene mreže. Meni je žao ako su vas blokirali, ja mislim da to nije dobro i mislim da je važno da hrvatska javnost stalno čuje vaše teze i vaša razmišljanja. Postavljate pitanje što je to rodni identitet, ja vam na to ne mogu obrazložiti jer nisam ekspert za ta pitanja. Ja pretpostavljam vi se tom temom puno više bavite, vi ste govorili o trećem wc-u i o takvim stvarima, dakle vi sigurno o tome znate puno više od mene. To nije tema Zakona o elektroničkim medijima. Ponovit ću odredbe koje su prenesene iz Zakona o suzbijanju diskriminacije, prenesene su još 2009.g. kao acquis tog zakona i odluka tadašnjeg Sabora koji je tada taj zakon u takvom izričaju usvojio. Jako mi je teško prihvatiti da bilo tko može tvrditi da se prijedlogom ovog zakona krši Deklaracija o ljudskim pravima ili da se vraćamo u neko mračno doba. Dakle, Hrvatska je demokratska zemlja, zakoni koje donosimo, a donosimo ih u skladu s Ustavom, '90.-te godine smo plebiscitarno odlučili da iziđemo iz mračnog doba i sigurna sam da nas nitko i nikakvim zakonima u njega ne može vratiti. Nitko nije utjecao na nakladnike, nitko nije kršio čl. 33., međutim u ovom konkretnom slučaju, a s obzirom da se vaša stranka suverenisti, radilo se o jednoj ugrozi, ozbiljnoj ugrozi i još uvijek živimo u razdoblju ozbiljne ugroze i potpuno je prirodno da se medijima o tome razgovaramo, ne na način da bi ih obvezivali da o nečemu na neki način govore kao što vidite barem našu Vladu dnevno propituju svi mediji svih mogućih, sa svih mogućih strana i to je legitimno. Ja ću se kao ministrica koja je između ostalog zadužena za medije uvijek za to zalagati, međutim u situacijama ozbiljne ugroze za društvo, za državu, za naše građane, a pandemija u kojoj živimo ozbiljna je ugroza logično je, očekivano i odgovorno od strane Vlade da o saznanjima, o planovima, o koracima komunicira. Jako smo transparentni u svim svojim nastupima i tako ćemo biti i dalje. Na kraju vraćam se opet na ovaj čl. 93., ovo je tema dakle pitanje komentara odnosno korisnički generiranih sadržaja i tema novog akta o digitalnim uslugama, on će vjerojatno na razini EU to područje detaljnije urediti, međutim ja vjerujem da je ovaj prijedlog zakona upravo na tragu takvih rješenja koja će u tom digitalnom aktu biti ponuđena. I ono što nisam uvodno rekla, pitanje odgovornosti nakladnika za sadržaje potvrđeno je i odlukom Europskog suda, kao što znate odluke Europskog suda zapravo se izravno primjenjuju i u naš zakonodavni okvir pa bez obzira na koji način mi to interpretirali ili ne interpretirali u tekstu zakona nas takvo određenje koje kaže da su nakladnici odgovorni za sadržaj, za cjeloviti sadržaj uključujući i komentare koje generiraju korisnici već obvezuje i obuhvaća. Prva je povreda Poslovnika. Zastupnik Zekanović već imate jednu povredu. Dakle, poštovani potpredsjedniče čl. 238., naravno kolegica ministrica nije uopće odgovorila ovdje zapravo, ona je bez veze govorila. Pa meni spominje kako wc, ja wc u životu svom nisam spomenuo, ali biste vi spominjali i te koliko puta zvijezde na nekakvim neboderima koje ja, nisam se spušta toliko nisko da to spominjem, a kad već se spominje i kad se tako igramo, spomenut ću i hrvatskoj javnosti da se za vrijeme vašeg mandata, da ja to nisam spriječio, da bi se u hrvatske knjižnice uveli LGBTIQ odjeli i to jako dobro znate. Prvo, nije korektno da govorite ministrici da govori bez veze jer nije ni ona vama to govorila.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa kolega Zekanović povrijedio je čl. 238., opet se ne zna ponašati u sabornici, osim što ružno govori da je nešto bez veze nešto rekao itd., opet govori neistinu jer cijelu jednu raspravu je vodio na wc-u u ovom saboru koji će nositi naziv „ono“ kada smo pričali o Istambulskoj konvenciji i on pronašao rodnu ideologiju i rodni identitet.

Slijedeća replika uvaženi zastupnik Hrvoje Zekanović. Poštovana ministrice, g. Borić će dobiti sigurno keks od ovoga predsjednika vlade, vi ste ovdje rekli jednu stvar koja prvo niste mi objasnili što je rodni identitet, što bi vi morali znat kao predlagatelj, mogli ste se raspitat, telefonirat, tu je i suradnica, niste rekli, ja bi volio da to hrvatska javnost od vas čuje i dužni ste to kazati, dužni ste to kazati, nemojte to ignorirati. I sada u odgovoru na repliku to izgovorite, recite o čemu se radi i hrvatska javnost to treba čuti od vas, vi ste predlagatelj, vi znate što u ovom dokumentu piše i to recite. Druga stvar, jedna čisto tehnička stvar, očito niste informatički potkovani, ali valjda vaši suradnici jesu, većina portala je danas spojena sa društvenim mrežama odnosno komentari na portalima dolaze zapravo jer su povezani s društvenim mrežama. Ne možete ni komentirati na portalima ako niste uopće logirani na društvenu mrežu.

Poštovani g. zastupniče, kao što sam rekla pitanje koje vi podižete nije pitanje merituma ovog zakona, ovaj zakon uređuje elektroničke medije, rad elektroničnih medija, odgovornost nakladnika, rad Vijeća za elektroničke medije, Agencije za elektroničke medije, uvjete dodjele koncesija itd. A što se tiče pitanje korisnički generiranih sadržaja i tehnologije to jednostavno nema veze jedno s drugim, dakle ono što ovaj zakon uređuje uređuje elektroničke medije i korisnički generirane sadržaje, a to jeste li vi to objavili na način da ste se izravno povezali sa svojom, sa svojim računom na nekoj društvenoj mreži ili ste poslali elektroničku poštu potpuno je irelevantno. Hvala lijepo ministrice, podržavam vas u vašem pokušaju da objasnite o čemu se ovdje radi i da ovaj pokušaj priče koju forsiraju suverenisti i MOST nije ono što piše u ovom zakonu i na tome moramo danas ustrajati jer se to radi namjerno s obzirom da oni zaista se bave društvenim mrežama vjerojatno imaju i svoje portale jer to je jako dobro vidljivo s obzirom na način na koji se prenose vijesti, prema kome se ti portali obraćaju itd. i vjerojatno ih nešto tu smeta i tišti, a nije ono što oni bi htjeli, tako da taj govor mržnje o kojem oni pričaju nije priča o kojoj govori ovaj zakon, zato ćemo danas pojašnjavati što točno piše da ne bi u medijskom prostoru ostalo ono što su pripremali već nekoliko mjeseci kao uvod u raspravu o ovom zakonu i to se ne libe, kažem, ponovno ponavljati ne bi li se oni stavili kao veliki zaštitnici tih medija i cijelo vrijeme govorili samo o jednom u kojem vlada cenzura, a nema emisije u kojem ti isti nisu. Non stop su tamo na toj televiziji i stalno govore da je tamo cenzura. Hvala vam g. zastupniče što ste podsjetili na ono što je meritum ovog zakona i ja se nadam kao što smo to imali tijekom jutra i današnjeg dana jednu vrlo kvalitetnu i informiranu raspravu o Zakonu o autorskom pravu koja će nama kao predlagateljima pomoći da u drugo čitanje dođemo sa još kvalitetnijim zakonom, da će i ova rasprava večeras biti usmjerena na isti način. To od nas očekuju i nakladnici i novinari koji rade u elektroničkim medijima, ali i šira javnost koja te medije prati i konzumira jer zaista ovo je jedan dio naše kreativne industrije koji je iznimno propulzivan, ali ima i u svom poslovanju i u svom djelovanju brojne probleme i mi vjerujemo da će ovaj zakon svima koji djeluju u medijima omogućiti da djeluju na puno kvalitetniji način. Povreda poslovnika, čl. 238., evo kolega Borić je iznio neistinu, znači da su Hrvatski suverenisti oni koji štite medije jer se upravo najviše pojavljuju na tim medijima, što jednostavno ne odgovara istini, tako su Hrvatski suverenisti najmanje u dnevno političkim emisijama od „Otvorenoga“ i sličnih za razliku od nekih zastupnika vladajućih koji ovdje imaju jednog do dva zastupnika, a pojavljuju se 7-8 puta, znači u zadnjih nekoliko mjeseci, kao što je primjerice kolega Hrebak. Nije bila povreda Poslovnika i vi dobivate opomenu. Slijedeća povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Ivanović. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Mislim da je ministrica vrlo suvislo objasnila što ovaj zakon donosi i na što se ne odnosi.

Sljedeća replika je uvažena zastupnica Boška Ban Vlahek. Problema u medijima ima mnogo, a ovaj prijedlog zakona većinu njih ignorira kao što sam već u nekoliko navrata rekla. Upitno je hoće li riješiti i one kojima se treba baviti poput govora mržnje na Internetu. Ministrica je mnogo puta do sada isticala kako će novi zakon ići u smjeru stvaranja ozračja tolerancije, onemogućavanja govora mržnje na portalima. No razvidno je iz postupaka ministrice da ona kao i ova Vlada tolerira što više potiče govor mržnje i fake news. Kako drugačije objasniti da je milijune kuna hrvatskih građana ministrica dodijelila desničarskim portalima koji šire netrpeljivost poput primjerice portala Priznajem koji je dobio 1,3 milijuna kuna.

Ovaj zakon trebao bi dati jedan mali doprinos za one slučajeve kad se krši odredbe Kaznenog zakona. Ono što je najvažnije ulagati u medijsku pismenost kako bismo obrazovali naše građane da znaju neprimjerene sadržaje prepoznati, da se suzdrže od njihovih dijeljenja. I zato mislim da je važno da ovaj zakon utvrdi i obvezu, ono što je predviđeno poticanja medijske pismenosti. Što se tiče vašeg komentara o tome da je ministrica dodijelila neka sredstva, kao što sam odgovorila već ranije zastupnici koja je jako dobro upoznata sa procedurama dodjele europskih sredstava. Ministri o tome ne odlučuju, odlučilo je Povjerenstvo na temelju projekta koji je očito ispunio kriterije o tome je li nešto desničarski ili ljevičarski portal. To bi bilo potpuno pogrešno da bilo tko s pozicije Vlade o tome sudi ili cijeni. Ovdje se samo treba kontrolirati je li netko krši zakon ili ne krši zakon. Idemo na sljedeću raspravu po klubovima, to je klub zastupnika Zeleno lijevog bloka uvažene zastupnice Borić i Benčić.

Zahvaljujem se. Pa evo ja ću pokušati u ovih par minuta reći nešto o prizmi kroz koju bi svi trebali gledati zapravo na ovaj zakon, koja je njegova svrha. Dakle, naravno da je ključna rasprava ovdje da li se ovim zakonom proporcionalno ili zapravo neproporcionalno i pretjerano ograničava sloboda izražavanja i medijske slobode. Dakle, čl. 10 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava, koja je dio unutarnjeg prava RH, ali po hijerarhiji propisa iznad zakona, kaže da svatko ima pravo na slobodu izražavanja i da to uključuje i slobodu mišljenja koja je jedina apsolutna sloboda, ali i slobodu primanja i prenošenje informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice. Međutim, s obzirom da je samo sloboda mišljenja apsolutna, ostvarivanje svih ovih drugih sloboda obuhvaća i prava i dužnosti, odnosno dužnosti i odgovornosti i može bit podvrgnuto određenim formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom i onda ću vam reći još koji je uvjet. E sad, što to znači? Ovaj zakon se zapravo bavi time, ustanovljuje što su dužnosti i odgovornosti, koji su kriteriji, koje su formalnosti, koji su uvjeti i ograničenja. Međutim, sve te formalnosti uvjet je ograničenja, moraju biti nužni u demokratskom društvu. Moraju biti propisani zakonom i moraju biti propisani na način da su proporcionalni legitimnom cilju koji želimo ostvariti. Ima 6 legitimnih ciljeva, neću vas njima zamarati, ali to su ciljevi zaštite ugleda i prava drugih, interesi državne sigurnosti, itd. I upravo u pojmu nužnosti u demokratskom društvu moramo razmatrati da li je ovaj zakon adekvatan za jačanje slobode izražavanja i medijskih sloboda. Pa ću tako reći da upravo kroz tu prizmu gledam odredbu čl. 16 i smatram da nije nužno u demokratskom društvu da zakonodavac propisuje što medij treba biti i što mora raditi, a posebno ne bi smio to propisivati na način koji uključuje jako velik broj interpretativnih pojmova koji nisu dovoljno predvidljivi u smislu što se od njega traži, pa tako primjerice, kaže se da pružatelji medijskih usluga i elektroničkih publikacija su obvezni promicati nepristranost, obvezni su isto tako, osigurati da su primjereno zastupljene sve vrste mišljenja i različiti pristupi. To po meni nije adekvatno regulirati zakonom na način da je to obaveza jednog medija jer mi zaista možemo imati pristrane medije koji su u nekom političkom spektru, koji na određeni način gledaju stvari, od njih možemo zahtijevati da se informacije prenose istinito, ali to ne znači da ih ne mogu prikazivati u određenom kontekstu nego ukupna medijska slika bi trebala biti ta koja daje raznolikost mišljenja, pogleda i konteksta za građane. E sad, ja osobno smatram da čl. 16 treba u potpunosti brisati i da treba propisati samo ono što mediji apsolutno ne smiju, što je u nekom dijelu i propisano.

Dakle kaže da je sloboda izražavanja jedan od temelja društva, nužna za njegov napredak i razvoj svakog čovjeka i da je to primjenjivo, ne samo na informacije ili ideje koje se primaju dobronamjerno ili se ne smatraju uvredljivim ili ravnodušnim, nego isto tako, i na sve one informacije koje vrijeđaju, koje šokiraju, koje ometaju državu ili neki dio stanovništva jer takvi su zahtjevi pluralizma, dakle, i tolerancije i otvorenosti bez koje nema demokratskog društva. Dakle, i informacije koje su uvredljive spadaju pod slobodu govora i informacije koje šokiraju, spadaju pod slobodu govora i izražavanja. Ono što ne spada u slobodu govora i izražavanja, odnosno nema konvencijsku zaštitu jest govor mržnje. Ali, da bi to tako mogli propisati u zakonu, moramo i jasno definirati što je to govor mržnje jer meni se čini kroz izjave određenih predstavnika vlasti da se pod govor mržnje žele interpretirati i one stvari koje apsolutno spadaju u slobodu govora, kao što su, primjerice, uvrede političarima. Dakle uvrede imaju konvencijsku zaštitu, posebno one upućene političarima i Europski sud za ljudska prava je nebrojeno puta rekao da su upravo političari ti koji trebaju trpiti višu razinu javne kritike i da ono što vrijedi za običnog građanina, vrijedi i za njih pa je tako rekao austrijskoj državi da jest pogriješila i kršila ljudska prava novinara koji je Haideru rekao da je idiot jer je u redu reći da je idiot. Reći premijeru da ga mrzite nije govor mržnje. Ali reći da treba pobiti sve pripadnike određenog naroda jest govor mržnje.

Kolegice i kolege zastupnici. Osnovno obilježje ovog zakona je cinizam. Cinizam se vidi već u općim načelima gdje se navodi sljedeće, čl. 4 st. 1, jamči se sloboda izražavanja i puna programska sloboda elektroničkih medija. St. 2, nijedna odredba ovog zakona ne može se tumačiti na način da daje pravo na cenzuru ili ograničenje prava slobode govora i izražavanja misli, samo ćete platiti milijun kuna ako idete mimo …/nerazumljivo/… inače slobodnom, podsjeća na onaj sovjetski vic Radio Erevana, kad slušate zove Radio Erevan i pita je li istina da u Sovjetskom savezu postoji sloboda govora. U principu da, postoji sloboda govora, ali ne postoji sloboda poslije govora. U ovom slučaju su to te kazne od 100 tisuća do milijun kuna. Nas ministrica uvjerava ma ne, ne, neće se to ništa ovo što tu piše to se neće primjenjivati. Sporan je Članak 93. u kojem postoje 2 stavka jedan se poziva na kazneni zakon i to je ovo gdje se svi slažemo pedofilija, rasizam i sve ostalo, međutim tu je i drugi stavak koji je nedefiniran i kaže sukladno Članku 14. ovog zakona poduzeti sve mjere kako bi onemogućili objavljivanje sadržaja koji potiče na nasilje ili mržnju, a onaj tko arbitrira oko toga što potiče nasilje ili mržnju, a što ne je naravno ministarstvo ljubavi ili nadležna tijela. U stavku 3. kaže se pružatelj elektroničke publikacije odgovoran je za cjelokupni sadržaj objavljen u elektroničkoj publikaciji uključujući i sadržaj koji generiraju korisnici. A onda u Članku 97. se predviđa kazna u iznosu od 100.000 do milijun kuna. Što to znači? Pa to znači da portal, a većina ih je na rubu egzistencije de fakto će ukinuti komentare jer zašto bi riskirali kaznu od 100.000 do milijun kuna za nešto što će netko ostaviti u komentar. To je poanta svega. Problematičan mi je, na puno mjesto mi je problematično slovo ovoga zakona, ali je problematičan i njegov duh. To je duh hipernormiranja kojeg inače vidim kao problem EU birokracije, negativna tendencija gdje se sve mora normirati, od definicije krastavca, dužine krastavca da bi krastavac bio krastavac do međuljudskih odnosa. Ne mora sve biti u zakonu. Zakon je minimum morala. Tamo gdje stvari funkcioniraju odnosi među ljudima bez zakona on nije potreba. Dakle, zakonsko reguliranje je nužno samo tamo gdje se ne može bez njega. To u Hrvatskoj statistike govore po ovim pitanjima da apsolutno nije slučaj jer stojimo najbolje u EU. U civiliziranoj zajednici postoji nešto što se naziva bonton, kućni odgoj, dobar ukus, čast, pristojnost, takt, odgoj, empatija, solidarnost, sve pozitivne osobine koje ljudi razvijaju u slobodnoj interakciji i koje predstavljaju vezivno tkivo društva. I ljudima treba pristupati kao slobodnim, odgovornim jedinkama, a ne kao nekim mrziteljskim manijacima koje država treba sputavati svugdje i na svakom mjestu i sve hipernormirati. Problem govora mržnje je umjetno proizveden problem. Ono što su ljudi nekada žvrljali po vratima zahoda sada imaju mogućnost staviti negdje u komentarima, ali svi mi i kao čitatelji razvijamo neke filtere, ove koji vrijeđaju mahinalno već preskačemo ako uopće i gledamo te komentare. Da je riječ o umjetnom proizvođenju problema, govore brojke, statistika o zločinima iz mržnje, gdje smo među ponavljam među najboljima u EU, 2019. DORH-u je prijavljeno 60 osoba, optuženo je 40, 13 osuđujućih zločin iz mržnje. Što se tiče govora mržnje u 2019. 59 prijava od toga 39 odbačeno, presude za 13 osoba od toga 11 osuđujućih. Dakle, uopće to nije veliki i značajan društveni problem da moramo ovakvu artiljeriju koja će sužavat slobodu govora pripremati za to. Mi već imamo zakonodavni okvir koji sve to sankcionira i ne treba pod tom izlikom gušiti slobodu medija i slobodu govora općenito te koristiti to kao krinku za nastavak antropoloških pokusa nad cijelim narodom. Mržnja i ljubav se sve više koriste kao neke batine u političkoj borbi. Ja ne mrzim, znači ti mrziš. Hoćete li preimenovati ministarstvo u ministarstvo ljubavi? Gledano sa psihološke strane, ova zabrana komentara nije dobra. Ljudima se moraju ostaviti neki ventili. Svijet nikada neće biti savršen. Sve kad bi i uspjeli zapriječiti izražavanje govora mržnje na internetu isti govor vjerojatno i pojačan teći će podzemnim medijskim internetskim kanalima. Time se mržnja ne rješava. Isto tako ovo znači kraj anonimnosti u komentarima, a ta anonimnost je vrlo često bitna. Neke stvari se i doznaju, neki indikatori i ostave u anonimnim komentarima jer se ljudi boje za egzistenciju, recimo kod kriminala i korupcije što je sa zviždačima. E sad, kolega Zekanović je pitao što je to rodni identitet? To je jedna konstrukcija teorijska koja kaže da je rodni identitet subjektivni osjećaj o vlastitom rodu, a rod je vrlo teško odvojiti od spola jer su to neke društvene uloge i konstrukti očekivanja od određenog spola. Međutim, ako ga idemo razrađivati što znači biti žena, rodna uloga koju društvo očekuje od žene? Dakle, to su već 2 različita roda. Nisu to žene u Hrvatskoj 2021. i žena 1960., kad idemo to razrađivati dolazimo de facto do toga koliko ljudi toliko rodova. I sad jedan takav fluidan konstrukt teorijski se umeće i u zakonodavstvo. Pa to je razvaljivanje zakonodavstva, stavljati nešto tako fluidno. Riječ ideologija označava ideju koja se žali nametnuti u praksi, zato govorimo o rodnoj ideologiji jer na kraju nešto što je teorijski konstruk, kad se gurne u zakon na kraju dođe do tvrde stvarnosti, a to je da biološki muškarac ulazi u ring sa biološkom ženom, imamo američke primjere i razbija joj glavu ili da osuđeni silovatelj u Engleskoj kaže rodno se osjeća kao žena nije prošao ni operacije, ni hormonalne terapije, stave ga u ženski zatvor pa siluje 2 žene tamo, to je slučaj iz 2018. godine Kerin White se zove kao žena. To su stvarni problemi. Kako je išao taj historijat? Rodni identitet se prvi put uvodi u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o suzbijanju diskriminacije iz 2008. kojeg je nagurao Sanader, sjećate se Ive Sanadera, jel znate ko je to, jeste čuli kad za tog čovjek?

Potom korak, dva, 2009. u čl. 65. o poticanju iz fonda, još uvijek nema rodnog identiteta ali ga ima u čl. 12., dakle testno se negdje stavio taj rodni identitet, nitko nije primijetio. Slijedi Istanbulska konvencija kao četvrti korak, protiv su bili Ćelić, Jelkovac, Stier, Dodig i pokojni prof. Tuđman od zastupnika izabranih u ovom sazivu.

On zadire u temeljena ljudska prava i slobode, i ustavna i ono što jamči Deklaracija o pravima čovjeka. Primjerice, portal koji objavio pobudnicu apostolska pape Franje koji je inače vrlo liberalan papa, riskira kaznu od milijun kuna. Ne samo portal, ako neko u komentaru stavi ove riječi iz papine pobudnice gdje on govori o tome, „upozorava na različite oblike specifične ideologije općenito nazvane rodna ideologija koja negira različitosti, naravno u komplementarnost muškarca i žene.“ Onda na drugom mjestu te pobudnice, papa Franjo kaže: „Ta ideologija zamišlja društvo bez razlika između spolova čime dokida sam antropološki temelj obitelji. Pokreće obrazovne nacrte i zakonodavna usmjerenja kojima promiče poimanje osobne samosvijesti i osjećanje bliskosti koji su korjenito odcijepljeni od bioloških razlika između muškarca i žene.“ Usvajanjem ovoga zakona portal pa čak i komentar koji prenese odlomak pobudnice „Amoris laetitia“ pape Franje, može biti kažnjen sa milijun kuna. Kolege s ljevice, ovo vama može sada odgovarati, voda na vaš mlin ali ovaj stroj koji se sada sklapa, za 10 g. može ekstremna desnica u EU i u Berlinu preuzeti pa ić na drugu stranu, branimo pluralizam i slobode. Ne dozvolite zato što vam možda trenutno ideološki ovo odgovara, da se na ovaj način dokidaju ljudska prava i slobode.

G. zastupniče, jako je teško kad obrazlažete neki nacrt zakona, a kad se stalno u raspravi iznose teze koje ne pišu u zakonu. U jednom trenutku rekli ste, platiti ćete milijun kuna, ne postoji sloboda poslije govora i onda će vas kazniti Ministarstvo kulture kao nadležno tijelo, nazvali ste ga ministarstvom ljubavi, Ministarstvo kulture i medija se zove po zakonu o Vladi koji je usvojen u ovom Saboru. Nije Ministarstvo kulture i medija nadležno nego Vijeće za elektroničke medije. Govorite o hipernormiranju, o Eu birokraciji ali to je neki narativ, ja ne znam iz čega on proizlazi ali to je narativ, to je vaše legitimno pravo, neki drugi mnogi misle da određene vrijednosti, europske vrijednosti za koje smo se zalagali i koje smo usvajali, značajno doprinose našem demokratskom društvu. Neistina je da se ovim zakonom guši sloboda medija i sloboda govora a posebno da se zabranjuju komentari. Ne zabranjuju se komentaru, to nigdje u ovom zakonu ne piše, ja sam to rekla uvodno, ponovit ću koliko god puta treba. Utvrđuje se odgovornost kako će onaj tko je odgovaran postupiti u slučaju kršenja zakona je odluka onoga tko je dužan ili u mogućnost postupiti u slučaju kršenja zakona, može to ignorirat i onda će čekat sudski pravorijek a ne bilokoga drugoga, može posegnuti za kao što smo rekli, brojnim rješenjima koja postoje u drugim državama, bilo da na neki način ograniči vremenskom trajanje u kojem se mogu postaviti komentari, da one koje smatra da krše zakon uklanja, imate i onaj modern notice and take down s obzirom da vi govorite cut-paste, onda ću i ja iskoristit ovaj izraz. Što se tiče anonimnosti, anonimnost je bitna da kad se prijavljuje u slučaju zviždača itd., ali ne vjerujem da se zalažemo za anonimnost ako netko čini kaznena djela. A pozivat na terorizam, promicati dječju pornografiju i takva djela, to su kaznena djela. Ovaj dio oko rodnih identiteta, rodne ideologije ili kako god to interpretirate, teško mi je, mogu jedino ponoviti da je to dakle u čl. 14. stavak 2., formulacija identična definiciji u postojećem zakonu, čl. 22. stavak pod 4., podstavak 2., na prijedlog pučke pravobraniteljice usklađeno sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije i čl. 71. unesen ranije u zakon kao što sam rekla. Vezano uz još neke teme koje su istaknute od prethodnog kluba, izbor članova Vijeća za elektroničke medije, za vrijeme pristupanja EU-u, proveli smo vrlo široku javnu raspravu o načinu izbora i tad je zaključeno da je način izbora članova adekvatan. I u javnoj raspravi i u brojnim javnim nastupima, rekla sam da smo uvijek otvoreni za poboljšanja ako netko iznese bilo kakva poboljšanja o načinu izbora članova Vijeća za elektroničke medije. U ovoj raspravi nije ih bilo osim Hrvatskog novinarskog društva koji je predlagao da dva člana vijeća budu imenovana na prijedlog izravni prijedlog Hrvatskog novinarskog društva. Naše je mišljenje da bi to derogiralo ulogu ovog Visokog doma i da ne može se izjednačit mandat saborskih zastupnika da biraju članove Vijeća i jedne udruge.

Poštovana ministrice. Nedavno je na jednom portalu objavljen izmišljeni intervju s jednim akademikom kardiologom gdje se zapravo radi o krađi identiteta, ne samo da se reklamira potencijalno opasni lijek nego se evo krade i identitet uglednog liječnika, slično je bilo i sa dijabetologom. A ljekarnička komora to sve prati i navodi da već pune tri godine prati takve oglase i redovito ih prijavljuju i Ministarstvu zdravstvu, MUP-u i HALMED-u međutim nemaju nikakvih povratnih informacija od nikoga, jedino su im se javili iz HALMED-a i rekli da to nije u njihovoj nadležnosti. Također je problem što se i na nekim lokalnim televizijama također objavljuju emisije za reklame sličnih preparata koje također su samo potpisane doktor ovaj ili doktor onaj. I sad iz MUP-a kažu da oni na temelju anonimne ili potpisane prijave podnose izvide ili ako oni vlastitim saznanjima dođu do toga ukinu internetske domene, deaktiviraju ih. A ja sad pitam obzirom da u ovom [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] zakonu nisam našla ništa o tome koji je vaš komentar oko te krađe identiteta. Ukoliko se takvi sadržaji nađu kao sadržaji u elektroničkim medijima onda postupak vodi Vijeće za elektroničke medije najčešće to su poveznice sa oglasa koji vode na stranice na društvenim mrežama najčešće i to nije u nadležnosti, dakle s obzirom da ovaj zakon ne uređuje društvene mreže to se ne uređuje ovim zakonom, ali ako se pojavi nešto na radiju, televiziji ili elektroničkoj publikaciji onda se treba uputit prijavu Vijeću za elektroničke medije i oni po tome postupaju. Ovim vašim odgovorom u ime predlagatelja niste ništa odgovorili na ono što sam rekao samo ste potvrdili moju tezu o temeljnom cinizmu kako zakon tako načina na koji se prezentira. Vi kažete, zakon ne zabranjuje komentare, pa nisam ja to ni tvrdio, zakon samo propisuje da mogu platiti kaznu od 100.000 do milijun kuna portali i u konačnici će dovesti do autocenzure i do toga da će maknuti komentare. A posebno mi je cinično da vi opet spominjete pedofiliju, terorizam to nikome ovdje nije sporno, to je kažnjivo i Kaznenim zakonom, problem je ono što je u 2. stavku čl. 93., gdje ostavljate odluku o tom fluidnom poticanju na mržnju i nasilje. Ja sam rekao opunomoćeniku ministarstva ljubavi, dobro ja znam da je to Vijeće za elektroničke medije i dobro znam kako se bira. Dakle, niste ništa odgovorili samo ste potvrdili moju osnovnu tezu. Teško mi je odgovoriti na teze koje ne proizlaze iz ovog zakona. Mi možemo na ovakav način polemizirati dosta dugo, ali mislim da je cilj ove rasprave da raspravljamo o onome što piše u zakonu, a u ovom zakonu ne piše da će se bilo kome ograničavati sloboda govora ili da će se bilo koga cenzurirati ili da će se bilo koji sadržaj uklanjati.

Neki će možda na to reagirati, neki neće, a na kraju o tome će svemu pravorijek donijeti hrvatski sudovi.

Činjenica je da je kolega RAspudić rekao da imamo sankcije od 100.000 do milijun kuna kojim će biti sankcionirani portali, činjenica je da ste vi naveli da će to biti pitanje rodne ideologije, ovog, onog i on je samo citirao ako netko citira Papu po pitanju stava njegovog o rodnoj ideologiji da će taj portal morati moguće platiti do milijun kuna ili neki episkop ili ne bitno ili čelnik islamske neke zajednice, nebitno koje mjere. Znači mi smo ovdje dovedeni do zabrane slobode govora i različitosti mišljenja. Mi ne smimo i nemamo pravo smanjivati pravo govora, a nemojte sebi dozvoliti da budete grobar slobode govora u RH. Sigurno ne bih stajala na ovom mjestu i u ime ove Vlade branila bilo koji propis koji bi bilo kome ograničio slobodu govora, da se u bilo kojem prijedlogu propisa nađe nešto takvo i osobno bih na to reagirala, tako da kada bi mi netko od vas ukazao na koji način ste iščitali ovaj prijedlog zakona kao nešto što ograničava slobodu govora, ja bih rado na to odgovorila.

U stavku 1. točka 9. zapravo gdje predviđate kao predlagač da će se od 100 tisuća kuna do milijun kuna iznimno, iznimno represivno obračunavati sa prekršiteljima ali čega? U točki 9. ste predvidjeli da će se kazniti tom novčanom kaznom osoba pravna koja će audio-vizualnu … [[Govornik se ne razumije.]] djelatnost poticati na potencijalno zdravstveno štetne ili sigurnosno-štetne radnje. Mi smo imali priliku slušati, odnosno čitati izvješće USKOK-a i kaznenu politiku naših sudova, pa pravne osobe za najteže oblike kaznenih djela koje počine ne prelaze sudsku kaznu od nekakvih 11, 12, 15, 30 000 kuna. Pa molim vas uskladite to.

Ponovit ću da su visine kazni potpuno iste u ovom zakonu od 2003. godine do danas. Opomena izrečeno ukupno 33 od strane Vijeća za elektroničke medije. Što se prekršaja tiče u razdoblju od 4 godine od 2016. do 2019. bilo ih je ukupno 13. 2016. 3, 2017. ni jedan, 2018. 9 i 2019. jedan. Dakle, Vijeće za elektroničke medije iznimno rijetko poseže čak i za prekršajem, a kamoli upućivanjem na sud. Poštovana ministrice, ja prije svega želim izraziti zadovoljstvo što ste u dovoljnoj mjeri u ovom zakonu dali mjesta djeci sa teškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom, njihovi predstavnici kad se počelo govoriti o ovom zakonu izražavali su zadovoljstvo i meni je drago što evo danas to mogu ovdje prenijeti. A što se tiče rodnog identiteta moram se evo kratko osvrnuti i na to, pa mi nije nikako jasno zašto nekome na primjer smeta podizanje svijesti o ravnopravnosti bilo koga, pa čak i rodnih identiteta. Kao prvu točku kad sam navodila ona poboljšanja zakona koja vidimo i koja želimo istaknuti istaknula sam upravo veći napor svih medija da prilagode svoje usluge i omoguće pristup osobama sa invaliditetom. Znamo da je to jedna obveza koja zahtijeva i značajna materijalna sredstva od nakladnika, ali moram istaknuti da su svi mediji zapravo prihvatili i oni će postupno naravno kako budu im pružale mogućnosti raditi na tome da prilagode svoje usluge osobama sa invaliditetom. A o tome će se sukladno novoj direktivi sada podnositi i redovita izvješća koja će nam onda omogućiti da pratimo dosege te politike. Rekli ste ministrice da ovaj članak 93. Dakle ne odnosi se na one moguće lažne vijesti već samo na ove specifične, dakle slučajeve govora mržnje, nasilja, dječje pornografije itd. Međutim, ovako kako je napisan i ovaj stavak tri zapravo je nejasan i daje mogućnosti za razna tumačenja i manipulacije, je li obzirom da kažete da u ovom stavku 3. Pružatelj elektroničke publikacije je odgovoran za cjelokupni sadržaj i sadržaj koji generiraju korisnici. Dakle, točno je da u stavku 2. Imamo navedene što su sve dužni, međutim netko može protumačiti ovaj stavak 3. kao nešto na što se onda može pozivati i u ovim slučajevima koje sam ono ranije pitala. Dakle, mi smo se u raspravi najviše fokusirali na ove komentare, dakle korisnički generirane sadržaje. Međutim, na jednaki način pružatelj elektroničke publikacije odgovoran je na primjer i sa sadržaj svih komercijalnih audio-vizualnih komercijalnih komunikacija, dakle svih reklama, pa je onda tako odgovoran i za ovo što je zastupnica ranije istaknula kad se lažno objavljuju koristeći imena pojedinih osoba reklamiraju određeni proizvodi i za to postoji neka sankcija. Dakle, ovaj stavak 3. samo govori o tome da je nakladnik elektroničke publikacije na isti način odgovoran kao i nakladnik televizije ili radija. Hvala lijepo uvažena ministrice. Istina je da ovaj zakon ne govori o ukidanju komentara ispod ovih tekstova pogotovo na portalima. Kolege iz MOST-a već unaprijed znaju što će se dogoditi i onda s obzirom da je nekakva kazna oni neće dozvoliti komentare iako to nigdje ne piše. To su njihova proročanstva kao i uvijek, uvijek se zna. Pa to je cijela jedna industrija zabave. Znači video uradci gdje se stavljaju ljudi, likovi, kult ličnosti, imena, titluje se, vrijeđa se svoje političke protivnike itd. Probajte napisati Miri Bulju ili Nikoli Grmoji jedan ružan komentar. Vidjet ćete koliko će to trajati i koliko će trajati to prijateljstvo sa tim profilima. Idete u blok odmah nema puno razmišljanja. Sve što vrijedi za druge, za njih ne vrijedi. Zato je ovo smiješno što govore jer kažu da se bez odgovornosti možemo ponašati u cijelom prostoru bez ikakve odgovornosti. Možete pisati autorsko djelo a kad idu druga autorska djela e onda neka pišu svi što hoću.

Sljedeća replika uvaženi zastupnik Željko Pavić. Poštovana ministrice osobno smatram da pisanje komentara pod lažnim imenom zapravo niti nije izricanje vlastitog mišljenja.

Na koji način? Da koriste certifikate koje će imati na osobnim iskaznicama. Svaki će imati svoj certifikat. Neka se prijavi sa svojim imenom i prezimenom i neka piše što hoće.

Drugi imaju model da komentirate s odgodom dakle prije toga urednik koji je odgovoran za tekst pa je odgovoran i za komentare filtrira one koji su relevantni za temu, pa se onda ne može dogoditi da ispod nekog članka koji recimo piše o ovoj raspravi se pojavi netko tko prodaje ribice, a ima i takvih slučajeva. Jednostavno ga urednik ne bi propustio. Ima modela gdje ovaj notice and take down, dakle cijeli niz modela ali to je zaista na nakladnicima i mi nikako to ne bismo propisivali da se odluče na koji način će se ponašati u odnosu na komentare. Sljedeća rasprava je Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Uvaženi zastupnik Zlatko Hasanbegović.

Poštovani, što su ciljevi i stvarna pozadina ovog zakonskog prijedloga koji uređuje jedno važno područje? Ali poslovično ima obilježja tipična obilježja hrvatske zakonodavne prakse kao mješavine nomotehničke papazijanije, pravne i jezične nepismenosti, dvosmislenosti te briselskim direktivama nadahnute prenormiranosti nasuprot stvarnih društvenih potreba tj. zakonske regulacije i onih odnosa koje uopće nije potrebno regulirati? U čemu je riječ? Formalno ovo je primjena u nacionalnom zakonodavstvu jedne od u pravilu nepotrebnih i konfuznih direktiva briselske kominterne koja u svojoj najodanijoj pokrajinskoj sekciji koja se odaziva na ime Vlada mr. Andreja Plenkovića uvijek pronađe najpouzdanijeg izvršitelja. U suštini ovog zakonskog prijedloga nisu tehnološke promjene, proširenje medijske pismenosti audiovizualnih pravila na platforme za dijeljenje video sadržaja, zaštita djece ili dostupnosti medijskih sadržaja invalidima. Zakonsko uobličenje ove briselske direktive predstavlja isključivo ideološko cenzorski zahvat u slobodu medija te iskazivanja mišljenja i govora s ciljem dodatnog ograničavanja svake kritike Plenkovićeve vladavine i njegovih briselskih tutora pod smokvinim listom suzbijanja ideologema tzv. govora mržnje i širenja tzv. lažnih vijesti sve u protimbi člankom 4. istog Zakona u kojem se jamče slobode izražavanja i puna programska sloboda elektroničkih medija te ističe da se niti jedna odredba ne može tumačiti na način da daje pravo na cenzuru. Dakle što ideološko cenzorski sadržaj ovoga Zakona koji je gospođo ministrice zapravo novela vašeg čeda još iz 2009. godine iz Vlade pomajke Jadranke Kosor i zato ga tako grčevito branite. Dakle, poanta je zloporaba i primjena totema tzv. političke korektnosti ideologema tzv. govora mržnje pojma koje ne poznaje niti Ustav, niti hrvatsko zakonodavstvo, a koji se u svakodnevici pretvara u ideološku toljagu za neistomišljenike za kojom selektivno svakodnevno posežu samozvani politkomesari i društveni cenzori. Dakle ideološko cenzorski duh ovoga Zakona pušten je iz boce ministrice kulture Obuljen Koržinek još u siječnju 2019. kada je na sjednici Vlade najavljeno donošenje orvelijanskog tzv. zakona o nedopuštenom ponašanju na internetu koji je na sreću do danas ostao mrtvo rođenče, a zapravo s klimaksom u ne da, u nedavnim Vladinom upućivanjem u javnu raspravu represivnog tzv. protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje o čemu će i u saboru i javnosti još biti riječi. Suština ideološke pozadine ovog zakona sublimirana je osim u njegovu duhu i sadržaju posebice u Članku 14. Stavku 2. u kojem se nasuprot postojećim odredbama ustava i kaznenog zakona subinteligentno i na rubu pismenosti komesarski navodi da je među ostalim selektivno odabranim pojmovima i fobijama zabranjeno poticati i širiti dakle mržnju i diskriminaciju na osnovi tzv. rodnog identiteta te citiram ideja fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima. Postavlja se pitanje tko će to prosuđivati i temeljem kojih kompetencija, što su tu u politološkom i historiografskom smislu fašistički zašto ne i nacionalsocijalistički bez obzira na generičku srodnost fašizama i nacionalsocijalizma postoje suštinske razlike, a što komunistički režimi u kojem vremenu i u kojem povijesnom kontekstu tu se posebice po svojoj birokratskoj glupavosti i intelektualnoj tupavosti ističe kriminalizacija legitimnog pojma nacionalizma o kojem postoji mnoštvo teorijske konceptualizacije bez koje u konačnici i nema nacionalne države. Dakle nacionalna država je podsjećam izravno čedo nacionalizma kao jedne od ključnih nosivih ideologija modernosti koje često ne i uvijek nastupala i u simbiozi s liberalizmom i demokracijom posebice u slomu komunizma o čemu postoji teorijsko suglasje u društvenim znanostima. Molim vas gospođo Obuljen da mi kao političar u kojem su konkretni starčevićanski nacionalizam i društvena sloboda temeljni postulati djelovanja i ideološkog stava razjasnite koji bi to nacionalizam i nacionalistički režim trebalo medijski kriminalizirati i koja je kompetencija činovnika čata i političkih imenovanih članova vijeća za elektroničke medije pa ako hoćete i sudaca uključujući sudaca Ustavnog suda da o tome prosuđuju. Hoćete li možda sutra cenzurirati i zabranjivati se i Matoševi eseji i njegova apologija nacionalizma. Dakle, cenzorski ali još i više birokratsko i intelektualno, mediokritetski sadržaj ovog zakona sadrži Članak 15.-ti dakle koji propisuje da svi audiovizualni radijski programi te sadržaji moraju pridonositi npr. zaštiti okoliša, poštovanju tuđih mišljenja, izobrazbe gledatelja, zabavi te među ostalim besmislicama i floskulama preuzetih s izbora za miss, poticati javnost na tzv. međunarodno razumijevanje sudjelovali u kulturnom životu ili na osjećaj prave. Primjerice zašto bi portal koji je raščlanjuje političku teoriju, promiče lezbijski aktivizam, filozofiju, filateliju, planinarenje, biciklizam, diferencijalni feminizam, feminizam pretilosti, gastronomiju ili teorijsku fiziku morao pridonositi zabavi i tzv. međunarodnom razumijevanju. Dakle, takvih budalaština ima mnoštvo što ovaj zakon čini ne samo sa stajališta slobode, medija i misli, već i zdrave pameti opasnim i bizarnim. U konačnici u kontekstu ideološke pozadine ovoga zakona valja ukazati i na penetraciju što smo već čuli rodne ideologije što je i prava konkretna primjera tzv. Istambulske konvencije u kojoj prema Plenkovićevoj interpretativnoj izjavi naravno nema rodne ideologije i to putem uvođenja pojma zaštite tzv. rodnog identiteta i to u ključna 2 članka 14. koji propisuje uvjete za zabranu portala i 71. u kojem se promidžba rodne ideologije postavlja kao uvjet za financiranje javnim novcem. Dakle, zaključno u vezi s cenzorskom pozadinom zakona Članak 93. stavak 3., već smo čuli dakle odgovornost nakladnika i drakonske novčane kazne za komentare što Agenciji za elektroničke medije u osnovi, ponavljam parapolitičkom tijelu daje položaj arbitra i državnog cenzora, nakladnicima nameće autocenzuru i mogući bankrot, zapošljavanje internetskih cenzora koji bi se bavili samo čišćenjem internetske septičke jame te suzbijanja tzv. govora mržnje i lažnih vijesti po modelu samozvanih prosuditelja činjenica iz međumrežnog komiteta za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu pretenciozno nazvanog faktograf.hr. Oni putem sredstava masovnog komuniciranja upravo želi da se masama priopćavaju samo one informacije koje su s njene točke gledišta poželjne jer će mase pod tim utjecajem pružiti najmanji otpor. Riječ je o dubokim mislima gospodina Andreja Plenkovića iz njegova maturalnog rada, sredstva masovne komunikacije, objavljen 1989. u osobit pada Berlinskoga zida.

Kao što sam već više puta danas rekla mislim da je dužnost reagirati u ime predlagatelja pogotovo kad se iznose određene teze i stavovi koji ne proizlaze iz teksta koji je Vlada uputila ovom Visokom domu. Mi smo uputili prijedlog zakona sa ambicijom da poslušamo komentare na ono što smo u tom zakonu napisali. Jako je teško polemizirati s tezama koje jednostavno ne proizlaze iz teksta, pa ću ja ponoviti neke teze koje su već ranije od prethodnih govornika i prethodnih klubova istaknute. Ovaj zakon se ne bavi nikakvim ideološko-cenzorskim zahvatom kako vi kažete niti ograničava bilo čija prava i slobode. Ovaj zakon ima za ambiciju nakladnicima hrvatskih elektroničkih medija omogućiti da zapravo djeluju u jednom boljem okruženju. Tad sam bila državna tajnica i zajedno sa mnogim mojim kolegama radila na tome da se hrvatsko zakonodavstvo uskladi sa zakonodavstvom EU i omogući našoj Domovini članstvo u toj zajednici za koju mislim da nam je donijelo puno toga dobroga.

Smatram to neprimjerenom kvalifikacijom za tekst zakona koji je rađen u jednoj širokoj radnoj skupini, koji je prošao mišljenja različitih resora i koji je utvrdila Vlada pa u ime predlagatelja apelirala bih da se ovakve kvalifikacije ne koriste ako smijem sa ove govornice izreći takav apel. Oko pitanja navodnog uvođenja rodne ideologije već sam dosta toga odgovorila, međutim potpuna je neistina ono što je izgovoreno prije nekoliko minuta sa ove govornice da bi bilo što od toga bilo uvjet za financiranje javnim novcem. Možda na kraju iako je uvaženi gospodin zastupnik napustio sabornicu što se otprilike uvijek dogodi kad ja uzmem riječ, ali za to valjda ima neke razloge na vrlo ružan način govorio je o jednoj od bivših premijerki i predsjednici Hrvatske demokratske zajednice nazvavši je valjda političkom pomajkom. Ne znam kako bi onda nazvao jednog drugog bivšeg predsjednika stranke koji je njega promovirao i doveo na političku scenu u resor u koji nam je trebalo dosta dugo vremena da negativni eho njegove sva sreća kratkotrajne vladavine u tom resoru u našem društvu nekako smirimo. Evo žao mi je jedino kad se ovakve teze plasiraju u javnost da nemam mogućnost u ime Vlade razmijeniti i u ime predlagatelja pokoju repliku, nego da se pročita ovakav jedan traktat pa onda napusti sabornica. Prva je uvažena zastupnica Boška Ban Vlahek. Poštovana ministrice, sudeći po ovom prijedlogu zakona ne uvažavaju se mišljenja Hrvatskog novinarskog društva, izdavača, brojnih medija i odvjetnika koji se bave pravima novinara. Možete li nam objasniti zašto je to tako? Ministarstvo kulture, medija je na priopćenje Hrvatskog novinarskog društva reagiralo odmah i to je javno dostupno. Dakle, od desetak komentara Hrvatskog novinarskog društva većinu smo uvažili. One komentare koje nismo uvažili odnose se na način biranja članova Vijeća za elektroničke medije i o tome sam odgovorila u jednom od prethodnih komentara. Predstavnici HND-a tražili su da dva člana Vijeća za elektroničke medije nominira izravno Hrvatsko novinarsko društvo, a ostale Hrvatski sabor. To bi bila jedna praksa koja nije usklađena sa našim zakonodavstvom, niti Hrvatski sabor za bilo kojeg drugog regulatora ili regulatorno tijelo dozvoljava opciju da neka udruga zapravo izravno nominira članove.

Poštovana ministrice, članak 76. kaže da na pitanja sprječavanja sukoba interesa u obnašanju dužnosti članova Vijeća za elektroničke medije za koje znamo da se evo biraju u Saboru primjenjuju se posebni zakoni kojima je uređeno sprječavanje sukoba interesa. E sad, obzirom da sad u zadnje vrijeme vidimo da, čitamo evo i izvješća i u medijima da sud je drastično smanjio ovlasti Povjerenstva za sukob interesa, da se ukida trećina njihovih donešenih odluka. Mene zanima što zapravo nas čeka, odnosno članove vijeća i kakko jamčite da se neće povećati politički pritisci na članove vijeća obzirom na ove odluke koje vidimo.

Mi smo upravo uputili na zakone, a kakvi će ti zakoni biti to odlučuje Sabor, a o eventualnim kršenjima odlučuju sudovi.

Poštovana ministrice, evo očito nekim kolegama nije ovdje stalo danas do istine, nije stalo do činjenice jer da je, onda bi ostali ovdje i saslušali što imate reć, bojim se da će ovako dugo u noć ovim letećim izmjenama zapravo ulaziti unutra, širiti populizam i floskule, vi ćete nažalost više puta morati ovdje ponavljati ovo što govorite. Evo nakon ove jedne rekao bi rasprave u stilu krležijanske kobasice koju smo imali prilike čuti, mislim da bi bilo dobro ponoviti da to gdje se stalno spominje čl. 14., čl. 71., čl. 93., sve ste to lijepo elaborirali i objasnili, međutim čisto radi javnost možda je dobro ponoviti da je već uspostavljena i praksa na razini dakle Europskog suda za ljudska prava na način da nakladnik koji u povodu prigovora oštećene osobe odluči zadržati komentar, u potpunosti preuzima odgovornost za taj komentar, isto tako već sad u Hrvatskoj dakle, u sudskoj praksi postoje presude koje su utvrdile odgovornost nakladnika za komentar čitatelja. Prema tome, ovdje nije riječ o cenzuri već o odgovornosti za ono što napišete odnosno za sam sadržaj. Nasuprot tezama koje su iznosili pojedini saborski zastupnici, ja sam čvrstog uvjerenja da smo Vladi predložili a Vlada onda usvojila nacrt prijedloga zakona koji zapravo ide in favorem i jača povjerenje medije. Jer ako se mediji budu držali tih temeljnih principa, onda će i povjerenje u medije biti veće, tako da mislim da je svima u interesu a najviše hrvatskoj javnosti i hrvatskim građanima i hrvatskom društvu da se temeljni postulati Zakona o sprječavanju diskriminacije poštuju i afirmiraju kroz sve institucije pa tako i kroz medije. Hvala lijepo. Poštovana ministrice, evo kolega nažalost, otišao je, počastio nas je svojim dolaskom u Sabor, mislim da evo, mislim da je bio nekoliko puta, mislim da se javio svega nekoliko puta, ovaj njegov meta jezik nas jednostavno oduševljava u smislu da nas podsjeća i na neka vremena koja smo mislili da smo zaboravili nekih partijskih aparatčika koji ionako govore pa niko ništa ne razumije, ali u biti je pokušao izvrijeđati svih i taj kult ličnosti koji on njeguje za sebe, jednostavno mu je nije dao vremena da odsjede i da barem odsluša kolege i jednostavno je napustio bojišnicu, kao da mu je bilo preko glave ovog zakona, ne. Sve mu ništa ne valja i ono što stalno ponavljaju, ukidate komentare. Ne ukidamo nikakve komentare, povećavamo odgovornost onih vlasnika portala da odgovaraju i za ono što pišu i da odgovaraju i za sadržaje za kojih stoje. Malo odgovornosti valjda nije nešto što nam treba smetati. Hvala vam, g. zastupniče. Slažem se s vama, ovo je zaista važan zakon i mi smo ovdje da komentiramo, da odgovorimo na sva pitanja i na sve moguće nejasnoće koje iz teksta zakona proizlaze i naravno da je i meni žao ali rekla sam, nije prvi put da zapravo iznesu ovakve teze a nakon toga nema niti toliko ja bih rekla možda, strpljenja da se sasluša odgovor ali evo, sve je to dio parlamentarne prakse i vi ste sigurno i naša javnost puno i dosad vidjeli a vidjet će i ubuduće. Slijedeća rasprava je Kluba zastupnika SDSS-a, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac.

Nakon govora kolega koji su govorili prije mene, ja se osjećam manji od ove govornice.

Radi se o našoj glavi. Ako baš ne u glavi svakog od nas ovdje, onda se radi o poslu kojim se bavimo, radi se o javnom poslu koji se zove politika. Koji teško da je osim u različitim, sličnim, prijelomnima periodima bio doveden u pitanje kao što se sada dovodi u zadnjih nekoliko decenija. Jedan kolega kaže da je sve hiper regulirano. Možda neko pokušava to učiniti ali nema dovoljno moći da to uradi. Dakle, nemojmo se bojat hiper regulacije, bojim se toga da to ne znači ništa. Jedan od razloga zašto ne znači ništa, jeste da se stvaraju mediji i javna sfera, medijski kanali i sudionici u javnoj komunikaciji koji zapravo nisu vođeni ničim. Nikakvim pravilima. I to predstavlja opasnost za javnu sferu, to je postavlja opasnost za racionalno prosuđivanje o javnim stvarima, to predstavlja opasnost za javni jezik i javnu raspravu. Toga moramo biti svjesni. Na jednoj strani blagodat tehnološkog razvoja koje je donijela nova informatička elektronska, kognitivna revolucija u posljednjih pola stoljeća, a na drugoj strani izniman kaos informacija, sudionika, načina na koji se pristupa i načina na koji se raspravlja ako im neki ljudi iz sfere politike podilaze nesvjesni da zapravo sebe uništavaju i posao koji rade. A sad da se vratim na ovo, toliko priče u ovom zakonu ima o oglašavanju, o propagandi, a tako malo zapravo o ozbiljno o informiranju i obrazovanju da to pokazuje zapravo gdje smo. Nije to krivica zakonodavca nego stanja stvari.

Ali da se vratimo onome što je u ovom zakonu. Poštovana gospođo ministrice, čl. 11. st. 11. ili 12. koji govori o javnom dijalogu, javni dijalog nije dovoljan, trebamo govoriti o javnoj raspravi, javnoj debati to je potrebno, to je važno za to da se dođe do onoga što treba svaka javnost svakoga društva debatu, raspravu. Čl. 15. st. 5. razumijevanje za nacionalne manjine, pa ne moramo imati razumijevanja za nacionalne manjine i nije sve za razumijevanje, ne mora mene svako razumjeti kao pripadnika jedne nacionalne manjine ili pripadnik bilo koje druge vrste manjine, ali elementarno poštivanje i ravnopravnost koja proizlazi iz Ustava i zakona, to da. Toleranciju, to da, a to da li će me razumjeti to nisam siguran, uopće nisam siguran koliko mi jedni druge razumijemo, bez obzira što govorimo jednim jezikom kad nam se čini da govorimo. Čl. 37., zašto je u dječjim emisijama koje traju duže od 30 minuta moguće i potrebno da imamo oglašavanje i propagandu? Zašto djeca moraju biti predmet konzumerizma i eksploatacije na taj način? Neću tu dovesti u pitanje da vjerske obrede nećemo prekidati sa reklamama, ali dječje emisije možemo prekidati. Zašto? Djeca moraju biti zaštićena od toga što je moguće više. Čl. 71., ja mislim da Fond za pluralizam treba služiti razvoju javne svijesti o neprihvatljivosti antisemitizma, rasizma i veličanja onoga o čemu je ovdje bilo nekoliko, a i u zakonu ima riječi, a to znači veličanja ideja i ideologija koje su iza sebe ostavile zločinačke tragove. I još jednu stvar želim reći, neke kolege ovdje smeta što ima rodne ravnopravnosti, meni to ne smeta, znam i zašto, ali o tome sam rekao što je trebalo kada se je govorilo na toj temi, ali mi smeta da nema socijalne i ekonomske jednakosti. Mi moramo biti osjetljivi kao društvo i u medijima na činjenicu da narasta socijalna i ekonomska nejednakost u našem društvu, rapidno je narasla u zadnjih 30 godina i to smeta većinu naših ljudi i svijest o tome mora biti u medijima potaknuta. A kada je neko govorio o dostojanstvu, mislim kolegica Benčić, slažem se s njom da političari trebaju uključujući i mene kao jednoga od nas ovdje, naše dostojanstvo je drugačije tretirano, ali dostojanstvo koje se pojavljuje u „Ljubav je na selu“ u „Big Brother“ o toj vrsti dostojanstva ja želim govoriti, o ljudima koje netko eksploatira na najgrublji mogući način, njihova tijela, njihovo siromaštvo, njihov narcizam koji netko njeguje u društvu posredstvom medija, o tome želim govoriti kao o uništavanju ljudskog dostojanstva kao i onih koji to gledaju, kojima se to prodaje kao ozbiljan audiovizualni program ili servis i za koje neki naši domaći televizijski operateri kažu, pa mi možemo proizvoditi domaće stvari, nisu to nikada domaće stvari nego je to nešto što je došlo izvana.

Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika SDP-a, uvažena zastupnica Boška Ban Vlahek.

Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege, u ovom prijedlogu Zakona o elektroničkim medijima postoji niz nelogičnosti i loših rješenja za aktualne probleme koji su rezultat nekvalitetne regulacije problema u elektroničkim medijima. Zakon koji bi trebao osigurati kvalitetan balans između omogućavanja slobode govora i sprječavanja govora mržnje u ovom prijedlogu to nikako ne čini. Dinamika promjena u razvoju medija od 2003. godine kada je izvorno donesen aktualni Zakon o elektroničkim medijima nije popraćena promjenama u zakonskim okvirima niti se to sada pokušava ispraviti. Radi valoriziranja važnosti intenziteta problema govora mržnje željela bih samo podsjetiti kolege da je u periodu od 2013. do 2019. godine u istraživanju pod nazivom „Govor mržnje u hrvatskom medijskom prostoru“ evidentirano više od 100.000 objava koje sadržavaju govor mržnje samo na web portalima i društvenoj mreži Facebook. Govor mržnje problem je na globalnoj razini posebice u doba razvijene tehnologije koja pruža više mogućnosti za širenje i poticanje mržnje i diskriminacije. Čimbenik koji je dodatno olakšao širenje mržnje jest upravo nastanak i popularizacija društvenih mreža. Mogućnost anonimnosti na društvenim mrežama daje pojedincima osjećaj veće moći, a i sigurnost je da će njihov identitet ostati skriven i da će na taj način izbjeći moguće posljedice pa ohrabreni navedenim često šire mržnju i diskriminaciju putem društvenih mreža i internetskih portala. Citiram odvjetnicu Vanju Jurić koja se često bavi sudskim predmetima kojima je predmet govor mržnje. Govor mržnje kao pojava ne stoji u temelju radikalizacije u društvu. Mislim da se puno više mora voditi računa o tome da je govor mržnje posljedica, a ne uzrok. To je posljedica generalne društvene klime, frustracija koje su se godinama nakupljale, vjerojatno i siromaštva, nedovoljnog obrazovanja i sl. Jedan od uzroka su i tzv. fake news, one su jedan od glavnih uzroka govora mržnje, a njih se u ovom zakonu gotovo nikako ne adresira, a to je čak i problem koji je EU izdvojila kao jedan od ključnih problema u cijelom društvu, ne samo u medijima. Premalo se političke pažnje pa i zakonodavne retorike posvećuje upravo fenomenu koji se recentno naziva fake news. Međutim ako pažljivije pogledamo što je zapravo fake news vidjet ćemo da se radi o političkoj ili vojnoj propagandi, komercijalizmu i tračevima, korporacijskim PR priopćenjima upakiranim kao vijesti ili insceniranim organiziranim akcijama predstavljenim kao autentična stvarnost. U podlozi krize medija je naravno preseljenje oglašivačkih prihoda iz medijskih kuća u digitalne korporacije poput Google-a i Facebook-a koje je dovelo do povijesnog gubitka radnih mjesta novinara značajnom ubrzanju njihova rada i općem pogoršanju uvjeta rada. A to su upravo pitanja kojima se predlagač ovoga zakona uopće ne bavi. Ako bi trebalo izdvojiti jedno glavno pitanje medijske politike, onda je to pitanje kako financirati kvalitetno, profesionalno novinarstvo koje će predstavljati balans lažnim vijestima. Tim pitanjem se ministrica Obuljen sudeći barem po ovom prijedlogu uopće ne opterećuje pa niti ne čude zaključci onih koji tvrde da Plenkovićevoj Vladi ovakvo krizno stanje hrvatskog medija i novinarstva zapravo odgovara. HDZ je uspio izraditi prijedlog koji je istovremeno na štetu i medijima ignoriranjem njihovih problema i omogućavanjem tužbi s drakonskim kaznama i pravu na slobodu govora, što je svojevrstan uspjeh, dok ni na koji način ne rješava problem govora mržnje u javnom prostoru. Represivno, deklarativno cenzuriranje elektronskih medija na način kako je to predlagatelj zamislio neće doprinijeti smanjenju govora mržnje, već će nažalost osim ponekog otkaza novinarima govor mržnje preseliti sa web portala na društvene mreže. Rezultat ovakvog zakona očigledno je zamišljen po principu muko moja pređi na drugoga, umjesto da se pronađe rješenje koje rješava problem. Ne uvažavaju se mišljenja Hrvatskog novinarskog društva, izdavača, brojnih medija i odvjetnika koji se bave pravima novinara, već se ovakav prijedlog provuče kroz saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i uputi u daljnju proceduru. Osim načelnih problema pri donošenju ovih promjena zakona postoje brojna konkretna pitanja za koja ćemo u raspravi svakako tražiti odgovore. Tako se Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija ne povećava iako su potrebe za financiranjem kvalitetnog novinarstva narasle. Sporan nam je i način izbora vijeća za elektroničke medije kao regulatora elektroničkih medija koji bi trebao biti neovisan, a zapravo je direktno ovisan o Vladi. HDZ-u je važnija kontrola nad vijećem za elektroničke medije nego adekvatno provođenje njihovih zadaća i ciljeva. Propisuje se smanjenje zahtjeva proizvodnje domaćeg informativnog programa za lokalne i regionalne radije i televizije nakon što su već dobili koncesije za emitiranje. Propušta se statutima elektroničkih medija propisati autonomiju urednika i sudjelovanje novinara u njihovu izboru. Nadalje, nastavlja se loša praksa oglašavanja tijela državne uprave i javnih poduzeća na lokalnim radijima, televizijama i portalima. Propušta se planska dodjela frekvencija za radije sveučilišta, škola i udruga kojom se potiče razvoj neprofitnih medija zajednice. Zahtjevi nepristranosti proširen je na sve medije, mogu se zloupotrijebiti za ograničavanje slobode govora. Problematična je i formulacija odredbe kojom se isključivo odgovornost za komentare čitatelja iako bez jasnih prekršajnih sankcija prenosi na portale. Osim toga sporan ostaje i dobar dio terminologije. Nesuvisle odredbe o sprečavanju medijske koncentracije, manjkave definicije vlastite proizvodnje, javnog interesa, medijske djelatnosti, nedostatak promišljene politike upravljanja radiofrekvencijskim spektrom i mnogo drugoga o čemu ćemo upozoravati u daljnjoj raspravi. Iako se vodimo deklarirati kao turistička destinacija, ovim zakonskim prijedlogom ograničavaju se sadržaji na stranom jeziku umjesto da se obvežu mediji da turiste koji nas posjećuju informiraju o svim okolnostima i činjenicama važnim za njihov boravak u našoj zemlji. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja ne provodi sustavno građanski odgoj i obrazovanje te nema razvojnu viziju i jasno definiran plan. Kako ovaj sadržaj utemeljen na specifičnim vrijednostima demokracije i zaštiti ljudskih prava i sloboda te praćen specifičnom metodikom participativnog poučavanja i iskustvenog učenja kvalitetno integrirati u postojeći ili reformama izmijenjen obrazovni sustav. Kao odgovorni pojedinci trebali bismo sustavno prepoznavati, promišljati i rješavati buduće probleme u društvu što bi zasigurno postigli uvođenjem građanskog odgoja u škole čime bi prevenirati govor mržnje. Građanski odgoj i obrazovanje jedan je od temeljnih stupova demokratskog društva. Izostanak tog važnog i djelotvornog elementa društvenog razvoja dovodi u pitanje samu demokraciju i njena načela. Današnje društvo traži odgovore na nove potrebe s kojima se susreće. Opada povjerenje građana u institucije, nezainteresiranost mladih i odraslih za društvenopolitičke procese, masovne migracije i porast pluralnih društava, globalizacija, međunacionalna i međuetnička netrpeljivost, porast nasilja, terorizma i prijetnja globalnome miru. Sama izjava ministrice Nine Obuljen Koržinek da u Saboru očekuje dinamičnu raspravu govori o Vladinu uvjerenju u kvalitetu ponuđenog Prijedloga zakona. Slijedom navedenog Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru inzistirat će da ovaj Prijedlog zakona o elektroničkim medijima ne prođe u obliku u kakvom je predložen. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Gospođo zastupnice naravno da očekujem raspravu i naravno da vjerujem da smo uputili dobar zakonski tekst, inače ga ne bismo pripremili. Pokušat ću se kratko referirati iako ste više-manje naveli različite točke zakona ali niste ni za koju od tih točaka naveli nikakav prijedlog, nego ste samo taksativno vrlo brzo prošli kroz 30-tak tema i rekli otprilike da niti jedna nije dobro riješena. Dakle, problem fake newsa ili lažnih vijesti je nešto što se ipak prvenstveno adresira kroz poticanje medijske pismenosti dakle jačanje otpornosti svakog građanina da prepozna takve pojave a samo u situacijama kada lažne vijesti ugrožavaju nacionalnu sigurnost, ustavni poredak itd. onda bi se tako nešto sankcioniralo. Upravo je naša Vlada prošle godine prvi put osigurala sredstva za profesionalno novinarstvo. Dakle, postoje za to instrumenti. Pridružili ste se kolegama koji su ranije govorili o represivnom sankcioniranju elektroničkih medija. Bilo bi dobro da ste ukazali gdje ste pronašli to represivno sankcioniranje elektroničkih medija s obzirom da toga u ovom prijedlogu nema. Kazne su iste kao što su bile od ako ćete Vlade Ivice Račana i gospodina Vujića odnosno potpredsjednice Željke Antunović koji su tad zakon predlagali i koji su zapravo prvi donosili cjeloviti paket medijskih zakona koji je u velikoj mjeri još uvijek na snazi. To jednostavno nije točno. Većina komentara HND-a je usvojena. Referirala sam se ranije koja nisu. Što se tiče spornog načina izbora vijeća da je HDZ-u važnija kontrola, ovaj se način izbora vijeća nije mijenjao ni za vrijeme HDZ-ove ni za vrijeme vaše SDP-e Vlade. Birali smo članove vijeća vjerujem u dobroj vjeri i na temelju njihovih kompetencija i vaša Vlada i naša Vlada. Ništa se tu nije promijenilo i mislim da je dužnost svih nas poticati da upravo najbolji pojedinci uđu u ta vijeća. Rekli ste da se propisuju smanjenja informativnog programa. Usklađuju se sa područjima koncesija. Oni nisu uređeni ovim zakonom, nego Zakonom o medijima koji je planiran za 4. kvartal ove godine. Ne znam što bi bila planska dodjela frekvencija s obzirom da znamo da postoje ograničenja u radiofrekvencijskom spektru i ograničena dostupnost koncecija. Međutim, postoje i razvoj internetskih radija. Upravo suprotno. Dozvolite mi kratko da se referiram i na izlaganje zastupnika Pupovca posebno i pitanje članka 11. određeni prijedlozi na kojima se ja zahvaljujem u odnosu javnog dijaloga odnosno javne rasprave.

Što se tiče oglašavanja u dječjem programu to je nešto što je uređeno direktivom. Dakle, smatra se da je do 30 minuta neko razdoblje koje se ne bi smjelo predlagati, a naravno razmotrit ćemo i sve komentare koji se budu ticali unapređenje kriterija vezano uz Fond za poticanje pluralizma. U ovom trenutku na javnoj raspravi nije bilo nekih koliko se sjećam komentara vezano uz to područje. Hvala vam lijepo. Dakle, rasprava o ovom zakonu sve je više postala rasprava o zakonima kao takvima, o pitanjima koja smijemo postavljati i odgovorima koja možemo očekivati, a da oni budu jasni, konkretni, nedvosmisleni da se ne skrivamo iza ranijeg zakona ili iza nekih direktiva. Ako ja vama postavim vrlo konkretno pitanje, što znači uvelike šteti zaštiti okoliša, je li to bačen papirić na cesti ili je to zapaljen Jakuševac? To je odredba koja se tiče način na koji elektronički mediji trebaju djelovati i ne mogu dobiti konkretan odgovor onda mi imamo problem, a kakav tek problem imaju mediji. Ili da dođemo na druge teme u čl. 93., na zaštitu maloljetnika. Što je moralna šteta maloljetnicima, što je osobito nemoralno i tko je taj koji će o tome prosuđivati, da se maknemo od ove priče o govoru mržnje. Mnogi su pojmovi zamućeni, a odgovor ne dobivamo nego se skrivamo iza direktiva. Kada se formuliraju direktive i mi kao predstavnici RH u tome sudjelujemo i pronalazi se izričaj koji će biti najadekvatniji da se transponira u različite zakone. Treba razumjeti da u medijskim zakonima u velikoj mjeri upućuje se na određene principe, ali ne propisuju se vrlo precizna postupanja i to je jedan specifikum medijskih zakona za razliku od nekih drugih zakona. Nisam uočila do sad da je bilo nekih poteškoća oko ovih izričaja, ali naravno poput i vašeg prethodnog govornika zastupnika Pupovca, ako imate bilo koji prijedlog za nekom boljom formulacijom pa ja tako razumijem i ovo prvo čitanje, mi ćemo ga saslušati i razmotriti.

Ako ste komentar objavili pod svojim imenom pa se može znati tko je ogovarate vi, ako se ne može utvrditi tko je vjerojatno će odgovarati nakladnik. Potpuno je nevažno jeste li vi svoj komentar, zamislimo klasične medije, uputili pismom, telefaksom ili donijeli osobno u kovčežić na ulazu u neki medij to je irelevantno, pitanje je što tamo piše. Dakle, jeste li vi to generirali putem Facebooka ili nekog drugog alata da bi se taj sadržaj našao na toj stranici to nije meritum ovog zakona, a ovaj zakon kao što sam rekla ne regulira društvene mreže. Kao što sam rekla u ovom zakonu postoji niz nelogičnosti i loših rješenja. Prozvali ste nas odnosno mene da u svom izlaganju nisam nudila rješenja već samo kritizirala. Nažalost ovih 10 minuta nije mi dovoljno da ponudim rješenja i kao što sam rekla u svom izlaganju klub SDP-a zasigurno će voditi kvalitetnu raspravu i ponuditi rješenja.

Javio sam se jer smatram da govor mržnje treba demistificirati. To nema nikakve veze sa klevetom, vrijeđanjem, omalovažavanjem, ismijavanjem, to nema nikakve veze ni sa satirom ni sa vrijednostima sudova, govor mržnje je jesno definiran i uopće mi nije jasno zašto se postavlja pitanje što je to. Pa mi smo kao država zbilja u problemu ako zastupnici u HS-u ne znaju što je govor mržnje, što je poziv na nasilje i kako te stvari prepoznati. Nažalost, nažalost to mnogi zastupnici pokazuju svojim raspravama svoju nesposobnost da razlikuju normalan politički govor, normalnu kritiku od pozivanja na nasilje i na mržnju. Pa to i je namjera mislim svih nas i zato uvijek kad promatramo ovaj zakon ili bilo koje drugo zakonsko rješenje koje se tiče medija paralelno trebamo govoriti i o medijskoj pismenosti i to je jedan od razloga zbog kojih je poticanje medijske pismenosti koje je do sada bilo dobrovoljno uvedeno u zakon kao obveza jer samo obrazovanjem naših građana omogućavanju da zapravo odvoje ono što je ispravno od onoga što je neispravno, da prepoznaju neprimjerene sadržaje, da prepoznaju govor mržnje u bilo kojem obliku i to dalje ne dijele, samo na takav način učinit ćemo i medije, ali i društvo u cjelini boljim i tolerantnijim. Ministrice, oko ovih čestih kritika da se Vlada skriva iza nekih europskih direktiva, možda jedna tehnička ali čini mi se važna napomena da su te europske direktive jedan zakonodavni akt, dakle nisu neke sugestije, nema tu naravno kada se donosi zakon ovdje, može se unutar određenih parametara izabrati kojim putem ali već su ti parametri zadani i oni su prošli jednu demokratsku proceduru, dakle izglasao ih je i Europski parlament, mogao je i nacionalni parlament, dakle Hrvatski sabor i sudjelovat u tom, ono što se ne može jest ne mariti za ono što se događa u europskim institucijama, donosi se takav jedan akt i onda se kaže, e Vlada se skriva iza toga a imali smo priliku sudjelovati i oblikovati i mi taj akt, mogao se naravno i tijekom tog procesa javiti i Hrvatski sabor ako je to htio. O tome danas smo i jutros smo o tome govorili u slučaju direktive o autorskom pravu, o tome govorimo i sad, bili smo jako aktivno angažirani i sudjelovali smo u izradi direktive boreći se za sve one odredbe za koje smo smatrali da su važne za hrvatske nakladnike i za hrvatski medijski prostor i zato se slažem s vama, oblikovanje zajedničkih europskih propisa moramo shvatiti kao zapravo jedan zajednički doprinos da cijeli europski prostor učinimo bolje reguliranim u korist građana i naravno, kako bismo promovirali one vrijednosti iza kojih Europa stoji a to je ono što je posebno vidljivo i što se posebno prepoznaje u medijskim zakonima i vezano uz neovisnost, pluralizam medija, slobodnu izražavanja i sve one vrednote koje dijelimo.

Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, uvažene kolegice i kolege. HSLS u načelu će podržat prijedlog novog Zakona o elektroničkim medijima i to ponajprije zato što novim zakonom se usvajaju europski standardi i utvrđuje pravom EU-a koji se odnose na odlike medijskom sadržaja i oglašavanja u medijima. S tim u vezi posebice pozdravljamo zakonsko uvođenje europskog standarda koji se odnosi na transparentnost vlasništva medija koji je izravno povezano sa slobodom izražavanja u RH koji temeljem demokratskog sustava pri čemu se informacije u vlasničkoj strukturi pružatelja medijskih usluga, korisnicima ujedno omogućava oblikovanje utemeljenog mišljenja o medijskom sadržaju i jačanju aktivnog građanstva bez kojeg nema otvorenog i slobodnog društva. Također, zadovoljni smo i zakonodavnom promjenom kojom se u skladu sa europskom regulativom propisuje zabranjen sadržaj koji se potiče na nasilje ili mržnju prema pojedinim skupinama odnosno terorizmu, to se postiže predloženim člankom 14. novog zakona o čemu je danas bilo više puta riječ, međutim u skladu sa prethodnim razmatranjima koja sam ja ovdje sad čuo, ocjenjujem osobito bitno normiranje slobode ali i odgovornosti medija, riječ je o konceptu slobode u izvornoj liberalnoj filozofiji koji je pozitivan a ne negativan. To znači sloboda za nešto konkretno, istinito i objektivno izvještavanje, izvještavanje utemeljeno na provjerenim informacijama, predstavljanje i razrješavanje društvenih vrijednosti i ciljeva, onda tu je potpun pristup informacijama, zaštita maloljetnika, pristupačnost medijskog sadržaja djeci sa poteškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom a ne sloboda od nečega. To je bitno u svim zapravo liberalnim filozofijama naglašeno. To je posebno i važno u današnjem kontekstu, evo ga o čemu se ovdje raspravljalo jako puno, obilježeno raspravama u kojim se vrlo agresivno nastoji i nametnuti svačije slobode medija prema kojim praktično sve je dozvoljeno a ni za što se ne odgovara pri čemu se vrlo često gubi iz voda da se moćno iskazuje samo u odnosu između države i pojedinca nego i unutar različitih područja javne i privatne sfere. Odnosi se također i na stvaranje tzv. lažnih vijesti koje smo ovdje čuli, gdje građani ne mogu razaznati šta je istina i šta nije. Moć u pogledu informacija i medijskog sadržaja u tome smislu također u području kojem itekako se traži snažna uloga države u zaštiti autonomije pojedinca i stvaranju institucionalnih preduvjeta za uspješnu reprodukciju individualizma u društvu.

Ponajprije je važno novim zakonom jasno definirati navedeno područje platformi društvenih medija u smislu odgovornost za medijske sadržaje koji se na tim platformama objavljuje. Naime, u uslugama platformi za razmjenu vide zapisa, pruža se prema spomenutim europskim normama audiovizualni sadržaj kojim sve više pristupa šira javnost a posebice mladi. To se ujedno odnosi i na usluge društvenih medija koje su postale važno sredstvo za dijeljenje informacija te za zabavu i obrazovanje a među ostalim osiguravanjem pristupa programima i video zapisima koji su i generirali sami korisnici. Te usluge društvenih medija potrebno uključiti u područje primjene postojeće regulative koja se odnosi na audiovizualni sadržaj jer se natječu sa istom publikom i prihode kao i audiovizualne medijske usluge. Znate i sami da je to na internetu danas jako raširen biznis oko toga. Osim toga, oni imaju znatan učinak i u smislu olakšavanja mogućnosti korisniku da oblikuje i utječe na mišljenje drugih korisnika, stoga kako bi se maloljetnici zaštitili od štetnog sadržaja, svi građani od poticanja na mržnju, nasilje i terorizam, te bi se usluge također, trebale urediti novim zakonom. HSLS se pridružuje i stajalištu Hrvatskog novinarskog društva u vezi s čl. 30 novog zakona, smatramo da država u načelu ima pravo koncesijom ili odobrenjem dopuštati početak rada određenog medijskog poduzetnika ako je riječ o ograničenim komunikacijskim kanalima, pa je opravdano da se korištenje tih komunikacijskih kanala dopusti onima koji nude najbolji programski sadržaj, što se odnosilo na radioteleviziju u vrijeme kad je zemaljski prijenos bio jedini komunikacijski kanal, ali smo mišljenja da nije opravdano da država odobrava, odnosno ne odobrava osnivanje početak rada novog medijskog poduzetnika ako komunikacijski kanal, satelit, kabel ili internet ima više nego potencijalnih proizvođača medijskog sadržaja. U tom bi slučaju i za te elektroničke medije trebalo na jednak način vrijedilo pravilo o potpunoj slobodi osnivanja i početka rada, kao što to odavno vrijedi u pogledu tiskanih medija. Država, dakako može i treba propisati obavezu prijave, evidentiranja i sličnih administrativnih radnji, ali one nipošto ne bi smjele imati značajni učinak odobrenje za rad. U tom bi smislu valjalo zadržati institut koncesije u pogledu zemaljskog prijenosa, dok bi svi drugi prijenosi trebali biti potpuno slobodni te imati jednake uvjete i mogućnosti. Zaključno, podržavamo prijedlog novog Zakona o elektroničkim medijima, ali smatramo da bi bilo dobro doradit ga u smislu prethodno spomenutih konstruktivnih prijedloga kako bi se učinkovito ostvarili istaknuti ciljevi koji se žele postići prijedlogom novog zakona.